obilježen je Svjetski dan debljine uz ovogodišnji moto „svi se trebamo uključiti“, a 16. ožujka obilježavamo Hrvatski dan osviještenosti o debljini. Dakle, to je bilo jučer kojeg je proglasio Hrvatski sabor 2017. godine. U odluci o proglašenju stoji da posebnu pozornost treba posvetiti prevenciji, dijagnozi i liječenju debljine, bolesti koja je postala jedan od najvećih javnozdravstvenih problema današnjice. Cilj Hrvatskog dana osviještenosti o debljini je istaknuti koji su uzroci i posljedice debljine kao i važnost prevencije debljine, kako unaprijediti zdravlje, kako poticati pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost, a sve to da bi se dovelo do smanjenja niza bolesti koje su usko povezane s prekomjernom tjelesnom masom odnosno debljinom. Prema Svjetskom atlasu debljine 2022. godine koji je izdan na Svjetski dan debljine ove godine predviđa se da će u Hrvatskoj do 2030. godine s debljinom živjeti gotovo milijun ljudi. Dakle, gotovo svaka 3 žena i svaki 3 muškarac. Ova saznanja naglašavaju da će Hrvatska propusti ispuniti cilj Svjetske zdravstvene organizacije da do 2025. godine zaustavi porast debljine i zadrži razinu koja je bila 2010. godine. Prema zadnjim istraživanju Eurostata Hrvati najdeblji narod u Europi. Više od 70% muškaraca u našoj zemlji ima indeks tjelesne mase jednak ili veći od 25 kilograma po metru kvadratnom, a kod žena 60% ima ovakav ili sličan indeks tjelesne mase odnosno ukupno 65% odraslih je pretilo. Odmah iza Hrvatske je Malta s nešto manjim postocima. Potpuno suprotno od nas je Danska. Pa evo sutra nam na Odboru za zdravstvo gostuje najveći danski stručnjak za debljinu prof. Arne Astrup uz veleposlanika Kraljevine Danske u RH i vjerujem da ćemo uspostaviti dobru suradnju i razmjenu iskustava na polju javnozdravstvenih politika, osobito na polju borbe protiv debljine. Sve ove projekcije za budućnost predstavljaju nam ozbiljan poticaj kako bismo zaustavili pogrešno razumijevanje i stigmatizaciju debljine. Ujedno pozivaju na sustav na visoka ulaganja u prevenciju i liječenje debljine koji će spriječiti ostvarenje ovakvih projekcija koje sam navela. U RH ovog je mjeseca počela s radom radna skupina za izradu nacrta prijedloga Akcijskog plana za prevenciju debljine. Ova radne skupina obuhvaća stručnjake i hrvatske znanstvenike koji se bave različitim aspektima prevencije liječenja debljine pod vodstvom prof. Sanje Musić Milanović koja je na početku radne skupine istakla da debljina je važan zdravstveni, a ne estetski problem i da bi mi kao društvo zapravo trebali stvoriti pretpostavke za rano uočavanje, prevenciju i liječenje debljine pritom imajući na umu socioekonomsku podlogu o nastanku debljine, raširenost i kvantizaciju debljine te potrebu za multisektorskim djelovanjem. Debljina je povezana s brojnim bolestima. Šećerna bolest, povišen krvni tlak, povišene masnoće u krvi koje onda vode drugim problemima vezanim uz srčano žili sustav, dakle srčani udar, moždani udar, poremećaj spolnih funkcija, neplodnost, psihološki, emocionalni problemi, komplikacije prilikom anestezije i operacije, kronična opstruktivna bolest pluća, različite zloćudne bolesti, kožne promjene, bolesti sustava za kretanje itd. Jedan od važnih ciljeva kojim bi resorno Ministarstvo zdravstva, cijela vlada, mediji, industrija, svi mi kao struka odnosno cijelo društvo morali usmjeriti više snage i pozornosti je prevencija zdravlja. Programi, kampanje i druge mjere koje provode zavodi za javno zdravstvo i druge institucije imaju cilj promovirati zdrave odnosno spriječiti nezdrave životne navike i smanjivati pojavu kroničnih nezaraznih bolesti. No, za puni uspjeh potrebna je sveobuhvatna i koordinirana akcija na nacionalnoj razini, ali naravno uz doprinos svakog pojedinca odnosno svih naših građana. Povodom obilježavanja Hrvatskog dana osviještenosti o debljini, pa Svjetskog dana debljine, Svjetskog dana šećerne bolesti, a tako će biti i povodom Hrvatskog dana šećerne bolesti kojeg smo nedavno izglasali ovdje u Hrvatskom saboru, patronažne sestre, liječnici obiteljske medicine, bolnički liječnici, liječnici iz zavoda za javno zdravstvo, medicinske sestre, nutricionisti organiziraju za zainteresirane građane javnozdravstvene akcije i aktivnosti gdje se mjeri krvni tlak, vrijednosti šećera, indeks tjelesne mase itd., a sve da bi se osvijestilo naše građane kako je potrebno voditi brigu o prevenciji svoga zdravlja. Izvolite.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege, rat u Ukrajini je mnoge dojučerašnje probleme sklonio po strani i oni više nisu toliko u žiži hrvatske i svjetske javnosti, no oni i dalje postoje. Posebice u našem neposrednom okruženju, čak što je još opasnije one mogu postati još ozbiljniji s obzirom da se ova kriza u Ukrajini vrlo lako može preliti i na naše susjedne države gdje postoje vrlo bitni politički akteri od izuzetno bitnog interesa Ruske Federacije. Najveći problem leži u BiH. Naime, Hrvati su tamo konstitutivan narod i BiH mora biti od posebnog interesa RH. Naime, s jedne strane imamo Republiku Srpsku koja već godinama priča o potencijalnom odcjepljenju, s druge strane imamo probošnjačku unitarističku politiku koja se zalaže za tzv. građansku BiH prvenstveno pod patronatom Bošnjaka. Hrvati iako su po Daytonskom sporazumu konstitutivan narod su izgubili brojne elemente narodnosti i pretvaraju se u nacionalnu manjinu. Najveći problem je trenutno izborni zakon gdje već drugi mandat Hrvate u BiH predstavlja notorni Željko Komšić. Željko Komšić koji sam u više navrata govori da je bosanski patriot, katolik, koji je pobijedio prvenstveno glasovima Bošnjaka, koji nikada nije posjetio općine sa većinskim hrvatskim stanovništvom u BiH jer tamo jednostavno nije dobrodošao, koji je prije 2 dana rekao da je Hrvat jer mu to očigledno odgovara sukladno postojećim zakonima, ali koji definitivno ne predstavlja politiku Hrvata u BiH. Čak postoji jedna anegdota i neke priče po BiH da jedino što Željko Komšić ima hrvatskog u sebi je metak HVO-a. Je li to istina ili nije, o tom po tom, ali je istina da je Željko Komšić dobitnik „zlatnog ljiljana“ za sva, svoj doprinos unutar armije BiH, ali isto tako je istina da se slikao '93. godine u Kreševu u odori armije BiH iako je to većinsko hrvatsko mjesto gdje je postojalo i hrvatsko vijeće obrane. I taj isti Željko Komšić danas sukladno Daytonskom sporazumu predstavlja Hrvate u BiH. A njegov prvi intervju nakon što je drugi put izabran za hrvatskog člana predsjedništva je bio taj gdje je rekao da će tužiti Hrvatsku Međunarodnom sudu zbog povrede prava mora te da će zaustaviti izgradnju Pelješkog mosta. Taj isti Željko Komšić je u više navrata rekao da je Hrvatska izvršila otvorenu agresiju na Republiku BiH. No, njegova najskandaloznija izjava se dogodila prije 2 dana kada se putem video linka javio Europskom parlamentu gdje je rekao slijedeće. Da optužuje Hrvatsku i Srbiju da se prema BiH ponašaju kao Rusija prema Ukrajini. Susjedne države pod krinkom brige za svoje konstitutivne narode otvoreno se miješaju u unutarnje stvari u BiH. Ako vam to sliči na Donjeck i Lugansk onda ste u pravi. Jedina je razlika što susjedne države to ne pokušavaju uraditi oružanim putem. Ovako što izjaviti u doba otvorene ruske agresije na Ukrajinu i najveće sigurnosne ugroze za Europski kontinent je skandalozno, još žalosnije je da nitko ama baš nitko iz hrvatske diplomacije na ovo nije reagirao. Pa ću podsjetiti još jedanput to Željka Komšića da je upravo hrvatski narod u BiH '92. godine izlaskom na referendum omogućio samostalnost BiH. Da upravo hrvatska vojska koju optužuje za agresiju i HVO '94. i '95.g. oslobodilo velik dio BiH i stvorilo preduvjete za mir u BiH i stvorilo preduvjete za jedinstvenu BiH, da je upravo Hrvatska potpisnica mirovnog Dejtonskoga sporazuma, a da po tom sporazumu i po Vašingtonskom sporazumu je Federacija BiH trebala biti u konfederaciji sa Hrvatskom. ali je žalosno da danas Hrvate ovakvi predstavljaju. I stoga Hrvatska ukoliko ne bude došlo do izmjene izbornog zakona mora tražiti drugačiji preustroj BiH, a to je jedino stvaranje trećeg entiteta za Hrvate unutar BiH. Izvolite.

Dobar dan. Ima li nekog iz ministarstva, dobro …/Smijeh/…da baš ne pričam u prazno. Znači ovako, počet ćemo s tim da je PDV znači regresivan porez i da ga zapravo plaćaju i siromašni i bogati jednako. Zato je izuzetno važno i bitno da se oprezno znači barata sa smanjivanjem PDV-a i da se ciljano znači smanjuju stope PDV-a, a posebno pozdravljamo znači smanjivanje stope PDV-a za one proizvode koji su nužni i temeljni, a to je u svakom slučaju hrana, znači hrana to svakako pozdravljamo da se smanjuje stopa PDV-a s 25 na 13 odnosno s 13 na 5% za dječju hranu, jestiva ulja, masti itd., ali je onda ostalo pitanje koje sam postavila i ministru na početku, zašto se u te osnovne potrepštine nije uključilo i menstrualne potrepštine, pozdravljamo da je smanjen porez jel na 13%, ali s obzirom da je riječ o nužnim znači temeljnim potrebama, ne o nekom luksuzu, smatramo da je to trebalo i smanjiti na 5% jel, to bi, to bi recimo bilo dobro, pogotovo zato što je ta inicijativa dolazila i s oporbene strane i mislim da je bila dobro elaborirana. U svakom slučaju smanjenje cijena, što je isto jedan, jedna rasprava koja se povela ovdje još na početku u obrazlaganjima stanki, tu se mogu složit znači s ministrom Marićem da ne mora nužno doć do snižavanja cijena i ono što je rekao kolega Bernardić apsolutno ne stoji znači da je došlo do smanjenja cijena u ugostiteljstvu kada su SDP-ovci smanjili taj porez na 13% Ja mislim stvar je okolnosti i uvjeta u kojima se taj porez isto tako snizio, u to vrijeme bilo je puno nezaposlenih, znači slobodne nezaposlene radne snage, ugostitelji sa tim znači snižavanjem poreza nisu digli niti plaće niti smanjili cijene proizvoda već su strpali ostatak novaca sebi u džep. To bi bilo malo drugačije recimo da je 5.g. kasnije uvedena takva, takva mjera jer je bilo manje radne snage i vjerojatno bi učinci bili sasvim ipak nešto drugačiji, ali stvar je u tome da u ugostiteljstvu imamo slabo organiziranu radnu snagu koja se općenito je u potpunosti više-manje nezaštićena i nema nikakve poluge pritiska, a to je dosta bitno znači u situaciji da snižavamo porez, a da očekujemo dizanje plaća, da očekujemo smanjivanje cijena itd. Pozdravljamo sniženje PDV-a na plin koje smo mi isto predlagali i ovu kratkoročnu mjeru znači do 5%, ali i dugoročnu s 25 na 15% jer nema logike da plin ima drugu stopu jel od struje. Nagli rast cijene energenata na svjetskom tržištu ugrožava veliki broj kućanstava i možemo navesti da je 2021.g. već više od 30.000 kućanstava bilo isključeno zbog neplaćana računa, što je bilo već 11% više znači u odnosu na 2020., znači 2021. u odnosu na 2020.g., a sada je sigurno situacija još teža. Poznato je jel, to su ti pokazatelji siromaštva i socijalne isključenosti o kojima ćemo govoriti evo na drugoj temi kada ćemo govoriti o statistici da smo mi i tu loši, znači čak 5,7% stanovništva u Hrvatskoj je bilo u situaciji da si ne mogu priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima, šesta smo najlošija zemlja u siromaštvu i socijalnoj isključenosti u Europi i ukupno je ogroman broj ljudi u broju od rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, čak 23,3% Stoga pozdravljamo jednokratnu mjeru za umirovljenike, ali imajući u vidu ove podatke smatramo ju apsolutno nedovoljnom. Stanje je već kritično jako dugo, jednokratnom mjerom će dobiti umirovljenici što, oko jedno 600 kuna. Samo znači ovom mjerom će samo bit obuhvaćeno oko 720.000 ljudi, a vaučere je dobivalo manje od 100.000 ljudi, a vaučeri znači od 200 koje su sad digli na maksimalno 400 kuna bi trebali biti općenito prošireni, znači ne samo da imamo umirovljenike koji će dobit jednokratnu pomoć nego da se općenito znači prema cenzusu, znači prema samoj granici siromaštva koja je određena na 2.710 kuna za samca, 5.691 kunu za četveročlanu obitelj je trebalo odrediti da se ti vaučeri dodjeljuju odnosno da se redefinira status ugroženog kupca energenata. Ovako će jednokratno ljudi dobiti neku pomoć, ali raskorak od 720.000 koji će dobit tu jednokratnu pomoć, to su umirovljenici koji imaju jel 4.000 kuna najviše i ovih koji je znači sa 100.000 koji primaju vaučer jasno je da tu postoji ogroman jaz. Pozdravljamo da je vlada prihvatila ono što smo mi predlagali povećavanje iznos vaučera znači s najviše 200 na 400 kuna, kao i proširivanje vaučera osim za električnu i toplinsku energiju, kao i račune za plin, no kažemo trebalo bi povećati broj korisnika. Posebno pozdravljamo mjeru da se HEP odriče dijela dobiti, znači HEP je imao prošle godine 2020. … [[Govornik se ne razumije]] godine 1,4 milijarde dobiti, no isto tako upozoravamo da se sada vidi kolika je važnost javnih servisa i koji su problemi sa privatizacijom javnih servisa i kako je dobro imati ovu polugu u ovom trenutku. Mi smo inače izračunali da bi, ako bi se HEP odrekao tih 1,4 milijarde kuna i svim znači korisnicima svojim podijelio vaučere na 2,2 milijuna obračunskih mjesta električne energije, svi bi mogli dobiti 53 kune mjesečno za svako mjesto. Sad možete misliti koliko bi mogli napraviti subvencija ako bi samo ciljano onim socijalno ugroženima išli dodjeljivati subvencije preko znači te dobiti HEP-a. Znači taj iznos bi se mogao raspodijeliti. Osim snižavanja PDV-a ono što smo mi sad ovdje nakon povećavanja cijena goriva predložili i dali u proceduru, znači to je jedan zaključak na kojem smatramo u redu. Znači Vlada se nije odrekla i nije snizila PDV na gorivo.

I drago mi je da su neki kolege to pozdravili ovaj naš prijedlog i isto stali iza tog prijedloga jer je to u ovom trenutku izuzetno važno. Znači stalno slušamo o tome da bi trebalo prijeći u onim urbanim, pogotovo sredinama gdje imamo dostupan javni prijevoz na smanjivanje automobilskog prijevoza sad je pravi trenutak. Znači ne u ovom trenutku mi pratimo kako se smanjuje broj tramvajskih i autobusnih linija. Država tu svakako mora u ovom trenutku uskočiti pogotovo zato što ima iznos sredstava sa kojima može pomoći znači u ovom trenutku. Meni je Marić odgovorio eto da nema se novaca, to je uvijek onaj odgovor i da je sad usporedba znači od prošle godine do u ovom mjesecu ove godine povećani prihodi PDV-a za jednu milijardu kuna ako se sjećam točno što je rekao, ali da to još uvijek nije dovoljno. Jer sa indeksacijom mirovina ćemo morati odvojiti više novaca.

Zašto? Zato što se konstantno išlo na smanjenje i na pogodovanje, znači smanjenje poreza na dohodak i pogodovanje onima koji imaju najviše pa smo u petoj, znači reformi smanjili najviše porez za one koji imaju preko 30 000 kuna bruto. Znači ne možemo snižavati samo onom najtanjem sloju, znači koji i ovako ima dovoljno i koji su ovom poreznom reformom dobivali puno, znači i povećavali svoje plaće, a onima koji imaju najmanje nismo dali gotovo ništa. Tako da se aktualno povećanje cijena goriva mora, nama se čini u ovom trenutku regulirati na način da se subvencionira javni prijevoz, pogotovo ako uzmemo u obzir da će tank benzina koštati više, znači za ljude između 41 i 70 kuna. Ako uzmemo u obzir da će negdje u prosjeku znači spremnik benzina biti između 600 i 800 kuna, a prosječna plaća medijalna plaća malo više od 6000 kuna. Apsolutno je sigurno da će većina ljudi morati odustati od svojeg prijevoza ako imaju javni prijevoz kao mogućnost ići će javnim prijevozom.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče dakle mi ćemo svašta čuti ovdje danas i u temi i van teme, ali činjenica je da je tema dakle izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ja gotovo ne mogu vjerovati da će netko u ovoj sabornici kad se bude glasalo sljedeći petak u ovom prijedlogu biti protiv ovog prijedloga. Moramo krenuti sa shvaćanjem da je zadaća proračuna u svakoj situaciji biti fleksibilan i osigurati funkcioniranje svih sastavnica društva i svih funkcija države. Naravno temelj i društva i države su građani. Kad je stvar normalna možemo razgovarati o našim strateškim prioritetima, prioritetima razvoja, usmjeravati sredstva iz proračuna ako ih ima u tom smjeru. U trenutku kad su nam ugroženi građani u tom trenutku moramo intervenirati prema njima popuštanjem, smanjivanjem stopa doprinosa onoga što uberemo preraspodjelom na one koji su najsiromašniji. Jedna od funkcija države je i sprječavanje i borba protiv siromaštva. Ja tu ne bih poistovjećivao mirovinski sustav i socijalni sustav. Da, oni nemaju pravo na mirovinu ili im je taj dodatak koji neki mirovinski, neki tjelesno oštećenje ili itd. primaju je toliko mali da moraju primati uz to i socijalnu pomoć i vaučere itd. Drugo su ovaj put već drugi put, prvi put je to bio covid dodatak, sada je to Red Bull dodatak ili energetski dodatak za umirovljenike u istom iznosu to je druga priča. Time smo obuhvatili ljude kojima ukupna mirovinska primanja su manja od 4000 i sad imamo jednu interesantnu novu brojku da ih je oko 730 000 od ukupnog broja jer se tu zbrajaju ukupna mirovinska primanja uključujući i ono što primaju i iz inozemstva i ako su ispod 4000 dobivaju određena sredstva. Da li je to 1.200, 900, 600 ili 400 kuna u obrnutoj proporciji što znači manji mirovinski prihod, veća primanja. Da se razumijemo udar na građane, na cijene, na standard građana ne može nitko 100% ublažiti, 100% poništiti.

To je stara hrvatska poslovica. I da se razumijemo, slušao sam danas svašta s ove govornice, ovim mjerama se ne rješavaju i ne mogu se riješiti sve nepravde, sve naše zablude i promašaji koje smo imali 30 godina. Onaj koji radi i griješi. Sve vlade su u to uključene bez obzira na predznak i to je debelo ljudski, ali s ovim mjerama možemo diskutirati o tome, možemo plakati za prolivenim mlijekom, ali s ovim prijedlogom zakona odnosno ovim izmjenama Zakona o PDV-u to nećemo riješiti pa je to ono trošenje energije bez, bez ikakve potrebe. Ovo, ovo sigurno dakle izmjene Zakona o PDV-u u ovom dijelu koji je, da ne ponavljam na što se sve odnosi je sigurna pomoć onim najranjivijim skupinama u Hrvatskoj. To su umirovljenici, radnici, roditelji sa malom djecom i socijalni slučajevi isto moraju kupit kruh i sve ostalo, prema tome i kroz njihove pomoći i kroz njihove vaučere, dakle ovo je solidna, solidna pomoć koja je usmjerena na egzistencijalna pitanja pojedinca, obitelji i društva. Naravno da će cijene ubuduće rasti jer su troškovi rada, materijala, energija, cijene će rasti i suština ovih mjera je izbjegnuti jaki udar na standard građana. I ako se s time pomirimo, s time da uvijek postoji opcija možda je moglo 15 dana prije, možda 15 dana poslije onda smo u okvirima rasprave o ovoj, o ovom, ovom zakonu. Dakle, ovdje je bio, može nam se dogoditi da ćemo u nekoj budućnosti imati nepredvidivi udar na standard, ovdje je bilo predvidivo, bilo je dosta vremena za pripremu, svi ste raspravljali i opozicijski i mi u okviru parlamentarne većine i na neki način smo se spremali i dogovorili za ovaj paket mjera koji uključuje, uključuje i smanjenje PDV-a. No, da li smo svi, da li su svi sudionici u ovom porastu cijena bili na istoj razini ozbiljnosti situacije? Da li su svi to tako baš promišljali? Ja inače za razliku od nekih drugih redovno kupujem u trgovinama, znam poprilično kako se kreću cijene, znam trendove u tim trgovima i otprilike recite vi meni je li normalna akcija na prehrambenim proizvodima od 47% ili 52% Što to znači? To znači da u ovoj situaciji svi su imali svoje specifične interese i svak je htio ugrabit dio, dio kolača. Mi možemo govorit ovdje svi, napadati i Ministarstvo financija i vladu i ministra Marića, ali nisu oni, oni mogu nešto riješiti ali ne mogu riješiti sve. Gledajte ovdje se smanjuje PDV na pelete. Pa naravno da su svi druknuli da ih prodaju po većoj cijeni. Prema tome jel je to specifični interes trgovaca? Ma je. Dakle, nemojmo samo kažem reći vlada je za sve kriva, svi su krivi, svi od građana na dalje. Mi imamo isto svojih specifični interes, svaki građanin ima svoj specifični interes da za svoje novce kupi što više, ali i trgovci imaju svoje interese da prodaju što više robe po skupljoj, skupljoj cijeni. Inače proračun je zatvoreni krug. Nemoguće je govoriti o proračunu da budu manji prihodi i veći rashodi. Ako smanjuješ prihode ne možeš ni podmiriti ni određene rashode odnosno moraš u određenom trenutku reći to više ne mogu ili neću nabaviti oružje ili neću pomoći građanima itd. Prema tome, znamo puno različitih modela. Ali zato imamo jedne od najnižih, pustimo parafiskalne namete, ali imamo jednu od najnižih stopa doprinosa za zdravstvo i mirovinsko i imamo 2 plaće godišnje, 2 plaće godišnje neopterećene porezima i doprinosima. Prema tome, netko mora kompenzirati, od nekud se mora kompenzirati novac za zdravstvo i za mirovine. Prema tome, dakle proračun je zatvoreni krug i nije neograničeni rudnik, rudnik bogatstva, njega građani pune, njega se i preraspodjeljuje građanima i svim društvenim funkcijama. Naravno da se slažem ovdje sa svim prijedlozima da je ovo trenutak dobar za stimuliranje javnog prijevoza. Sigurno kad je visoka cijena goriva onda treba usmjeravati ljude i ljudi se trebaju prilagođavat, ali da li mi to možemo svuda i svagdje usmjeriti ljudi na javni prijevoz, u Zagrebu sigurno da, ali imamo puno željezničkih linija koje su ukinute, govorim putničkih, autobusnih itd.

Izvolite.

Poštovane kolegice zastupnice, kolege zastupnici, poštovani državni tajniče. Opet izmjene Zakona o PDV-u kao što je ministar uvodno i rekao ustaljena praksa, praktički svake godine. Neko će reći porezna reforma, neko će reći smanjenje poreza, neko će reći rasterećenje, a ja ću reći evo izmjena poreznog sustava. S obzirom da ovaj zakon odnosno današnji predmet rasprave i treba promatrati u okviru i širih mjera koje je Vlada RH poduzela za saniranje trenutne situacije i očekivano je da je današnja rasprava nije strogo fokusirana samo na ovaj zakon nego i na ostale pojedine mjere koje je Vlada usvojila. No s obzirom da je iz tog paketa praktički ovo je jedina stvar za koju je potrebno izmjena zakona, ovo je jedini razlog zašto je ovo zapravo danas došlo, zašto je uopće došlo do sabora ovaj vladin paket mjera. Tako da ću se ja isto u drugom dijelu svoje rasprave osvrnuti i na druge dijelove paketa na druge mjere koje je Vlada poduzela. Kad kaže ustaljena praksa i izmjena poreznih sustava, nekako ekonomska teorija uvriježen je stav da nije dobro prečesto mijenjati porezni sustav, to su me učili na fakultetu to čujemo na raznim stručnim skupovima, TV-u emisijama da to baš nekako i nije dobro jel to nekako možda dovodi do pravne nesigurnosti poslodavaca potencijalnih investitora, ali meni se nekako čini da ove naše ustaljene izmjene poreznog sustava kad idu na dobro zašto ih ne uopće nije problem u tome što ih često mijenjamo, kad svi mogu očekivati ako bude ikakvih izmjena iće izmjene na bolje, iće porezi na dolje, iće rasterećenja kako za naše građane pa će to vidjeti u vidu povećanja plaća dohodaka, općeg životnog standarda ili kako poduzetnici koji će vidjeti to u vidu rasterećenja svoga poslovanja.

Zakon o porezu na dohodak, mijenjao se u nekoliko navrata tamo od 2017., 2018.g. Čuli smo uvodno od ministra kojom je to dinamikom išlo, kad se što mijenjalo. Ono što je najbitnije za ove izmjene, izmjene zakona PDV dolje na plin i to na 5% za prvih godinu dana, nakon toga ići će PDV 13% na plin.

PDV na 5% praktički možemo reći na hranu, na hranu u širem smislu sad se to stvarno širi baza tih osnovnih proizvoda na koje će se primjenjivati ta najniža moguća stopa PDV-a. Naravno da je za pohvaliti i što je Vlada prepoznala potrebu za smanjenjem PDV-a na 13% za menstrualne potrepštine. I ovdje je danas bilo riječi o zapravo učinku i ovih izmjena zakona, hoće li se učinci preliti na krajnje maloprodajne cijene pa kad odemo u trgovinu jasno ćemo vidjeti u cijeni proizvoda koju plaćamo tu razliku, ne znam što PDV više nije ne znam 25 nego 5% ili će možda te cijene ostati iste, a zapravo će se možda proizvođači, distributeri ili trgovci ugradit sa višom maržom u tu cijelu priču.

Ministar je rekao da naš paket mjera Vlade RH težak otprilike oko 5 milijardi kuna, jedan je oda naj tako da kažem izraženijih između zemalja EU, no ono što zapravo treba očekivati ubuduće je koordinacija i standardizirani pristup zemalja EU sličnim intervencijskim programima kakav je i ovaj, ali naravno uvažavajući specifičnosti svake pojedine zemlje članice. Nije ni svaka struktura gospodarstva ista, nije ni društvo svako isto tako da vjerujem da nikad zapravo nećemo niti doživjeti da imamo preslikane mjere u svakoj državi članici EU. Kad sam rekao da bih malo se osvrnuo i na preostale mjere koje su u paketu Vlade, naravno da je za pozdraviti što se zapravo ide na ruku i socijalno ugroženima, proširuje se opet kažem baza onih kojima će se subvencionirati osnovni životni troškovi i oni vaučeri što će u buduće se moći i za troškove plina primjenjivati i što će sad biti 400 kuna, ne više 200 kuna. No nekako kadgod su izlazile vijesti o tim mjerama uvijek nekako na zadnjem mjestu bilo je onih oko 200 milijuna kuna koje su namijenjeni poljoprivrednicima, osjećam potrebu da dodatno kroz ovu raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a se osvrnem i na taj dio. 200 miliona kuna osigurano poljoprivrednicima za nabavu gnojiva za predstojeću sjetvu. Puno se zadnjih dana i pričalo kako rastu opći troškovi, raste gorivo, raste sve, raste cijena mineralnih gnojiva. Trenutno nastavno na iznesene mjere vlade ministarstvo je uputilo u e-savjetovanje Pravilnik o provedbi programa potpore malih vrijednosti koji, kroz koji će poljoprivrednicima dodjeljivati one potpore od onih 450 kuna za prvih 10 hektara, 250 kuna za drugih 10 hektara. Razgovarajući sa poljoprivrednim proizvođačima koje eto poznajem, s kojim živim praktički mogu reći, svi su dojma da zapravo ta državna pomoć će biti kap u moru. Ne radi se sad samo o poskupljenju goriva, o nekoj sitnoj inflaciji, situacija sa Ukrajinom, sa ruskom invazijom na Ukrajinu dobrano je poremetila neke odnose na svjetskom, na globalnom tržištu, a i mi smo dio globalnog tržišta. I naravno da se puno govori o samodostatnosti proizvodnje hrane, koliko proizvodimo, koliko trebamo i svako, svaka država sad opet će se nekako povlačiti samo u sebe i gledati da bude samodostatna što je više moguće.

I što se tiče proljetne sjetve da poljoprivredni proizvođači jednostavno malo ako tako mogu reći dignu nogu s gasa jer jednostavno troškovi osnovne poljoprivredne proizvodnje su otišli u nebo. Vlada će pomoći sa nekih 450 kuna po hektru, a kada se uzme kalkulacija poljoprivredne proizvodnje, recimo pričamo o pšenici tu smo samodostatni, sve ok, ali samodostatni smo sa prinosima koje smo imali prošle godine. Prošle godine su bili odlični prinosi, odlična cijena. Zato što su poduzete sve agrotehničke mjere. Ulagalo se u tu sjetvu, prihranjivalo, zaštićivalo i zato su bili takvi rezultati. U situaciji ove godine, kad je i prihrana otišla u nebo cijene, cijena prihrane otišla u nebo jednostavno poljoprivredni proizvođač se naći pred dilemom, isplati li mi se toliko ulagati da bih dobio ne znam prinos od ne znam 7-8 tona po hektru, cijena naravno uvijek ne zna se kakva će biti, a moram uložiti u prosjeku 4 do 5 tisuća kuna više po hektru.

Otprilike po hektru trošak ulaganja u gnojiva je bio na razini 2.000 kuna plus minus 10-15% ove godine to je oko 6.500 kuna. To je jako puno. I najgore bi bilo da nam se dogodi da poljoprivredni proizvođači tržišno ponašajući se ocijene da im se ne isplati ulagati u osnovnu poljoprivrednu proizvodnju, znači da naravno svjesno idu u manji prinos, u manju proizvodnju da ne bi sami sebi stvarali dodatne gubitke, a tu je u problemu cijela država jer ona je pitanje jesmo li dostatni u proizvodnji pšenice s kojom eto tako volimo se hvaliti i drago nam je da smo samodostatni [[Upadica: Hvala.]] i vjerojatno će doći pred vladu dodatni prijedlozi zahtjevi [[Upadica: Hvala lijepa.]] očekujemo razumijevanje i u tom dijelu. Hvala.

Državni tajniče, zastupnice i zastupnici ovo je od 2017. godine 6 krug porezne reforme kojeg ova vlada provodi. Smatram da on dolazi u pravo vrijeme kako bi se zaštitila kupovna moć i standard naših građana, a u slijed šokova koji su uslijedili nakon rasta cijene energenata, prije svega plina, struje, ali i hrane. Iako je smanjenje PDV-a na hranu bilo najavljeno tek za kraj mandata vlada je ispravno reagirala sa ovom mjerom smanjivši PDV na hranu i poljoprivredne inpute sa 13 na 5% Ova mjera naravno da će u najvećem dijelu pomoći građanima kao što im pomaže mjera proširenja primjene snižene stope PDV-a od 13% na prirodni plin i grijanje iz toplinskih stanica, ali i druge ogrjevne materijale. Hoće li i trgovci smanjiti cijene hrane svakako treba pratiti u suradnji sa udrugama potrošača, a za sve one koji će umjesto smanjenja cijena ustvari povećavati svoje marže smatram da treba uvesti crne liste. Kad već govorim o trgovcima željela bi se osvrnuti na ministrovu izjavu u uvodnom dijelu u kojoj je pozitivnim ocijenio činjenicu kako Hrvatska ima najkonkurentnije tržište maloprodaje i kako imamo na desetke trgovačkih lanaca za razliku od drugih europskih država. Iako bi čovjek pomislio da konkurencija pogoduje građanima jer će se trgovci onda trsiti i truditi da smanje cijene, da ponude što kvalitetnije proizvode kako bi privukli kupce, tome u Hrvatskoj nije tako. U zapadnim državama članicama doista postoji nekoliko trgovačkih lanaca koji su uglavnom u domaćim rukama, no ono što je zanimljivo u njima su uglavnom i domaći proizvodi. Naravno da na to utječu snažne proizvođačke organizacije, dobro organizirani poljoprivrednici koji tako imaju dobru pregovaračku moć, ali ja mislim da je tu po srijedi osim zalaganja poljoprivrednika ako možemo reći i velikodušnosti trgovačkih lanaca sasvim sigurno imala i svoje prste jer država je ta koja mora štititi i adresirati vlastite interese, a mislim da je svima sada napokon jasno i onima kojima to do sada nije bilo da je proizvodnja kvalitetne hrane po pristupačnim cijenama nešto što jest strateški interes. Navest ću primjer jednog istraživanja kojeg sam ja provela u Belgiji kao hrvatska europarlamentarka. Naime, u nekoliko trgovačkih lanaca željeli smo provjeriti porijeklo osnovnih namirnica koje građani kupuju, riječ je o jajima, mlijeku, mesu, siru, voću i povrću i mogu vam reći da smo utvrdili da baš u svima svi proizvodi osim banana bili su domaćeg porijekla tj. belgijskog obzirom da govorimo o Belgiji. Zato mislim da je ova rasprava prilika da ustvari porazgovaramo koje mjere mi možemo poduzeti kako bi barem 50% hrvatskih proizvoda bilo na policama u našim supermarketima jer mislim da je važno podsjetiti da uz to treba poticati građane da kupuju hrvatsko jer svaka kuna uložena u hrvatski proizvod ide u ruke naših poljoprivrednika koji osim što za nas proizvode hranu, čuvaju i hrvatski prostor. Sigurno da smanjenje PDV-a na poljoprivredne impute uz paket pomoći koje je Vlada već odobrila za poljoprivrednike i ribare u iznosu od 250 milijuna kuna jest mjera koja će ublažiti udar na naš poljoprivredni sektor, ali smatram da na tome ne smijemo stati. Cijene goriva porasle su za 300%, sjemena za 50% o cijenama plavog dizela da i ne govorimo. Stoga očekujem da se poljoprivrednicima pomogne dodatnim paketom mjera kako bi oni uspjeli dovršiti proljetnu sjetvu. Podržavam odluku Vlade da se strateške robne zalihe obnove i potičem ih da promisle o pravu prvokupa prvenstveno žitarica jer znamo da kao članica EU ne možemo zabraniti izvoz niti za tim ima potrebe, ali moramo razmišljati strateški i dugoročno. To govorim na temelju one biblijske o prikupljanju žita kroz sedam dobrih godina i njegovoj pohrani kako bi onda imali kad nastupi sedam gladnih godina i u tom smislu bih pozvala sve one koji donose odluke da razmotre moguće oblike potpora, mjera i aktivnosti kao i zajedničkog međuresornog djelovanja koje može pripomoći poljoprivrednim proizvođačima u proizvodnji hrane i tu nam dugo vremena stoji otvoreno pitanje obnovljivih izvora energije na koje očekujem da napokon dobijemo adekvatan odgovor. Poštovana kolegice, svjesni smo da je globalni porasta cijena energenata izazvao val poskupljenja u čitavoj Europi, tako i u RH i značajan dio povećanja troškova prelio se na hrvatske poljoprivrednike kojima je to osnovna gospodarska djelatnost. Vlada je reagirala paketom mjera koje ste i spomenuli u iznosu od nekih 250 milijuna kuna za nabavu umjetnog gnojiva za ratarske kulture, povrće, trajne nasade.

Hvala vam lijepo kolegice na replici. Pa naravno da znamo da je svaka pomoć dobrodošla, posebno u ovoj situaciji kad imamo toliko visok porast cijena i gnojiva i sjemena, ali i plavog dizela. Znamo da kod plavog dizela nema trošarina pa tu nemamo neki prostor za dodatno zahvaćanje, jedino se mogu zamrzavat cijene. Cijena je bila zamrznuta na 6,5 kuna, ali sada je opet otišlo u nebo. Obzirom da na intervencije koje dajemo iz proračuna kao država članica moramo tražiti suglasnost za ovih 250 milijuna kuna smo dobili suglasnost Europske komisije. U pripremi je novi paket mjera jer ovo neće biti dovoljno to je sasvim jasno, obzirom na visoke cjenovne troškove proljetne sjetve i u tom smislu ohrabrujem Vladu da doista nađe adekvatna rješenja. Uvaženi potpredsjedniče, uvažena kolegice Petir. Dvije su se teme danas nametale kroz donošenje ovog zakona, prva je bila da li je nešto kasno ili je rano. Mislim da je to bespredmetno u tom smislu raspravljati, bitno je da je ovo na stolu i da će ovaj paket krenuti u primjenu. Ono što iz vašeg izlaganja se moglo vidjeti gdje će biti problem, bit će problem sa trgovcima. Oni i sada stvaraju problem i s nepoštenim trgovačkim praksama i sa nepoštenim trgovačkim maržama koje su ogromne. Znači na kraju žetve prošle godine cijena žita je bila kunu i 20, ali je kruh koštao sedam kuna, prema tome sada je cijena na svjetskom tržištu pšenice porasla, ali je poraslo naravno i sve ono ostalo što ide uz to i bojim se da bi ta cijena kruha mogla završiti na 10 ili 12 kuna, što smatram da je apsolutno nepošteno i da bi cijena kruha i dalje mogla koštati do sedam kuna. Pa da, naravno da danas kroz ovu raspravu kad govorimo o smanjenju PDV-a možda i pušemo na hladno, ali to nas je naučilo dosadašnje iskustvo gdje smo već imali niz poreznih rasterećenja, a to se nije ogledalo u cijenama. Dakle, neko mora reći kako stvari stoje odnosno da je car gol u ovom slučaju da trgovci doista ovaj put ne bi smjeli podbaciti odnosno da trebaju sagledati situaciju i da ne smiju dizati marže nego da trebaju temeljem smanjenja PDV-a smanjiti cijenu hrane jer to je osnovna intencija da se pomogne građanima s jedne strane, a s druge strane u cijelom ovom paketu da pomognemo i poljoprivrednicima. Nadam se da će to tako i biti jer vidim da postoje najave pojedinih trgovačkih lanaca da misle smanjiti PDV na one proizvode koji su se našli u ovom vladinom paketu i pozivam udruge potrošača da zajedno sa vladom prate stanje na terenu i doista objave crne liste onih će raditi protivno ovakvim odlukama. Evo danas je ministar Marić rekao da je država sa jučerašnjim danom uprihodovala milijardu kuna više od PDV-a nego u istom razdoblju prošle godine, što znači da određenih sredstava ima u državnom proračunu koje se ponovno mogu koristiti za razne poticaje. Što bi vi evo s obzirom da se prvenstveno bavite poljoprivredom predložili kao najbolju mjeru za spas poljoprivrede u ovom trenutku, znači pored ovih postojećih koje su donesene, što smatrate da je u ovom trenutku najnužnije? Hvala vam zastupniče Pavliček na replici. Pa mislim da je nekako nužno naći financijska sredstva kojima bi se nadomjestila ova dosta visoka cijena plavog dizela obzirom da je nismo mogli zaustaviti, a da nemamo gdje zahvaćati jer na plavi dizel nema trošarina. U tom smislu jasno je, znači da bilo koju potporu osmislimo moramo je slati na notifikaciju Europskoj komisiji i u tom smislu se na razini EU pregovara o tim nacionalnim mjerama, ali mislim da se treba pregovarati o zajedničkim mjerama jer ova kriza koja se događa na geopolitičkom planu, a koja ima doista utjecaj i na sve druge segmente mislim da je strašni udar na poljoprivrednike i moramo naći način kako da im pomognemo da izvrše proljetnu sjetvu i da to naprave prema svim standardima, dakle da ne dođe do štednje koja onda može opet kasnije utjecati na prinos. Poštovana kolegice Petir, osvrnuli ste se malo na cijenu plavog dizela. Donedavno je bila 6 i pol kuna, govorili smo da je užasno visoka, sada je preko 9. U tim okolnostima bit će teško isfinancirati proljetnu sjetvu. Većina odgovornih poljoprivrednika je veći dio već nabavila, ali plavi dizel ne možete. Uzimate ga onda kada vam treba. No, ja ću se osvrnuti na ulogu robnih rezervi, robnih zaliha u kontekstu nekakvih smanjivanja tih tržišnih turbulencija. Kada je bila žetva bila je značajno niža cijena.

Ja mislim da je tu problem što u stvari prema zakonu robne zalihe uopće nemaju ulogu u tržišnim turbulencijama i to je ono na što smo mi u Odboru za poljoprivredu bili upozoravali, kao što smo i upozoravali kad se raspravljalo na Vijeću, na ovom paketu ZPP-a i kad se govorilo o kriznom fondu zašto je važno izdvajati sredstva u taj krizni fond i za koje sve svrhe kad se događaju, dakle poremećaji na tržištu ali i kad se događaju i klimatske promjene koje uzimaju danak od mrazeva, suša pa na dalje. Dakle, tu ja vidim problem. Mi bi trebali kroz zakon osigurati mehanizme da robne zalihe budu popunjene i da one mogu i u ovakvim situacijama kad dolazi do poremećaja na tržištu u stvari dati adekvatan odgovor. Vlada je sad bez obzira na ta zakonska rješenja donijela odluku da se robne zalihe zanove i mislim da je to dobra odluka.

I današnja rasprava nekako opet s PDV-a sve je to povezano, opet nekako se vraća na poljoprivredu, na proizvodnju hrane. Mislim uvijek je bilo, a pogotovo izraženo sad u ovakvim situacijama.

Naravno zastupnici imaju slobodu biti i ne biti na svom radnom mjestu, o tom će kasnije suditi nadam se birači koji ih biraju. Isto tako, mogu se bavit sa temama koje žele, ponekad i dosta površno i paušalno pa onda predlažu neke stvari koje doista se ne mogu dovesti u okvir niti zakonitosti, niti našeg članstva u EU. Ali dobro je dok pokušavamo iz dobre vjere svi zajednički tražiti rješenja. Kad je riječ o trgovcima tu postoje različita iskustva. U nekim slučajevima je država ta koja kroz svoje zakone u stvari regulira pitanje crnih lista, a u nekim državama to rade udruge potrošača. Hrvatska se odlučila da će jačati svoje udruge potrošača i za to je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja odredilo financijski iznos gdje će im pripomoći da budu za to osposobljeni [[Upadica Radin: Vrijeme.]] I u tom smislu vjerujem da ćemo imati dobre informacije i njihovu aktivnost na zadovoljavajućoj razini.

Izvolite, mikrofon je vaš. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Danas govorimo o jednom paketu kao što je kolega Mandarić rekao nije dobro mijenjati poreznu politiku ali to sve vrijedi za ona normalna, redovna vremena a mi zadnje tri godine živimo u vrlo turbulentnim vremenima gdje nekako idemo iz krize u krizu. I sada kad gledamo ovu zdravstvenu krizu iz koje smo mi izašli čini nam se dosta blaga i benigna u odnosu na ovo što se događa u Ukrajini. I to su činjenice. I naravno u vremenima krize svi odmah krenemo u one dvije ključne stvari o kojima suverene države itekako vode računa, a to su energetika i hrana. I ovaj paket mjera kojima se smanjuje PDV je nešto što treba pozdraviti. Uostalom i vladajući to imaju u svom programu. znači sav PDV na hranu se treba u ovom mandatu smanjiti, to je dio programa ove Vlade. Što se tiče onog redovnog smanjenja PDV-a koje je isto obećano sa 25 na 24% njega još čekamo naravno, nadamo se da ćemo ga i dočekati, ali kad smo mi već sad sve ovo ovako premrežili sa tim stopama, pitanje je hoće li biti uopće potrebe za tim. No sve ovo dovodi, moramo uvijek gledamo malo širi kontekst, znači ako ovo sve smanjujemo to će smanjiti prihode odnosno prihodovnu stranu državnog proračuna. S druge strane imamo i tu rashodovnu stranu koja nikako da se smanji, čekamo te reforme, reformu zdravstvenog sustava, javne uprave svega toga to već čekamo jako dugo i znači trebat će sve isfinancirati pa čak i pojačano financirati sada i troškove za obranu. Vidimo da nam nedostaje protuzračna obrana, treba ju zanoviti, treba kupiti nešto novo. I činjenica je da ono što ja evo već neko vrijeme govorim to je da je došlo krajnje vrijeme da se i neki drugi porezni instrumenti aktiviraju, a to je porez na imovinu jer Porezna uprava je na imovinu koja nema porijekla znači za koju se ne može utvrditi izvor prihoda naplatila svega 35 milijuna kuna. Iz toga proizlazi da je u Hrvatskoj manje-više sve stečeno legalno, platio se porez na dohodak i svi pripadajući porezi, a nekako kad otvorite novine, pogledate medije vidimo da se ide iz afere u aferu. Isto tako kad se krene razgovarati i o cijenama energenata, imali smo tematsku sjednicu, pa i o cijeni poljoprivrednih proizvoda, slobodno tržište je nekakva mantra koja se stalno ponavlja. Slobodno tržište, slobodno tržište, ali mi živimo u državi u kojoj je na ime državnih potpora 2020. isplaćeno 21 milijarda kuna. Jako puno potpora, ne samo uvijek se misli to je brodogradnja i poljoprivreda. Nije, jako puno ima industrije i usluga, spominju se vidjet ćemo i sutra na plenarnoj znači tvrtke koje su i u nekakvim sporovima itd. znači nije to baš tako da je u svemu slobodno tržište, da se ne može ništa. I činjenica je da PDV kao glavni punjač proračuna, koji puni otprilike nekih 50% to jednostavno više neće moći tu funkciju neće moći imati u budućnosti, PDV je porez koji je najnepravedniji plaćaju ga apsolutno svi i siromašni i bogati i krajnje je vrijeme da Ministarstvo financija počne ozbiljno razmišljati o drugim poreznim instrumentima gdje bi oni bogatiji malo više punili taj državni proračun. I još ću jednom napomenuti, ovim izmjenama nisu obuhvaćeni mliječni proizvodi, nisu obuhvaćene također i ovo što rade mesoprerade raznorazne znači to bi sve isto trebalo ići u te kategorije i trebalo bi biti obuhvaćeno ovim promjenama. Svaka mjera kojom se rasterećuje budžet naših sugrađana je dobrodošla, no s obzirom da su cijene već zadnjih nekoliko mjeseci kako energenata tako i prehrambenih proizvoda otišle u nebo, zar nije bilo logično da se ovaj zakon ipak donese ranije odnosno da stupi na snagu sa 1. ožujka s obzirom da su vladine mjere bile predstavljene u javnosti polovicom veljače? Pa shvaćam i vladajuće da se oni uzeli 1.4. zbog sezone grijanja i nekakvih obračunskih razdoblja i ima to neku svoju logiku, ali sve ovo bi prošlo dobro da nije bilo invazije Ruske Federacija na Ukrajinu koja je apsolutno poremetila sve, donijela jednu potpuno novu dimenziju i ustvari najviše se odrazila na cijene prehrambenih proizvoda i energije koje su ključne i koje onda posljedično imaju cijeli val poskupljenja jer sa ovom cijenom dizelskog goriva, sa ovom cijenom plavog dizela znači ako prijevoznici dignu cijene naravno da će sve posljedično otići gore i da je trebalo možda i brže reagirati, a i dio za poduzetnike već 1.3. dati mislim da je to sada evidentno apsolutno svakom.

Dakle, sigurno ne bi bila danas ovdje i ne bi raspravljali danas o ovom zakonu da nemamo već idemo u treći tjedan rata u Ukrajini, dakle možda bi bilo vezano uz posljedice korone ili covida, ali sigurno ne bi bilo rasprave i ne bi bilo da tog nije bilo. E sad, to su nekakve izvanredne okolnosti i u izvanrednim okolnostima se i traži od svake zemlje da na taj način reagira. Što zapravo hoću reći? Dakle, mi sad osjetimo i smanjenje PDV-a vezano uz energent vezano uz hranu, ali ne smijemo ni u jednom trenutku zaboraviti gospodarstvenike. Tko će puniti taj proračun? Kako će se puniti taj proračun?

Pa u principu to divljanje cijena energije krenulo već sa gomilanjem vojske na granicama Ukrajine i već onda su posljedično krenule cijena plina, pa električne energije, nafte, ugljena i ono što je meni pomalo nelogično i evo imali smo i tematsku sjednicu danas vezano za stanje energenata, Hrvatska još uvijek ima i nafte i plina iz domaćih izvora i mi smo znači država koja ima proizvodnju i nafte i plina. Na kraju se uvijek kaže to su burzovne robe, cijene su takve, ali kao proizvođač valjda bi mi mogli u određenom dijelu ipak kao država investirati jer kao što ste i sami rekli naši proizvođači, poduzetnici su pod velikim udarom i oni to ne mogu amortizirati više.

Kolegice Vučemilović ja mislim da je dobro da je vlada sada reagirala, da nije čekala kraj mandata za kad se predvidjela smanjenje PDV-a na hranu jer je ovaj trenutak kad je to smanjenje doista nužno potrebno. Mi imamo dovoljno pšenice. Ono na čemu bi mogli možda poraditi je pitanje kvalitete i produktivnosti, ali s druge strane uvozimo kruh. Moje pitanje vama je kako povezati tu primarnu proizvodnju sa našom prehrambeno-prerađivačkom industrijom kako bi ustvari taj novac ostao u rukama hrvatskih građana odnosno proizvođača. Puno puta smo već o tome razgovarali i svi znamo da Hrvatska proizvodi, prošle godine čini mi se da je bilo 900.000 tuna ovisno o tome kakav je prinos, a trošimo nekih 400.000 tona pšenice što znači da smo i više nego samodostatni. Tako da iskreno govoreći imamo mi dovoljno i kukuruza i uljarica i ove neke okolnosti i ovaj rast cijena s jedne strane ovoj strukturi naše poljoprivrede i odgovara jel i odgovarao bi da ta sva pšenica 10 dana poslije žetve već nije otišla van u izvoz. E sad kako tu kroz postojeće kapacitete i silosa i mlinova koji nisu dostatni za ove količine koje mi proizvodimo naći nekakav balans neku ravnotežu to je pitanje na kojem se treba odgovorno raditi cijelo vrijeme i treba povećavati te kapacitete, a ne da se silosi ruše kao kod mene u Osijeku [[Upadica: Hvala.]] jer eto tamo treba sagraditi šoping centar ili ne znam stambenu zgradu. Evo poštovana kolegice dobro ste rekli kad ste kazali, govorimo stalno o slobodnom tržištu, a od slobodnog tržišta zapravo vidimo kolike milijarde idu u potpore razno razne i koliko zapravo svako malo imamo i nekakvih skandala nacionalnih sa tim, sa tim potvrdama, dakle toliko o slobodnom tržištu u Hrvatskoj. A zanima me vaše mišljenje, nisam dobila bila odgovor danas od ministra, nema ga više tu, o tome dakle kako kontrolirati prihode i rashode u proračunu i kada će vlada i hoće li uopće, je li spremna biti na to, na kontroliranje javnih rashoda odnosno na smanjivanje javnih rashoda. Krenuti dakle u one neke reforme koje stalno spominjemo, svako malo, a uvijek nalazimo neki razlog zašto ih baš sad ne pokretati, pa je tako eto i kriza valjda razlog da ih ne pokrenemo jer eto nije u doba krize vrijeme za smanjivanje rashoda. Hvala kolegice Puljak, pa meni taj sustav potpora vrlo često izgleda po onoj znate uzimamo svima dijelimo podobnima i važno je imati joker zovi, a to smo najbolje vidjeli po optužnici protiv ministra Horvata. Nažalost ima toga još. Ono što je ključno kod reformi to je da se one obično rade u vremenima koja su dobra jel. Ako u onom prvom mandatu vlada nije napravila niti jednu reformu osim reforme čini mi se blagdana onda očekivati da će sada raditi reforme je iluzorno. Ono što smo vidjeli vezano za zdravstveni sustav to smo vidjeli u ovoj zdravstvenoj krizi koji su to problemi i u stvari smo vidjeli da on počiva samo na entuzijazmu naših zdravstvenih djelatnika. Evo najiskrenije, a neke ozbiljne reforme čini mi se da ćemo još pričekati. Zahvaljujem. Kolegice na kraju ste se dotakli teme mlijeka. Mene strašno zanima od 2 kune i čini mi se 70 lipa koja je otkupna cijena mlijeka, do 17 kuna kada dođe u trgovinu jogurt tko je taj tko generira ono što kažu ruce u ovom slučaju. Ovdje se govori o poticajima.

Mene zanima što vi mislite o tome i što mislite gdje je ta razlika u cijeni odnosno tko uzima dobit i što bi država mogla ili trebala napraviti?

Znači mi imamo sve manje, mi smo imali jedno vrijeme kada se stvarno jako ozbiljno ulagalo u domaću proizvodnju mlijeka, nažalost nije se nastavilo s tim i danas imamo sve manje i manje farmi i o tome se često govori. To je nekakav koji, koji nije dobar jer u konačnici velika većina ovog mlijeka pogotovo trajnog koje se kupuje uopće nije iz Hrvatske nego dolazi u prahu i onda ovaj i te 2 kune i 30 ne ostanu u Hrvatskoj nego manje-više jel sve, sve ide u izvoz. Dobro još uvijek imamo u domaćem vlasništvu Vindiju, jel, jednu veliku tvrtku, ali opet da su tu naši primarni poljoprivredni proizvođači u vrlo lošem položaju to je činjenica jer u konačnici svi zarade više [[Upadica: Hvala vrijeme.]] nego oni.

Poštovani predsjedavajući, predstavnici ministarstva. U načelu se slažemo sa predloženim paketom mjera koji su predloženi još u veljači glede zadržavanja postojećeg standarda hrvatskih građana i smanjenja daljnjeg udara prvenstveno na rast cijena. I stoga će Hrvatski suverenisti podržati ove izmjene i dopune Zakona o PDV-u, međutim smatramo da smo o ovome trebali raspravljati još tijekom veljače. Naime, Vlada je svoju odluku prezentirala polovicom veljače i bilo je sasvim dovoljno vremena da se ovaj prijedlog zakona izglasa i da stupi na snagu sa 1. ožujka. Naime, cijene energenata i cijene prehrambenih proizvoda, ali i usluga nisu počele raste jučer nego rastu već nekoliko mjeseci i to se vidi možda i najbolje po prihodima koje je država uspjela zahvaljujući PDV-u uprihodovati u zadnjih 2,5 mjeseca odnosno sa jučerašnjim danom gdje je ministar rekao da smo milijardu kuna više uprihodovali u državnu blagajnu nego u istom razdoblju prošle godine. I sada se postavlja pitanje koliko će ove mjere polučiti onaj rezultat koji svi očekujemo s obzirom na novi momenat, a to je ukrajinska kriza gdje je došlo do dodatnog poremećaja kako na tržištu prehrambenih proizvoda tako i na tržištu energenata i koliko će upravo zbog svega toga pojedinci loviti u mutnom odnosno hoće li svi svoj finalni proizvod smanjiti za onaj postotak za koji se smanjuje PDV ili će pak imati opravdanje da su im ulazni parametri drastično poskupjeli i da nisu u mogućnosti smanjiti finalni proizvod odnosno da na kraju naši građani to neće osjetiti na svom kućnom budžetu, a s druge strane državna blagajna će naravno to osjetiti. No ono što je možda trenutno najveći problem, a to je da je gorivo jedna od glavnih stavki u budžetima gotovo svih obitelji u Hrvatskoj i sa se cijena goriva u biti prikazuje kasnije u finalnoj cijeni gotovo svih proizvoda i usluga i ovdje mora država više intervenirati. Naime, od recimo prosječne cijene litre benzina na današnji dan od 13 kuna 2,6 kuna odlazi na PDV 20%, 5 kuna i 20 lipa odlaze na trošarine dok ostalih 5 kuna i 20 lipa odlazi na samu izvornu cijenu litre benzina kao i na maržu samih trgovaca. I ovdje definitivno ima još prostora iako je rekao da se određenim subjektima vraća kasnije kroz povrat PDV-a dio uplaćenog iznosa na trošarinu, postoji mogućnost kroz vaučere i sl. smanjiti ljudima cijenu goriva. Ugledajmo se ovdje na neke susjedne države kao što je Mađarska jer upravo kroz ovo možemo najviše utjecati na finalni proizvod, na finalnu cijenu proizvoda. Bojim se da ćemo kroz ove mjere i smanjenje PDV-a uskratiti državni proračun za određeni financijski iznos, a da to u konačnici građani zbog cjelokupne situacije oko Ukrajine i stalnog rasta cijena neće osjetiti u svojim proračunima obiteljskim. I to je vrlo, vrlo opasno i tu treba posebice obratiti pozornost da se ove anomalije što manje pojavljuju jer kad se već ovakva mjera donosi koja će vjerojatno donijeti mislim velikom većinom svih zastupnika da onda tu mjeru osjete i hrvatski građani.

Ali s druge strane Hrvatska proizvodi naftu, znači mi imamo sirovu naftu koja ide u Mađarsku na preradu. Naše dvije rafinerije stoje i Rijeka i Sisak, Sisak je konzerviran jer eto ne udovoljava nekim ekološkim standardima, ali u ovim situacijama mislim da to i nije baš visoko na listi prioriteta. Pa mene interesira vaše mišljenje vezano za to šta mi možemo kao država napravit, koliko je to nekakva naša suverena politika ako mi našu naftu šaljemo u Mađarsku na preradu umjesto da ona se prerađuje u Sisku i umjesto da s njom ovdje možemo korigirat jer u Mađarskoj je litra [[Upadica Radin: Hvala.]] benzina 9 kuna i 17 lipa. Ovo je odlično pitanje, ali nažalost za ministra Ćorića. Hrvatska je nažalost itekako energetski ovisna država i prilično malo se tu radi na pravoj energetskoj neovisnosti. Naime, prije mjesec i pol dana po statističkim podacima Hrvat sa prosječnom plaćom je mogao kupiti 643 litre benzina, jedan Nijemac je mogao kupiti 1706 litara, a jedan Švicarac čak 2748 litara benzina. Danas je ta situacija drastično gora po Hrvate, to samo pokazuje kakav je standard naših građana i definitivno vladine mjere buduće moraju ići u ovom smjeru, a to je ako ne privremeno smanjenje trošarina odnosno uvođenje plivajućih trošarina ili smanjenje stope PDV-a privremeno na samu cijenu benzina odnosno goriva. Kolega Pavliček, kada sam se pripremala za ovu raspravu htjela sam vidjeti ustvari što neovisni ekonomisti govore na koji način iz njihovog kuta gledišta će ovo smanjenje PDV-a ustvari dati određene benefite i onda sam našla njihove izjave prije nego što je vlada odlučila smanjiti PDV gdje oni pozivaju vladu da smanji PDV. No, ono što mislim da nam je svima zajedničko da mi doista želimo vidjeti da ovo smanjenje PDV-a utječe u konačnosti na potrošačku košaricu. E sad u tom smislu ste i vi izrazili određene dvojbe. Ja se nadam da više nećemo svjedočiti onim situacijama kada trgovci u stvari umjesto da smanjuju cijene ih povisuju jer mi se čini da ovi neki instrumenti na kojima se radi sa udrugama za zaštitu potrošača bi mogli dati rezultate. Pa mi smo imali u velikoj većini trgovačkih lanaca diljem Hrvatske već najavu da bez obzira što ovaj zakon stupa na snagu tek sa 1. travnja da će oni smanjiti već sa 1. ožujkom određene cijene prehrambenih proizvoda itd., međutim najveći je problem upravo ova kriza u Ukrajini gdje je definitivno došlo do dodatnog poremećaja tržišta i mislim da upravo preko udruge potrošača pa ako treba ići i u tzv. liste srama i objaviti one koji se ipak ovoga ne drže jer ako je ovo ipak dobra odluka i donesena u dobroj vjeri da se koliko toliko sačuva postojeći standard hrvatskih građana onda se toga ipak toga svi trebamo držati i svi trebamo nekako zajedno prebroditi ovu krizu, a ne da se u ovoj krizi pojedinci, prvenstveno mislimo tu na trgovačke lance bogate na uštrb hrvatskog građana i na uštrb hrvatskoga proračuna.

Poštovani kolege drugi put danas za ovom govornicom pa ću se malo odmaknuti od toga što sam govorio prvi put i pokušat na neki način možda pomoći ovim kolegama s desne strane koji trenutno vode državu da razmisle o tome što je njihov zadatak u trenutku kad imaju odgovornost vođenja državom. Pa na neki način kad govorimo o energetskoj neovisnosti RH onda ju možete postići na 2 načina. Ili da pronađemo naftu na svom području što je onako malo teže ili da koristite manje energije što se može postići relativno lakše. A to je tako da imamo energetski učinkovite zgrade, to je tako da na krovove naših kuća postavimo solare i onda si postavite pitanje ako je to tako jednostavno, ako je to svima jasno zašto ova vlada ne ide u tom smjeru, zašto na solarne ćelije, dizalice topline imamo najveći PDV. Ja predlažem da jedna od mjera, a to sam predložio i u amandmanu na ovaj zakon jednostavno bude smanjenje stope PDV-a na te proizvode. Jer ja sam siguran da uz rast ovih cijena energenata bi se ljudima isplatilo uložiti u ajmo reći obnovljive izvore energije u vlastitom domaćinstvu jer bi im to smanjilo cijenu, jer bi im to olakšalo život. Onda idemo malo razgovarati o prijevozu. Svi smo ovdje svjesni ako je cijena benzina veća da ćemo se teže voziti vlastitim autom. Logika bi bila da javni prijevozi u ovoj zemlji budu dostupni svim građanima. Što znači da budu dostupni? Da ima dovoljno linija i da ih ima sa svakog područja. Kad o tome govorimo onda ne treba tu gledati velike gradove nego ove manje sredine. Netko je od kolega rekao kroz cijenu goriva plaćamo ulaganje u željeznicu. Ta željeznica u ovoj zemlji je potpuno neefikasna. Ja mislim da bi bilo puno pametnije da ova vlada razmisli o tome da ojačaj javni prijevoz u RH. Onda kad pogledate ovaj prijedlog zakona, a i na to smo dali amandman je pitanje kod pčelara zašto je za pčelare nabava njihovih košnica i onih veterinarsko medicinskih proizvoda oporezivana po većoj stopi nego kod drugih poljoprivrednih proizvoda. Mislim da je to potpuno nelogično da nije prihvaćen taj amandman, oni su ga dali u obliku ne amandmana nego prijedloga vladi, moram priznati nije mi jasno. Tu je netko od kolega govorio i o živoj i o smrznutoj ribi. Ja stvarno ne razumijem tko smatra da je logika da smrznuta riba košta više od žive ribe pogotovo što postoji nekakav trošak smrzavanja. Mislim da bi bilo logično da se i to izjednači. Tako da pozivam kolege s desne strane da razmisle na koji način dugoročno možemo zaštiti što našu proizvodnju, što naše gospodarstvo. Ovdje smo prije ovoga govorili o poljoprivrednim proizvodima. Tih poljoprivrednih proizvoda odnosno mogućnosti proizvodnje tih poljoprivrednih proizvoda u RH je više nego dovoljno. Ono što je pitanje, da li mi u nekakvom trenutku štitimo proizvođača tih proizvoda da u trenucima kad ga budemo trebali ga imamo. Najbolji primjer je ustvari mlijeko odnosno stoka u RH gdje u trenucima kada smo imali nekako povezanu proizvodnju i preradu toga je toga bilo bitno više nego što je danas i bitno se poštenije raspodjeljivala dobit. Kolegica je spomenula Vindiju, praktički Vindija je ostala jedini još naš proizvođač mlijeka koji korektno sudjeluje sa svojim podproizvođačima u procesu stvaranja hajmo reći mliječnog proizvoda.

Poštovani kolega Brumnić, što se tiče znači solarnih panela, tj. proizvodnji struje iz obnovljivih izvora trebalo bi poticati što više jer se pozivamo na to da trebamo sve više proizvoditi takve energije. I ova mjera koju ste vi rekli svakako bi dobro došla možda bi potaknula ljude da investiraju više na svojim krovovima i proizvodnju takve energije. No međutim, s druge strane imamo HEP koji otprilike na krov, koji možete staviti 10 ili kilovata oni vam dozvoljavaju prema vašoj potrošnji da stavite negdje između tri i četiri jer ne smijete biti u višku da bi prodavali HEP-u struju koju oni plaćaju po 0,8 i onda vas tretiraju kao industriju koja prodaje struju i dolazite u velike probleme.

I taj HEP i Vlada koja njime upravlja radi ono što je u interesu HEP-a, a ne što je u interesu građana. Ovaj prijedlog koji sam ja ovdje iznio vezano za PDV naravno da bi trebao biti proširen na mnoge druge dijelove naših zakona em što se tiče HEP-a, em što se tiče poticanja obnovljivih izvora, em što se tiče načina plaćanja i predaje te proizvedene struje u mrežu. Što više toga proizvedemo u ovoj zemlji to ćemo manje morati uvoziti. Ta priča o liberalnom tržištu funkcionira sve dok funkcionira onim velikima. Onda kad njima ne funkcionira onda kažu snađite se sami. Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega, spominjali ste javni prijevoz. Zasigurno to je u mnogome lakše organizirati, pojačati postojeće linije u većim gradovima. Međutim u manjim gradovima, općinama to je teže rješivo. Primjerice mi smo u Splitsko-dalmatinskoj županiji subvencionirali nerentabilne linije i ja bih rekao rezultat je bio polovičan. Ne znam kako vi mislite da bi se moglo evo u praksi to zaživjeti posebno u ovim raseljenim i često puta velikim prostorima sa manjim brojem stanovnika a koji zapravo imaju najveći problem sa prijevozom do određenog sadržaja bilo školskog, zdravstvenog ili sličnog. Upravo to je zadatak države omogućiti svim njenim građanima da imaju jednake uvjete za život. Ja sam u svojoj prvoj raspravi spomenuo da država treba napraviti model u kojem će onaj koji vozi takav javni prijevoz imati određeni što se kaže ruc razuman, ali će ga imati. I ja vjerujem da postoje poduzetnici u ovoj zemlji koji su spremni potpisati ugovore sa državom i raditi za razuman ruc. Kada pogledate jednu Njemačku, jedna Njemačka smatra da je njenom gospodarstvu 7% dobiti dovoljno. Pokušajte primijeniti sličan model na to i ja vam garantiram da ćete naći one koji su zainteresirani to raditi i da ćete na taj način omogućiti djeci koja tamo žive lakši dolazak do škole, da ćete omogućiti onima koji rade da ih to manje košta, da netko iz Dalmatinske Zagore dođe u Split na posao moram priznati ja ne znam kako mu se isplati.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću se u ovoj raspravi referirati na samo jednom malom segmentu ovog Zakona o smanjenju, odnosno o PDV-u. Naime, referirat ću se na jednu raspravu koju smo imali pred pet mjeseci 21. listopada prošle godine kad smo tu bili do 9 sati navečer i kad smo raspravljali o prijedlogu smanjenja PDV-a na menstrualne potrepštine, uloške, tampone, čašice i sve ostalo. Isti državni tajnik je dio rasprave bio sa nama. Naime, taj prijedlog koji sam uputila u proceduru je bio da se PDV smanji na 5% To je najniža moguća stopa PDV-a u EU barem za sada. To nije bilo prvi put da je takav prijedlog bio. Prvi put je bilo u travnju 2019. ali tada Vlada nije niti dala, niti se očitovala, niti je prijedlog raspravljen. Kada je došlo lani do rasprave, a kasnije i do glasanja oporbene stranke su ga podržale. Ali HDZ i jedan dio njihovih partnera bili su protiv. Dapače, čak štoviše neke kolegice iz HDZ-a vrlo su srčano i maštovito branile ideju da PDV na menstrualne potrepštine ne treba smanjivati različitim argumentima. Ja nisam moram priznati vjerovala da će ovako brzo doći ovo smanjenje na tu među stopu od 13% ali zaista evo tu smo. Iako mi nije jasno zašto se nije išlo na 5% kao što je bilo izvorno predloženo. Čak štoviše nedavno je i ministar Marić kao što je i rekao sudjelovao na jednom okruglom stolu.

Ja cijenim svakog onog tko misli da to tako treba biti. O čemu zapravo mi govorimo? Mi govorimo o ženskom porezu, govorimo o proizvodima koji su namijenjeni isključivo ženama i takvo previsoko oporezivanje unosi neravnotežu, jednu vrst nepravednosti u porezni sustav. Žene ne koriste menstrualne potrepštine iz zabave, iz hira nego zato što su im te potrepštine neophodne i menstrualno siromaštvo je realna činjenica, ono postoji, ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Zbog menstrualnog siromaštva žene i djevojke trpe zdravstvene posljedice, trpe društvene posljedice i trpe psihičke posljedice. Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRitar je provela istraživanja o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj. Istraživanje je pokazalo da trećina žena u Hrvatskoj mora štedjeti na ulošcima i tamponima, a 10% se žena ih se uopće ne može priuštiti. To su poražavajuće brojke iz to čim više. Dakle kad je bila ta rasprava svi mi koji smo bili tu zaista način na koji su kolegice iz HDZ-a o tome raspravljali je bio onako, ja sam se osjećala moram priznati loše jer smo se zalagale za smanjenje jednog poreza koji ponavljam je ženski porez, koji ne dijeli na žene po svjetonazoru dal su one lijevo, centralno, desno, ne dijeli, gdje žive, ono govori i razlog zašto je bilo. Kolegice i kolege, 12% hrvatskih žena i djevojaka nema dovoljno proizvoda, a otprilike taj isti postotak ih se uopće ne može ni priuštiti. Ja moram priznati da sam ostala ugodno iznenađena kad sam negdje pročitala da će u ovom setu smanjenja jer tad naime nije bilo pravo vrijeme, pred 5 mjeseci nije bilo pravo vrijeme i tad su argumenti bili da nije bilo pravo vrijeme. Ja sam u raspravi rekla ma doći ćete vi do toga i mi ćemo do toga doći ako ne prije, ali u trenutku kad će sve što se dešava na razini EU ići k tome da se smanji, taj trenutak je došao zaista prije nego što sam očekivala. Amandman sam dostavili, koja, koja traži, kojim se amandmanom traži smanjenjem s 13% na 5% jer kroz, na taj način da zaista se odlučimo da to bude 5% onda smo odradili stvar onako kako treba. Ovako smo stvar odradili na pola i mislim da nije dobro da stvari ostaju odrađene na pola nego im budu odrađeni zaista onako kako je to potrebno.

Evo poštovana kolegice, čuli smo već da nikome zapravo nije jasno zašto 13% zašto ne 5% za menstrualne potrepštine. Evo šta da se kladimo sada evo predložit ćemo amandman da to bude je li 5%, kakvi vi ono, ako je oklada koliko tipujete na to da će taj amandman proći? Dakle, ja apsolutno loše prognoziram, pogotovo nas pitaju uoči nekakvih izbora šta prognoziramo ja kažem nemojte mene pitati ja loše prognoziram i loš sam prognostičar. Tako da bih se u ovoj nekakvoj okladi o kojoj vi govorite govorilo o 50:50. Dakle, namjerno smo išli sa raspravom o smanjenju PDV-a s 25 na 5% krajem godine jer je ministar već prije rekao da ne želi da to bude u sredini il na kraju godine pa odnosno sa Novom Godinom kreće novi sustav PDV-a i sve ostalo. Tad je bilo dosta i bili ste tu zajedno sa mnom i čuli ste sve razloge koje smo imali prilike čuti od naših kolegica iz HDZ-a zašto to ne treba i zašto to nije potrebno. I tad smo bili svjesni toga da će jedanput doći i to na red, nejasno zašto nije Hrvatska mogla napraviti iskorak i pokazat zaista da vodi računa i o ženama, ali tako je kako je. Vi ste kolegice Mrak-Taritaš onda ziheraš u pokeraškoj igri, znači 50:50. To, to nije loša taktika ajmo reć, a žao mi je da nisam ovdje mogla bit na toj raspravi, ali ovim putem stvarno podržavam vaš prijedlog, pogotovo zato što, zašto je važno da se porez na menstrualne potrepštine uistinu smanji na najmanji mogući minimalni? Zato što je riječ o temeljnim ljudskim potrebama, znači ovdje nije riječ o potrošnji nego je ovdje riječ o potrebama i ako uzmemo u obzir da je PDV regresivan porez, znači on jednako udara siromašne i bogate, nema znači tu progresivnog oporezivanja. Važno je da se PDV kad se smanjuje uistinu smanjuje za one potrepštine, ja bi rekla potrebe, koje su svima, koje su svima uistinu nužne, tako da nadam se da će vaš ovaj, vaša opklada biti na onoj strani prolaska tog amandmana.

Taj porez plaćate samo zato što ste žena, ne iz hira, ne iz nečeg nego iz bazične ljudske potrebe. Kad o ženskim pravima počnemo razmišljati kao o ljudskim pravima onda zapravo radimo korak naprijed i nešto možemo napraviti. Jedan od argumenata koji je bio i koji sam u raspravi imali prilike čuti je bilo, pa i kad se smanji PDV neće se smanjiti u konačnici cijena na tržištu nego će cijene ostat iste, to što mi smanjujemo PDV tu se neće ništa promijenit. Već sad vidimo da se promijenilo, da postoje pojedini trgovački lanci koji već sad govore i imaju akciju u kojoj stoji da su bez obzira što će ovaj set stupiti na snagu 1. travnja već oni od 1. ožujka smanjili svoje cijene. Dakle, ako napravite dobru akciju promijenit ćete nešto. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, prije svega hvala vam što ste pokrenuli i to pitanje menstrualnog siromaštva i što ste toliko uporni u tome. Hvala vam u ime svih građanki ove zemlje. Naročito bih sada ponovno podcrtala ovo što ste i vi sami rekli, a ja ću u svojoj pojedinačnoj također o tome govorit 10%, više od 10% žena u RH nema uopće sredstava za menstrualne potrepštine.

Dakle, onaj prijedlog koji spominjem koji je bio 2019.g. je govorio o tome da idemo sa željom da to bude nula. To nije bilo moguće jer dakle bez poreza možete biti samo one zemlje koje su imale određene uvjete, Hrvatska nije bila u setu tih zemalja i nije mogla to iskoristit. Recimo, Velika Britanija u trenutku kada je napravila Brexit bez obzira što mi o tome mislimo jedna od prvih stvari koje je napravila je porez na menstrualne potrepštine je bez poreza dakle nula, jedna od prvih aktivnosti koje je napravila. 20% djevojaka koje studiraju odnosno djevojaka koje idu u školu ne idu u školu za vrijeme dana koji imaju menstruaciju zato što si ne mogu priuštiti odnosno imaju poteškoću s kupovanjem.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, kolegice, kolege saborski zastupnici. Samo da se malo nadodam na raspravu kolegice Mrak Taritaš i svih kolegica saborskih zastupnica koje su danas raspravljale, a i prije o ovoj temi, moram reći da se apsolutno slažem, apsolutno podržavam, da vam čestitam na toj borbi i da se nadam da kao što je napravljen iskorak i kad su neki ipak priznali da su pogriješili prije četiri, pet mjeseci da će uvažiti i amandmane koje ste danas sve zajedno spominjale. Što se tiče ovih izmjena u poreznoj politiki, ono što bih volio reći da sa aspekta oporbe sigurno je da podržavamo svaku poreznu politiku koja doprinosi tome da građani nešto plaćaju manje i da im se smanjuje porezna presija. No ono pitanje koje si svatko od nas mora postaviti je koliko dugo traje taj inflatorni pritisak, koliko dugo traju najave da dolazi inflacija i koliko dugo vjerujem da i sami kad odemo u dućan smo mogli vidjeti da se događaju anomalije i promjene u samim cijenama. Traje jako dugo, traje već usudio bih se reći možda i godinu dana i ono što je sigurno i što smo mogli vidjeti je da su neke razvijenije zemlje od nas, počevši od Njemačke već krajem, početkom jeseni donosile određene planove koje su se ticali upravo borbe protiv inflatornih pritisaka koji su dolazili. Zato i danas krećemo u svojim raspravama da možemo podržati ove promjene, ali da mislimo da dolaze pod a) prekasno i da smo opet predugo čekali i pod b) mislimo da definitivno i s njima ne radimo dovoljno i radimo premalo. Zašto to raspravljamo? Zato jer prije svega imamo jednu situaciju da s jedne strane slušamo priče kako se država odriče nečega kroz politiku i kontrole cijene energenata i kroz politiku cijene goriva, no ono što svatko tko ode na stranice ministarstva i izvuče si van podatke kretanja fiskalizacije po mjesecima može zaključiti i može vidjeti je da se puno, puno više prihoduje upravo s aspekta toga da je sve toliko poskupilo i da kad dođemo do toga da se država nečega odriče da nije to baš toliko ogromno kao što se pokušava isprezentirati. I prava i jasna politika bi bila, ne da danas imamo tumačenje al znate formiranje cijena kasni tjedan, dva, ali znate događaju se poremećaji na tržištu plina, nafte nego pravo tumačenje bi bilo da država veli ok, branimo tu cijenu i vidjet ćemo liko će nas to putem koštati. A ne dijelimo nešto što svejedno prihodujemo sa aspekta cijene i sa aspekta poraza koji se plaća kroz tu cijenu. Druga stavka je naravno isto tako nekoliko puta danas spomenuta, a to se tiče cijena onog osnovnog reći ćemo špeceraja gdje isto tako imamo veliki iskorak i porast u samim cijenama i nekoliko puta smo i danas spominjali da jednostavno niti to neće do kraja biti jamstvo, da će cijene pasti za naše krajnje potrošače i za ljude za koje danas i znamo i vidimo da žive sve teže i teže i da nam se opasno pomjera ona granica siromaštva za koju znamo da u ovoj zemlji postoji. Jer jednostavno i danas možemo napraviti usporedbu koliko je platežna moć u Sloveniji, koliko je platežna moću Italiji i usporediti strane lance sa svojim potrošačkim košaricama u Hrvatskoj, u Sloveniji i Italiji i tada ćemo vidjeti što se događa i što nam rade već nekoliko mjeseci. Jednostavno zato smatramo da nije dovoljno samo ovo nego da će država i tu trebati pristupiti prema stranim lancima, krupnom kapitalu koji očito na ovoj krizi lovi u mutnome sa puno više hrabrosti, pa sa puno više usudio bih se reći i pozitivne drskosti da obrani svoje građane, svoje ljude ljudi koji spajaju kraj sa krajem. I ono treće što bi osobno volio vidjeti da ova točka bude konačni breakup point hrvatskih poreznih politika jer nije dovoljno se samo sada vatrogasno i u pokušaju retroaktivnog pozabaviti PDV-om, potrebno je puno više.

Dakle na početku treba reći i pohvaliti da smo konačno došli do smanjivanja PDV-a na ulaznice za kulturna i sportska događanja. Do sada su kino ulaznice imale 5%, koncerti 13% Moram priznati da mi nikada nije bilo jasno i nisam razumjela zašto kino ulaznice imaju 5, a ulaznice za koncert 13$ i jedini odgovor koji se nametao je bio da su određene skupine bolje lobirale od drugih, a neprihvatljivo je da lobiranje utječe na PDV za kulturne programe umjesto da u bazi svake politike bude pažnja na temelje svakog društva, a to su nadam se da ćemo složiti znanost, obrazovanje i kultura. Ako to s druge strane nije bio rezultat lobiranja onda je još čudnija ta razlika tretmana npr. filma i koncerata 5 i 13% PDV-a. To govori nažalost o potpunoj nebrizi za cijelo polje kulture. Tako se paušalno izabrao jedan sektor dok su se drugi zanemarili. Kultura nažalost također u ovoj državi nije nikada baš najbolje stajala. Uvijek je na margini državnih financija i brige pa bi joj PDV od 5% na ulaznice za sve kulturna događanja kroz ove sve dosadašnje godine puno značio. No, sada smo ga dobili i nadam se da tu više neće biti promjena na gore već samo na dolje. Druga stavka o kojoj i ja želim nešto reći je smanjenje PDV-a na menstrualne potrepštine. Doista je cinično da se prije kratkog vremena odbio prijedlog kolegice Anke Mrak Taritaš koja je tražila smanjenje na 5% s nekim argumentima za koje će određene zastupnice vladajuće stranke biti jednoga dana sram ako ih već i nije. Smanjivanje PDV-a na 5% je iz razloga što je to PDV koji plaćamo samo zato što smo žene i točka. Najlakše se sprdati i ismijavati. Kolegice iz HDZ-a pa vi iste koje ste sad tu sprdate, za godinu dana ćete glasati za ovaj porez kad EU donese direktivu i reći kako je to potrebno i kako vlada vodi računa o ženama. Kad veliki vođa kaže da to treba onda ćete reći da to treba. Ismijavate se ženama koje plaćaju porez samo zato što su žene rekla je tada Anka i eto nije prošlo ni 5 mjeseci i vi ćete izglasati smanjenje. No, po najnovijem popisu stanovništva u Hrvatskoj živi 2 miliona 13 tisuća 963 žene, dakle 51,7% stanovništva RH. Po podacima iz istraživanja koje je napravila Udruga za ljudska prava i građansku participaciju Pariter trećina žena u Hrvatskoj prisiljena je štedjeti na ulošcima jer su im preskupi. Dio njih zbog previsokih cijena kupuje manje kvalitetne menstrualne potrepštine dok više od 10% građanki Hrvatske nije u mogućnosti kupiti dovoljno uložaka da bi ih redovito mijenjale. Dakle, više od 200.000 žena u Hrvatskoj ne može si uopće priuštiti uloške. Split, drugi po veličini grad u RH po najnovijim podacima ima 160.000 stanovnika znači jedan cijeli Split plus četvrtina Splita si ne može uopće priuštiti menstrualne potrepštine. I to je smatram prestrašan podatak, barem mi žene bismo to morale razumjeti. Jedna djevojka od 17 godina kaže, a ništa zamotam wc papir. Kad nemam toga onda stavim krpu ili ne idem u školu što drugo, ako moram u školu onda stavim wc papir i kad dođem u školu zamolim neku prijateljicu da mi da uložak, da ako ne procurim onda ga držim do drugog jutra. Staru majcu izrezanu tako da ju mogu 2 puta omotati oko gaćica. Navečer ju zamijenim drugom krpom i onda ju operem na ruke da bude brže suha. Izostanem s nastave zbog menstruacije kad nemam uloške ili wc papir jer je teško s krpom obući hlače. Nadoknadim to nekako, ali lakše bi mi bilo da to ne moram da mogu ići na nastavu normalno. Onih koje uopće nemaju za menstrualne potrepštine. I zašto mi dozvoljavamo da mlade žene u 21. stoljeću i to 5 do 7 dana svaki mjesec iz godine u godinu moraju to trpiti. Nije li ispovijed ove djevojke dovoljna da se smanji taj PDV na 5%? [[Upadica: Vrijeme.]] S druge strane silikonski implantati i oni potrebni i oni za hit isto imaju 5% [[Upadica: Vrijeme gospođa Raukar.]] Toliko o prioritetima vlade.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice kad sam slušala vaše obrazloženje, dakle ova svjedočanstva brojnih žena koje nemaju dovoljno sredstava za osiguranje osnovnih potrepština koje su im potreba iz nužde, ne iz luksuza osjetila sam susramlje iz razloga što se Vlada RH nije udostojila u obrazloženju ovakvih izmjena zakona gdje ne prihvaća snižavanje stope PDV na te potrepštine na 5% čak niti obrazložiti to na dostojanstveniji način nego što je učinila. Pa kaže sniženjem stope PDV-a na 13% za menstrualne potrepštine smanjilo bi se porezno opterećenje što bi poreznim obveznicima omogućilo da samostalno odlučuje na koji će način usmjeriti razliku nastalu zbog sniženja stope PDV-a uopće ne uzevši u obzir da nije poanta u usmjeravanju ušteđene razlike nego je poanta u osiguranju svakoj ženi jednakih uvjeta za život. Mislim da se radi naravno o stoljetnoj neravnopravnosti, o tome da se isto tako na žalost i u Vladi i u ovom Saboru razgovaramo o brojkama a zaboravljamo da te brojke su pojedinci i pojedinke u ovom slučaju. Zato sam namjerno uzela ovaj iskaz ove djevojke od 17 godina koja od svoje 11 ili 12 godine svaki mjesec 5 do 7 dana svake godine, svaki mjesec ne zna kako će ići u školu.

Dame i gospodo, u našem hrvatskome Ustavu zapisano je da porezna politika mora biti pravedna što će reći porezna opterećenja moraju biti i pravedno raspoređena. Pravedno raspoređeno znači imati jednak tretman pred zakonom u pogledu plaćanja poreza ili konzumiranja pojedinih poreznih potpora. Jer jedan učitelj, poljoprivrednik ili inženjer prije nego što dobije osobni dohodak najprije mora platiti porez. To je automatizam. U Hrvatskoj na žalost svjedočimo otvorenoj poreznoj nepravdi, jer taj učitelj poljoprivrednik ili inženjer je sigurni uplatitelj u proračun, ali ni jedan od njih primjerice nije korisnik kredita HBOR-a. Taj HBOR pak ima gotovo tri milijarde kuna kredita koji su dospjeli, a nisu naplaćeni. Postavlja se pitanje tko su ti poduzetnici koji su dobili povlaštene kredite od HBOR-a a ne plaćaju ih. Drugo logično pitanje koje se postavlja koliko je tih kredita u zadnjih 10 godina oprošteno ili kako se to stručno naziva otpisano. Jer to što HBOR otpiše platiti mora poljoprivrednik iz Županje ili ugostitelj iz Zadra plaćajući naravno svoj porez i upravo je ovo ključno pitanje za državu Hrvatsku. Ovdje nazočni predstavnik Ministarstva financija, njegov ministar i ostali bliski suradnici koji bi trebali skrbiti za efikasno i dobro upravljanje sredstvima hrvatskih građana te pravičnu poreznu politiku oni rade upravo suprotno. Oni se na izrazito netransparentan način brutalno obračunavaju sa velikom većinom hrvatskih građana, a istodobno za povlaštenu, usku kastu primjenjuju posebne propise i omogućuju im besramno bogaćenje. Ministarstvo financija ima različite nadzorne službe, te zaposlenike koji djeluju u tim službama, a mi svjedočimo neviđenoj pljački hrvatskog proračuna. Uzmimo zadnju aferu vezanu uz bivšeg ministra Horvata u kojoj su Milorad Pupovac i potpredsjednik Vlade Slobodan Milošević isplatili poticaje svojim prijateljima koji uopće nisu bili predviđeni u proračunu. Kako je to moguće ako postoji proračunska nadzorna služba u Ministarstvu financija, što je ona radila. Svakome je jasno da ako netko ne plaća porez da automatski drugi mora platiti više, jer mora platiti ono što ovaj ne plaća. Svi mi znamo i to nama testiraju sve ozbiljne međunarodne ekonomske institucije da imamo previsoke poreze i za građane i za gospodarstvo. Razlog? Razlog je vrlo jasan. Jer ako samo za Uljanik hrvatski porezni obveznici isplate 6 milijardi kuna, onda je jasno da netko mora financirati tu besramno visoku korupciju. Doista Ministarstvo financija jest anti Robin Hood.

Tim se zakonom i najmanji iznosi prisilno naplaćuju sa nevjerojatno visokom naknadom samo za ovršni postupak. Istovremeno Ministarstvo financija i Državna agencija HANFA štite lihvarske agencije da pljačkaju hrvatske građane i to otvorenim kaznenim djelima zelenaštva. Usput budi rečeno jedna od načelnica u HANFA-i je sestra ministra Zdravka Marića, a šefica HBOR-a je kuma ministra Zdravka Marića. Možemo konstatirati da protu ustavna porezna nepravda začinjena sa otvorenom korupcijom i nepotizmom razara Hrvatsku državu, te obespravljuje veliku većinu hrvatskih građana. Ove izmjene zakona neće imati nikakvog efekta za hrvatske porezne obveznike. Hrvatskoj treba potpuni zaokret u poreznoj politici pogotovo u stvarnoj primjeni poreznih zakona. Te promjene naravno ne mogu provesti osobe koje su dokazano duboki ogrezle u korupciju konkretno ministar Zdravko Marić i njegov šef Plenković. No vrijeme polaganja računa sigurno dolazi. Kao što ste vidjeli, nisam vas prekinuo da ne izgleda to instrumentalno ali … [[Govornik se ne razumije.]] Zakon o porezu na dodanu vrijednost nije spomenut niti jednom, a radi se o tome. Oprostite vi ste se meni obraćali nešto vezano za moje izlaganje? [[Upadica Radin: Je da.]] Nisam vas razumjela.

Sa mnom možete polemizirati koliko hoćete, ali sa zakonom ne. Gospodin Lenart, izvolite.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa evo kolegice Karolina, vi ste ovdje dotaknuli ste jedne dimenzije koje se mnogi boje dotaknuti i o njoj pričati. Ja sam uvjeren kad bismo mi to mogli svesti na nulu da bi stopa PDV-a u Hrvatskoj za sve mogla bit 15% koliko se toga proljeva. Nije to sad samo vaša tvrdnja, znači postoje nekakvi dokazi stranih službi da se u Hrvatskoj ukrade 60 milijardi, što je značajno u odnosu na, na hrvatski proračun i svakako ovo je tema, doduše možda ne razumiju svi o čemu ste vi željeli reć. Ali što se tiče kredita HBOR-a mnogi poljoprivrednici ga ne mogu dobiti jer nemaju dovoljno dobru vezu ili je to tolika papirologija, a znam za mnoge da ga nisu vratili, da im je on otpisan i da je to podizanje njihove konkurentnosti jer se radi o stvarno značajnim sredstvima. Da, što se tiče kredita HBOR-a i baš vezano uz ovu temu važno je možda i dobro je podsjetiti hrvatske građane na dva slučaja kojima je itekako kumovao ministar financija Zdravko Marić jer je on upravo predsjednik nadzornog odbora HBOR-a. Prvi slučaj je slučaj Krš-Pađene. U trenutku kada je taj projekt zapravo već bio propao jer je kasnio i upravo zbog tih kašnjenja je trebao biti raskinut ugovor s državom tada HBOR dodjeljuje tom propalom projektu 600 milijuna kuna kredita HBOR-a. A drugi slučaj koji nikako ne smijemo zaboravit isto se veže uz aktualnog ministra financija Zdravka Marića je 900 milijuna kuna kredita HBOR-a tada za Agrokor, u trenutku kada je čak i HNB i međunarodne institucije konstatirale da se ne smije kreditirati Agrokor, sve na teret hrvatskih poreznih obveznika.

Evo ja neću dugo samo ću iskoristit priliku da još jednom pozovem sve da podrže amandman kojim će se visina PDV-a na menstrualne potrepštine sa 13% koliko je predviđeno ovim izmjenama zakona staviti na 5% Dugo smo pričali o tome, evo pozivam sve one koji shvaćaju da to nije nikakav luksuz ženama već nužda, dakle da ne mogu izabrati hoće li to koristiti ili neće, da ima mladih cura, djevojaka, djevojčica koje to sebi ne mogu priuštiti odnosno barem one kvalitetne proizvode ne mogu priuštiti. Evo kad već mijenjamo i po hitnoj proceduri mijenjamo u ovoj krizi i smanjujemo iznose PDV-a evo prihvatimo i tu je li jedan veliki korak naprijed, pa smanjimo sa 13 na 5% I još jednu stvar, eto dakle neću o tome više duljiti, ja vas zaista evo pozivam da, na, kad dođe red na glasanje slijedeći tjedan da budete tu solidarni sa 50% stanovništva Hrvatske. A jednu stvar koju sam evo komentirala o tome da treba voditi računa o prihodima i rashodima proračuna, dakle kako nadoknadit, nadoknadit ovu razliku, ko će financirat razliku koja će nastat u proračunu zbog smanjenja ili trošarina ako se ikad dogode ili PDV-a i povećanja nekih rashoda putem transfera je li raznim skupinama. Dakle, ono što sam komentirala sa ministrom ti rashodi se ili nadoknade povećanjem nekih drugih poreza ili smanjenjem nekih drugih javnih rashoda ili deficitom odnosno puštanjem rasta javnog duga ministar je evo rekao i obećao je da neće doći do barem u krizi neće doći do povećanja nekih drugih poreza. Što se tiče javnih rashoda, reformi javne uprave, reformi ne znam ustroja, teritorijalnog ustroja itd. evo čulo se je ovdje i s ove pozornice, sa sabornice ovdje da kriza nije vrijeme za te reforme, al zapravo evo nikad nije vrijeme za reforme. Ja bi rekla da i u vrijeme požara je isto tako vrijeme za gradit protupožarnu zaštitu, pa onda i ovo vrijeme treba iskoristit za započeti te stvari.

Postali smo najzaduženija država srednje i istočne Europe, došli smo skoro pa do ruba je li vlastitog fiskalnog kapaciteta, a evo nekom kao što i sami analitičari kažu evo da smo dodirnuti nekakvom povijesnom srećom jer možemo zahvalit što su nam evo eu sredstva razni strukturni fondovi i razne financijske omotnice pomogle da zapravo obnovimo taj fiskalni kapacitet bez znatnijeg gospodarskog rasta jel gospodarskog rasta nema dovoljno. Onim rastom kojim se hvalimo ovdje zapravo nije uopće rast koji možemo sustići susjedne ili zemlje koje su nam uzori i često ih spominjemo kao uzor. Dakle, evo još jedanput podržite amandman, a i svakako osim smanjenja ovog PDV-a konačno uvedimo i te plivajuće trošarine i na taj način utičimo na cijenu goriva.

Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o PDV-u koji je kao što sam i u replici ministru rekla, jedan od najčešće mijenjanih zakona odnosno od 2017. svaku godinu smo imali intervenciju u PDV, dakle to govori o potrebama i o mogućnostima proračuna i fiskalnim kapacitetima da se poboljšavaju određene mjere. Od 2013. i dalje nam je opća stopa PDV-a 25%, ali značajno su se mijenjale u kategorijama sniženih stopa nižih stopa 5 i 13% i moram napomenuti da je od 2017. zapravo napravljeno puno pomaka u smislu da su se i porezni obveznici kategorija prijave u PDV je od 300.000 što je prije bilo niže, a isto tako je omogućeno da se ono što je sa nedavnim izmjenama bilo prošle godine da je mogućnost plaćanja po naplaćenoj realizaciji što je itekako puno značilo poduzetnicima i taj prag se mijenjao od tri milijuna na 7,5 odnosno sada na 15 milijuna kuna od 2021. To itekako je potaknulo poduzetnike i u naplati, a i da bi se smanjile uopće potraživanja u unutarnjem sustavu. Ono što bih htjela napomenuti, a kolege su neke spominjale kako se u ovoj intervenciji nije obuhvatilo hranu odnosno mlijeko, mliječne proizvode zatim bilo je govora o kruhu, o sirevima itd. međutim sve to je već bilo obuhvaćeno prethodnom izmjenom zakona tako da je ona bila i ona važeća 5% i sada upravo na te i takve proizvode. Prema tome, sada se interveniralo na sav onaj preostali dio prehrambenih proizvoda koji su bile obuhvaćeni sa 13%, a sada su se sveli na 5% Ono što bi isto tako trebalo reći da ovo smanjenje je ukupno predviđeno i za oko 2,1 milijardu kuna dakle smanjenje prihoda od PDV-a čime se zapravo je prvenstveno se očekuje porezno rasterećenje građana i gospodarstva čime će se zapravo ublažiti poskupljenje cijena energenata. Ti energenti ovdje dakle plin u periodu ovih godinu dana do travnja 2023. će biti stopa PDV-a od 5%, a kasnije će ona biti 13% kao što je to i za struju. Važno je reći da električna energija na ovaj način zapravo bi poskupila 9,6% umjesto 23 kako je bilo inače očekivanje bez ove intervencije odnosno plina za 16% umjesto 79% koliko je bilo planirano da će se dogoditi ukoliko nema nikakvog interveniranja u trošarine i u PDV. Dakle, to govorim da je upravo u ovom periodu da se itekako vodi računa o standardu građana, a isto tako kada govorimo o samom PDV-u koji je najizdašniji porez iz njega se itekako servisiraju značajne stave i važno je reći da na ovaj način zaista su intervencije velike i da se poboljšava s ovim paketom itekako standard društva i kupovna moć, a prvenstveno se amortiziraju upravo ovi pritisci koji nastaju zbog povećanja cijena energenata na svjetskom tržištu. Poštovana kolegice. Danas je više puta iznesena činjenica da 200.000 žena u RH nema uopće sredstava za menstrualne potrepštine, vi ste žena vjerojatno imate i mlade djevojke u svojoj obitelji, kćeri, nećakinje, smatrate li da je RH socijalna država ako 200.000 žena danas nema za osnovne menstrualne potrepštine? Ja smatram da je Hrvatska itekako socijalno osjetljiva država i da smo mi kao narod takvi i osobno ne znam gdje i kako su se provela ta istraživanja pravo da vam kažem nisam sigurna da li je to, da li je to baš točna brojka, ali mislim da uvijek ima načina kako i na koji način pomoći mladim djevojkama i ženama, uostalom to je i predviđeno kroz razne mjere, kroz škole, institucije. Dakle, postoji mogućnost kako se to može riješiti i dapače mislim da tu ne bi trebalo nikoga na bilo koji način diskriminirati da je žena ili zato što je žena. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Danas smo više puta čuli od strane kolega zastupnika pogotovo iz oporbe da su ove mjere zakašnjele, da nisu dobro izbalansirane vezano za dakle smanjenje samoga PDV-a i da neće dati učinak onakav kako trebaju biti upravo iz razloga toga što su kako kažu neke kolege zastupnici prekasne. Ja osobno mislim da su one dobro dimenzionirane, da su na vrijeme i da će u svakom slučaju dati jedan prvi učinak na koji vlada sigurno računa, ali mi ne znamo koliko će ova kriza dugo trajati pa ne možemo dimenzionirati niti sav, svu krizu koja će nas, koja nas eventualno može čekati u budućnosti.

Hvala na pitanju, da ja isto mislim da same mjere i intervencije koje se poduzimaju da nisu niti nepravovremene, niti da one nisu dimenzionirane onako kako treba. Dapače, upravo sam govorila ako je intervencija bila izmjene Zakona o PDV-u su bile konstantne dakle '17., '18. pa redom do ove godine, dakle prate se itekako. I u cijelom tom periodu upravo kako se prate i kako je, kako su i javne financije i standard i povećanje raspoloživog dohotka i razno razne mjere kojim se povećavao dohodak i naknade itd., dakle povećavala se potrošnja rasao je prihod od PDV-a unatoč smanjenim stopama koje su bile od tada, od 2017. naovamo višekratno napravljene. Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegica da li je po vašem mišljenju moguće dodatno smanjiti PDV u ovom trenutku s obzirom na sve okolnosti koje nas prate zadnjih nekoliko godina, ali i samo ovo stanje u svijetu. I s obzirom na sve to možete li nam ukratko reći šta se sve financira iz tog PDV-a da dobijemo dojam da li je stvarno moguće smanjivati to na, na, ovako kako oporba tvrdi ili, ili mislite drugačije. Pa evo, mislim da vlada jako i pogotovo potpredsjednik vlade koji je zadužen u tom resoru najviše itekako dobro mora procjenjivati što i kako je moguće i do koje mjere je moguće sniziti PDV s obzirom na to i ovo snižavan je izravno, ali i paket mjera kojim se pomaže stanovništvo i gospodarstvo da bi izdržalo ovu ekonomsku krizu, dakle itekako je tih 5 milijardi potrebno iznaći i iz svih tih sredstava. A osim toga javnost mora znati da se iz PDV financira preko 16 milijardi nedostajućeg prihoda za mirovine, da se financira zdravstvo, da se financiraju socijalne naknade i slično.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, uvodno ću reći kako ove izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost jesu i predstavljaju realizaciju gospodarskog paketa Vlade RH koji paket u financijskom smislu iznosi 5 milijardi kuna i kojim se paketom pokušava, a ja mislim dijelom i uspijeva suzbiti udar na život i standard naših sugrađana, a koji je udar uvjetovan rastom prije svega cijena energenata na svjetskom tržištu pa jasno onda i refleksijom koju taj, to povećanje cijena energenata ima prema rastu inflacije i u svijetu i u Hrvatskoj. I u tom smislu je jedan od najvažnijih zakonodavnih, zakonskih akata je Zakon o izmjenama PDV-a. Tim paketom je ustvari se namjeravalo i namjerava se pomoći i obuhvatiti cjelokupna kućanstva odnosno sve stanovnike RH i jedan dio poduzetnika u RH koji je s time paketom, koji su tim paketom obuhvaćeni, a prije svega mikro, sitni i srednji poduzetnici.

Ono što je važno za reći, a što je možda i odgovor na prijedloge i upite koje je tijekom jutra u svojom raspravama su nam predlagali i predlažu oporbeni zastupnici jest i činjenica što malo spominjemo socijalni paket koji čini ove gospodarske mjere koje je Vlada RH donijela. Naime, radi se od ukupno 850.000 naših sugrađana koji su kroz ovaj paket uključeni u različite vidove pomoći. Bilo da se radi o proširenju obuhvata socijalnih naknada kroz vaučere i proširenju paketa, a i podizanju iznosa samog vaučera s jedne strane.

I treći dio bi se odnosio na primatelje socijalnih usluga, a njih ima negdje oko 46.000 koji su zbrinuti u domovima umirovljenika kojima će se također kroz taj paket omogućiti bolja, snažnija potpora iz državnog proračuna. Međutim, sve to zajedno, sve to zajedno jasno je dobro čini mi se i dobro ciljano, ali danas mi govorimo o jednoj mjeri koja je praktično u najvećem dijelu participira u ovih 5 milijardi, a iznosi 2,1 milijardu kuna koliko će se smanjiti prihodi državnog proračuna s aspekta smanjenja poreza na dodanu vrijednost. Ja sam tijekom jutra, čuli smo ustvari od ministra da je u prva dva mjeseca uprihođeno negdje oko milijardu kuna više poreza na dodanu vrijednost što jasno može biti rezultat s jedne strane povećanja opsega dobara i usluga, s druge strane jasno inflacije i povećanja cijena pa onda jasno što posredno donosi, dovodi i do povećanja iznosa PDV-a u državnom proračunu. Ali ono što sam ja tada postavio kao pitanje s čime sam htio naglasiti da, točno je da do povećanja prihoda od strane PDV-a dolazi s obzirom da je došlo do inflacije u RH pa podizanja cijena usluga i proizvoda, ali s druge strane kroz rast prihoda državnog proračuna s osnova doprinosa u iznosu od 700.000 kuna prije svega govorim o gospodarskim aktivnostima koje su veće, snažnije što dalje govori o rastu hrvatskog gospodarstva s jedne strane i s druge strane rastu plaća u RH.

Hvala lijepo. Kolega Bačić, evo danas tokom dana slušamo što sve država odnosno vlada pokušava napraviti da građanima olakšamo određene momente koji će možda nastupiti na ovom vremenu ispred nas, a tiču se povećanja određenih cijena. Međutim, ja isto kroz cijelo ovo vrijeme koliko traje ova rasprava, to već traje nekoliko mjeseci pitam i što mogu napraviti lokalne samouprave. Recimo jedan Grad Zagreb sa fiskalnim kapacitetom gotovo 19 milijardi kuna što grad što holding. Svjedočimo sasvim suprotnom procesu, poskupljenju usluga komunalnih. Nikakvih mjera za one koji su ugroženi već i sad kad govorimo o poduzetnicima i recimo plinu kojima su ispostavljeni računi uz napomenu da ih mogu platiti na rate. I slušamo danas neke predstavnike koji u svom gradu ne znaju, ali znaju sve na nivou države. Pitam imaju li oni nekakva rješenja pa da kažu vama poduzetnicima kojima smo poskupili plin mi možda možemo izdvojiti 100 miliona kuna, subvencionirat ćemo i pomoći ćemo vam da opstanete u svom radu. Zahvaljujem kolega Borić, nas smo dvojica ako se ne vama imali pressicu u Hrvatskom saboru prije bit će mjesec dana kada je osnovni paket gospodarskih mjera i donesen i tada ste vi pozvali sa govornice dole u našoj dvorani sve gradove i jedinice lokalne samouprave i gradove u Hrvatskoj da i oni se priključe i dadu svoj doprinos smanjenju udara kojega će proizvesti rast cijene energenata u Hrvatskoj pa onda jasno i time i do povećanja iznosa komunalnih naknada i svih onih, odvoza smeća itd., sve ono što sa sobom vuče rast cijene energenata. Koliko sam ja, koliko se meni čini, a mislim da se ne varam ja nisam čuo da je na razini Grada Zagreba kao najsnažnijeg grada i jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj da su poduzete mjere koje bi na bilo koji način se uključile u ovaj paket mjera pa bih eto i gospođi Urša Raukar Gamulin [[Upadica: Hvala.]] predložio da ovaka nastup kao što ga ima ovdje ima i na susjednoj [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme.]] u susjednoj govornici preko puta Markova trga. Hvala lijepo. Poštovani kolega Bačić, dakle sve mjere na, koje su usmjerene na smanjenje udara na standard građana su dobro došle, no ipak gorivo je pokretač svega. Dakle i u stvarnom i u prenesenom smislu gorivo je pokretač svega i naravno da evo ja pozdravlja smanjenje poreza i na ulaznice i na brikete, na povrće, no ipak da bi svi ti proizvodi bili dostavljeni, rasprostranjeni i zapravo dostupni građanima u konačnici je najpotrebnije gorivo. Čuli smo jutros od ministra da ne možemo baš reagirati puno po pitanju PDV-a no da li evo vi kao s obzirom da ste dio vladajuće većine da li možda razmišljate o nekim modelima koje imamo primjerice u Austriji i Njemačkoj gdje se cijene goriva na dnevnoj bazi čak i nekoliko puta u danu mogu korigirati.

Kolegice u Hrvatskoj kao što znate sustav utvrđivanja cijena energenata prije svega, nafte i naftnih derivata se definira jednom tjedno, utorkom, na način da se prati tjedno stanje cijene sirove nafte na mediteranskom tržištu i u odnosu na kretanje te cijene temeljem formule koja je uspostavljena već se u ponedjeljak zna otprilike kolika će biti cijena u utorak tih istih proizvoda.

Što se tiče cijene nafte u Hrvatskoj mi smo se davno odredili na način da ćemo najvažnije infrastrukturne prometne projekte dijelom financirati kod utroška goriva i to je ono što čini razliku između Hrvatske i drugih država koje imaju nešto nižu cijenu nafte od Hrvatske. Poštovani kolega, evo da ovaj paket mjera zaista da je dobro izbalansiran i pravovremeno govori je činjenica da naša oporba danas jedini argument koji ima protiv reći da nije bilo na vrijeme, da nije bilo pravovremeno, ali podsjetila bi na nedavnu situaciju sa Sberbankom kada je naša vlada zaista reagirala brzo kako bi zaštitila uloge naših građana i poduzetnica na način da je HPB preuzela rusku banku i to u transakciji vrijednoj 71 milijun kuna čime je zaštićena imovina naših građana u iznosu od 8 milijardi kuna. Naravno da su svi depoziti manji od 100.000 kuna zaštićeni u bankama, ali da se taj instrument aktivirao sigurno bi došlo do pogoršanja na financijskom tržištu.

Da, slažem se s vama da je vlada pravovremeno reagirala sa paketom mjera i čak mi se čini i u primjerenom roku s obzirom da je, da su energenti koje se tim paketom, čija se, čija se cijena mijenja bilo na način da potpore se osiguravaju kroz HEP ili kroz smanjenje cijene PDV-a za naša kućanstva nije imala utjecaja s obzirom da je ugovorena cijena bila do 1. travnja.

Gđa. Burić. Poštovani g. Bačiću, drago mi je što ste spomenuli i naglasili socijalnu komponentu vladinog paketa mjera, što znači da će naši umirovljenici koji primaju penzije niže od 4 tisuće kuna dobiti jednokratni iznos u visini do 1.200 kuna. Također mi je drago da ste također spomenuli da će povećanje visine cijene plina zahvaljujući upravo vladinom paketu biti minimiziran i da će iznositi to povećanje prema izračunima HERA-e 16% U odnosu na sve ostale države članice to je zaista najmanje. Međutim ono što bih ja voljela u stvari od vas čuti jest da naglasite iznimnu važnost LNG terminala na otoku Krku u Omišlju budući da znamo da se naša kolegica iz SDP-a svojevremeno i iznimno protivila tome i čak prijetila da će se baciti pod bagere zbog toga, pa vas molim, pa vas molim da još jedanput naglasite tu stratešku važnost tog projekta.

Kolegice Majda Burić, nisam shvatila da danas razgovaramo o paketu mjera Vlade RH, razgovaramo o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u. Ja bih molila da kad upozoravate neke kolegice da upozorite i kolegicu iz vladajuće većine da se ne drži teme. Isto tako nisam shvatila da razgovaramo o Mireli Ahmetović, razgovaramo dakle o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u Ahmetović imate opomenu jednu, jednu. Ali znate šta, ali ono što mene doista dovodi do nekih stanja koji ne bih htio definirati je to da se to radi o zakonu, a svi mi kažemo da u civiliziranim zemljama se moraš držat zakona.

Izvolite odgovor. Ko je bio, još neko? Hvala vam.

Predložio bi gđi. Ahmetović da ne idemo dalje s tom polemikom, predložio bih zato što je jednostavno ona nema, ona nema smisla.

I da zalažem se i danas za zakonit projekt kopnenog terminala. Pročitajte zakone. Kad smo već kod konteksta i teme ja bih bila sretnija da postavite pitanje o tome zašto nezakoniti plutajući terminal stoji pod zastavom Maršalskih otoka i je li to možda zbog utaje poreza vlastitoj državi, protivno zakonu [[Upadica: Hvala lijepo, vrijeme, vrijeme.]] o terminalu za ukapljeni prirodni plin. Druga opomena, druga opomena radi toga što se radilo o replici. I sada replika napokon, ne [[Upadica: Odgovor, odgovor.]] vi imate odgovor, vi imate prvo odgovor, da. Zahvaljujem kolegice Burić, vi ste apsolutno bili u temi. Zašto? Zbog toga što govorimo o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je zakon bio provedbenog paketa mjera Vlade RH koje ste vi spomenuli. Prema tome, to je apsolutno u temi, a pogotovo ste u temi bili kada ste spominjali, kada ste spomenuli LNG terminal zbog toga što danas govorimo o smanjenju PDV-a na plin i to s 25 na 5% odnosno od iduće godine 1. travnja na 13% A kada govorimo o plinu onda se ništa normalnije nije nego osvrnuti na opskrbu RH plinom koja je upravo zbog izgradnje LNG terminala koja ste spomenuli u Hrvatskoj osigurana. Kapacitet tog terminala je 2,6 milijardi kubičnih metra plina čime se Hrvatska svrstava u one države koje su samodostatne. Kolegica Ahmetović je bila za izgradnju kopnenog terminala to je točno, ja sam s njom puno puta o tome govorio, ali bi to za što se ona zalagala u ovoj krizi [[Upadica: Vrijeme, vrijeme.]] ne bi bilo nikakve veze ne bi bio dovršen. I u tome je njezin krimen.

Poštovani kolega Bačić, pa izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost najviše se pomaže krajnjem korisniku, ali i pojedinim djelatnostima, a paketom mjera vlada je predvidjela posebno pomoći za umirovljenike, posebno za poljoprivrednike, ribare, socijalno ugrožene kupce energenata. Jednom riječju vlada pomaže svim slojevima društva, a time i poduzetnicima. Pomažući poduzetnicima pomaže se za očuvanje radnih mjesta pa bi bilo vrijedno spomenuti što je sve dosada vlada činila za očuvanje radnih mjesta posebno za vrijeme pandemije Covida-19.

Dakle, 7.000 smo imali na današnji dan prije epidemije više nego danas. Taj podatak možda ne bi bio važan toliko kada se ne bi mjerio i broj zaposlenih u isto vrijeme. Dakle, u isto vrijeme kroz ovu pandemiju smo se nosili s krizom na način da smo povećali broj zaposlenih, a smanjili broj nezaposlenih. Šta je bilo? … [[Upadica: Ne razumije se.]] Netko govori. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Bačić, evo malo da izađemo iz ovoga okvira PDV-a, vlada ne staje sa mjerama. Evo danas je na vladi donešena uredba o smanjenju dakle 50 lipa dakle po litri goriva vezano za ovu ekološku naknadu za miješanje biogoriva sa ovim običnim gorivima. Znači da se i dalje vodi monitoring što se događa sa, sa energentima i da se djeluje u tom smislu. Još bi htio jedan vaš komentar. Premijer je bio nedavno čini mi se prošli tjedan u Francuskoj na veoma bitnom sastanku gdje se, gdje su članice EU dogovarale na neki način zajednički nastup na, na području trgovine plinom.

Zahvaljujem kolega Kliman. Tako je, u utorak ako se nastavi sa padom cijene sirove nafte, zahvaljujući toj činjenici, a i današnjoj odluci vlade gdje će se za pola kune po litri goriva smanjiti cijena zbog izbacivanja potrebe miješanja sa biogorivom doći će do značajnog smanjenja cijene nafte i naftnih derivata. Slažem se sa onime što sam čuo, detalje ne znam, ali s obzirom da je EU jedan od najvećih ako ne i najveći potrošača plina i energije i inače u svijetu zajednički nastupom država članica EU kao što se pristupilo nabavci ako se sjećate cjepiva protiv Covida kada je osigurana kvalitetna cijena i najbrža moguća dostava cjepiva svim državama članicama EU kroz zajednički nastup u narudžbi plina mislim da bi cijena plina dodatno mogla biti niža i u Europi i u Hrvatskoj.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, pa danas kad govorimo o izmjenama i dopuna Zakona o porezu na dodanu vrijednost treba znati i reći da se očekivao i očekuje se veliki cjenovni udar od 1. travnja. S obzirom da nas očekuje poskupljenje plina i nafte, a s obzirom na stanje u Ukrajini za pretpostaviti je kako će rasti i cijena nafte, a time i svih ostalih proizvoda. U Hrvatskoj energija sudjeluje s oko 15% u košarici potrošnje. Hrana u potrošačkoj košarici sudjeluje sa 28% I kao što je rekao ministar Marić nije za očekivati da će u potpunosti se neutralizirati porast cijena ovim zakonom ali ga time bar možemo ublažiti. Poručio je također da porezna politika ne može riješiti sve probleme, da snižavanje PDV-a ne znači nužno da će se dovesti do željene namjene, ali vlada će pratiti efekte i naknado će suditi o efektima nižih poreza. Isto tako ne treba zaboraviti da postoji ograničenja što je dozvoljeno direktivama EU. Naime, snižene stope PDV-a na pogonska goriva nisu dopuštena kao ni izuzimanje trošarina iz obračuna PDV-a. U raspravi smo mogli čuti i sigurno nas veseli da su prihodi od tog istog PDV-a 2 i pol mjeseca ove godine milijardu kuna veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine i iznose 9,1 milijardu kuna. To govori o solidnoj gospodarskoj aktivnosti i sigurno da je to omogućilo upravo da vlada može predložiti novi paket mjera koji je vrijedan 4,8 milijardi kuna i koji u biti doprinosi očuvanju i radnih mjesta i kupovne moći i sveobuhvatno dotiče sve slojeve društva. Time će se ublažiti i rast cijena hrane i drugih potrepština, a i ono što je iznimno bitno da ublažava rast cijena plina i struje. Ovo može donijeti i snažniji gospodarski oporavak koji ne bi bio moguć da ne idemo sa prijedlozima ovih zakona i ovom, ovim paketom mjera, a naravno i do konkurentnosti poduzeća, poljoprivrede i ribarstva. Ranije je kolega Bačić već govorio o socijalnim naknadama za ugrožene kupce, mjesečnoj naknadi za pružanje socijalnih usluga kao i jednokratne naknade za umirovljenike i potpore poljoprivrednicima i ribarima. Treba pohvaliti one trgovačke lance koji su već išli s sniženjem cijena jer uvijek postoji dodatan strah kao što nam se znalo već više puta dogoditi da u ovom saboru se donese izmjena i dopuna zakona koji snižava stope poreza, a krajnji korisnik to ne osjeti odnosno to se samo prelije u maržu kupaca. Tako da evo pohvale onima koji su već predložili i pojeftinili neke proizvode čak i za 16% što se očekuje upravo izmjenama ovog poreza na dodanu vrijednost. Naime, i posljedica ruske agresije na Ukrajinu koja je najveći svjetski proizvođač i izvoznik jestivog ulja i suncokreta dovodi do, do ugroze globalnog tržišta u Europi tog proizvoda iako Hrvatska ima dostatnu proizvodnju domaćeg ulja, ali znamo da nema dovoljno vlastite sirovine. Danas je bilo u par navrata govora i o turističkoj djelatnosti, o turističkom sektoru pa valja reći booking je zaista usporio, ali otkaza još gotovo da i nema, Hrvatska nam još uvijek dobro kotira. Do izbijanja sukoba taj booking je bio bolji nego 2019. godine. Međutim, kad govorimo o porezu na dodanu vrijednost taj porez je ostao viši jedino na usluživanje pića i to alkoholnih i bezalkoholnih pića znači ne na pripremanje i usluživanje hrane i to u svim objektima kao ni na smještaj, a znamo da gosti dolaze i kad rezerviraju iznad svega gledaju koliki je paket aranžman smještaja i polupansiona najčešće ili smještaja sa doručkom. Ako pogledamo da smo npr. u 2021. godini kada smo ostvarili čak 90% više prihoda u prvih 9 mjeseci nego 2020. godine kada smo imali iznimno dobar broj dolazaka odnosno 77% više nego te 2020. godine da je to godina u kojoj smo imali preko 85% noćenja su brojili stranci onda mislim da taj iznos koji se plaća na usluživanje pića i alkohola, a plaćaju ga krajnji korisnici nije toliko značajan za naš turistički sektor.

Poštovana kolegice drago mi je što ste spomenuli i pozitivne primjere snižavanja cijena vezano uz snižavanje PDV-a jer kada se snižava porez, trošarine bilo koji oblik fiskalnih davanja kod građana se uvijek javlja sumnja da li će se snižavanje cijena osjetiti za krajnjeg potrošača, da li će se ono zaista i dogoditi ili će trgovci takvo smanjenje iskoristiti za povećanje svog profita. Bilo je primjera da smanjenje stope PDV-a nije utjecalo na smanjenje cijena, a u uvjetima inflacije svakako se možemo nadati da neće dovesti do dodatnog povećanja cijena ili da će cijene ostati iste usprkos smanjenju stope PDV-a. Prema tome, sviju građane i sviju nas zanima ima li država mehanizme kojima može preduhitriti takve promjene i nadamo se da će vlada i ministarstvo pratiti promjene naročito vezane uz robu široke potrošnje koja je najpodložnija takvim aktivnostima. Gospodin Grmoja, gospodin Grmoja.

Evo nedavno smo ja bi rekla jako dobro i kvalitetno to uvrstili u zakon i tu smo raspravljali na temu uvođenja i korištenja eura. Naime, tu smo precizirali i koje su kazne ako se ne bude moglo ovaj, ako se ne bude koristio propisani tečaj, ako se ne istaknu jedna i druga cijena. Isto tako očekujem da će Državni inspektorat, a naravno da tu apeliram i na građane ako primijete da nije došlo do snižavanja cijena da upozoravaju. Postoje i udruge za zaštitu potrošača koje također kvalitetno odrađuju na svom području takve primjedbe i prosljeđuju nadležnim službama. Poštovana kolegice, spomenuli ste da je gotovo 30% košarice građanstva odnosno obitelji, odnosi se na prehrambene proizvode. S obzirom da je u ovom zakonu sada 5% stopa PDV-a na gotovo sve prehrambene proizvode koji su prethodno bili 13%, a posebno je naglašeno da se to odnosi na svježe voće, povrće, meso itd., da li smatrate da će ovo potaknuti i domaće proizvođače a i potrošače da više koriste upravo domaće proizvode? Pa s obzirom da često tu ističemo kako bi bilo najbolje na hrvatskom stolu imate proizvode, da možemo govoriti i o kvalitetnijim proizvodima i dostupnijim, očekujem da i ovo smanjenje PDV-a upravo potakne prije svega trgovce da stvarno i smanje cijenu proizvoda, a onda i naše građane da ne gledaju svaki puta samo ono što im je cjenovno bolje, već da gledaju i ono što je kvalitetnije a to je zasigurno domaći proizvod. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Upravo danas evo dok ovo raspravljamo, započela je sa isplatom nacionalna mirovina u iznosu od 820 kn, a ona se praktično poklapa i sa ovim odlukama koje su donesene kroz sam gospodarski paket gdje bi se za 720 000 umirovljenika osiguralo oko 4000 maksimalno, čija je mirovina ispod 4000, maksimalna pomoć do 1200 kuna. Ono što mene interesira, kad govorimo o PDV-u, a vi ste tu sad u odgovoru gospođi Perić odgovorili, pitanje hoće li trgovci smanjenje PDV-a tj. uračunati u smanjenje cijene krajnjeg proizvoda, to je ono što je temeljeno pitanje, ima vi saznanja o tome ili nemate? Pa čini mi se, hvala kolega Bačić, uvjerena sam da sada bolje i više nego ikad jer ako postoje trgovački lanci koji su već snizili cijene, bez obzira što još im nije došlo do snižene stope PDV-a, onda vjerujem i da svi ostali trgovački lanci će također odgovoriti pozitivno jer naravno ako su im proizvodi skuplji, da onda će im biti i promet niži a onda znamo čemu sve to vodi manji prihodima, lošije plaćanim djelatnicima itd. Poštovana kolegice Martinčev, ja ne znam da li ste vi slušali sebe kad ste diskutirali, rekli ste da mi imamo dovoljnu proizvodnju ulja ali nemamo dovoljno sirovine, to znači da nemamo dovoljnu proizvodnju ulja, da nemamo sirovine, jer ako nema sirovine iz uvoza onda je nećemo ni proizvoditi. Mi nažalost nemamo niti dovoljnu proizvodnju WC papira a kamoli ulja ili nečega a mogli bismo imati dovoljnu proizvodnju, najbitnijega za prehranu hrvatskog stanovništva no međutim loše politike kroz dizanje tuku za bilo što nas je dovelo tu gdje danas jesmo i zato nemamo, nismo bili toga svjesno, ali eto desilo se dvije krize, jedna za drugom koje nas osvještavaju i sada konačno svi su počeli pričati o poljoprivredi. Meni je to drago da svi pričaju o poljoprivredi ali mi je žao što nažalost nemamo dovoljno hrane niti energije jer smo sve živo rasprodali i poklonili drugima. Znači, mi nemamo sirovine a možemo proizvoditi i proizvodimo dovoljno količina ako nam se osigura sirovina. Što se tiče hrane i vidimo da sad i snižavanjem stopa PDV-a, želimo na neki način tu hranu učiniti dostupnijom po nižoj cijeni nego što je to bila do sada, motiviramo i proizvođače, imamo znači u ovom paketu mjera posebno paket mjera za poljoprivrednike, to je ono što možemo u ovom trenu. Svaki dan, svakim izmjenama zakona nastojimo izaći u susret poljoprivrednicima različitim potporama, postoje različita europska sredstva i slično, međutim to kod nas zaista ide sporo i ne možemo biti prezadovoljni učinjenim do sad. Poštovana kolegice, … [[Govornik se ne razumije.]] možete izračunat, za koliko novaca bi mogli pomoć našim građanima, da nema Aladrovićevog načina zapošljavanja pa od toga imamo danas veću zaposlenost ko što kaže kolega Bačić, da nema Čorićevih vjetroelektrana gdje smo HBOR-ovim odnosno našim novcima financirali poduzetniku dobit od 4 milijardi kuna i da nema zaustavljanja EU projekata odnosno danas ujutro smo čuli od kolege Grmoje, ja sam to neki dana čini mi se jučer ili prekjučer čuo od jednog svog kolege koji se bavi EU fondovima, da praktički potpuno gotov natječaj je zaustavljen uz obrazloženje da se neće stići potrošiti novci. Ja moram priznati potpuno mi je nejasno na koji način ova Vlada ne funkcionira a kažem, vas bi molio da izračunate koliko novaca bi se moglo više … [[Govornik se ne razumije.]] građanima da nema ovog Pardon, povreda Poslovnika. Poslovnika. Naime, neću reći da laže, ali ću reći da govori poluistinu kada govori o naknadi koju vjetropark Krš-Pađene treba plaćati RH. On je tu naknadu povezao sa ministrom Čorićem, što je točno, jer je to doneseno u vrijeme kad je on bio ministar ali je naknadu utvrdila Vlada SDP-a.

Meni je nevjerojatno da nakon što, ja neću ulaziti da li HDZ smatra da je Aladrovićev model zapošljavanja ispravan, vjerojatno smatrate jer inače ga ne bi stavili za ministra, ali ja sam jednostavno pitao, [[Upadica Radin: Vrijeme.]] koliko novaca…

Gospodin Grmoja će sada imati svojih 5 minuta, izvolite. Dakle, ovaj Aladrovićev new deal je najzaslužniji za ovoliki rast zaposlenih o kojima je govorio kolega Bačić, samo ne na javnim radovima i na infrastrukturi kao što je to bilo u SAD-u, nego u Zavodu gdje je on to odradio. Što se tiče ovoga, kaže kolegica, ne možete iznositi takve stvari bez nekakvih čvrstih dokaza na temelju toga što ste čitali. Pa nije to se čitalo u novinama nego je DORH dakle pokrenuo istragu i slažem se tu i o tome treba govoriti, dakle koliko nas koštaju te katastrofalne pogreške onih koji su upravljali Hrvatskom, koju su predali našu energetiku, koji su predali INA-u, koju su gurali vjetroelektrane, slažem se, nije odgovornost samo HDZ-a i Čorića, sjetim se one, jel to bila Novogodišnja noć ili je to bila Stara godina, i kako su se dobivali ti poticaji za vjetroelektrane i što se tu sve događali, ali taj modus operandi je, dakle ako je negdje započeo SDP, nastavio je HDZ, samo što HDZ to puno kvalitetnije odradi, vidjeli smo to u slučaju ministra Čorića. Dakle, to je Most bio dio vladajuće većine, Krš Pađene nije mogao dobiti zeleno svjetlo, ne zato što sam to stopirao ja ili što je to stopirao Božo Petrov, nego zato što nije taj projekt ispunjavao uvjete a onda je znači nakon našeg izlaska iz Vlade to pogurano i sada hrvatski građane, al to moraju ljudi znat jer ljudi misle da je to nekakav apstraktan kriminal gdje je netko uzeo nekakvu lovu ali radi se o tome da svi mi plaćajući, svi vi dragi građani kada plaćate onaj račun za električnu energiju, plaćate naknadu a obnovljive izvore energije i svaki put kad platite struju, znači nešto ide, ide kunica znači u HDZ ili puno više, da je jedna, možda desetak, možda dvadeset, zavisi koji je račun. Dakle, svaki put kad plaćate struju, ide ovima iz HDZ-a, znači to morate znat. A isto tako kaže kolegica, koliko se ubralo PDV-a, pričali ste koliko milijardi. Pa o tome ja govorim cijelo vrijeme. Vi ste dok su rasle cijene od 9. mj. ubirali na PDV-u zbog rasta cijena ogromne iznose i punili državnu blagajnu i sad kao nešto dajete. Vi snižavate PDV, pa koliko ste uzeli?

Izvucite vaše ruke iz džepova hrvatskih građana, konačno krenite u snažnije porezno rasterećenje, preispitajte sve ove projekte vjetroelektrana i tih navodnih obnovljivih izvora energije jer nije samo vaša odgovornost, tu se slažem, ali gdje je vaša odgovornost i prestanite na ovakav način voditi državu. I treba ovdje još jednom s ovog mjesta nešto reći, rast cijena nemamo samo zbog ovoga što se događa u Ukrajini, imamo zbog suludih mjera, lockdowna, potpora, tiskanja novca, znači imamo rast cijena i netko za to treba odgovarati i nemojte me više, i to ću ovdje sada, ovo je zadnji put, neću više nositi masku u ovoj sabornici, neću biti licemjer, dakle svi družite, stalno ste skupa, nemate maske, kršite mjere i ovdje jučer važna rasprava o poljoprivredi, ne može sjediti 5 zastupnika Mosta, prazna sabornica. Na to više neću pristati ne zato što terorizirate mene, terorizirate hrvatske građane. Večeras će vaš Smrtić na HRT-u po naredbi u Otvorenom analizirati ponovno epidemije, epidemiološke mjere a svih ovih 20 dana to nije bila tema, kažu rat je, više nije tema epidemije. Kad vama odgovara, onda je tema epidemija, kad vama ne odgovara, ona nije. E nije, ja sad kažem sad je tema epidemija ukidamo mjere, ukidamo mjere dosta je ovoga nećete nas praviti budalama više i netko će odgovarati za ovaj rast cijena i za ovo što se događa hrvatskim kućanstvima i hrvatskim građanima. Hvala lijepa. Prije nego što dam riječ g. Troskotu ja vam moram reći to, ja provodim odluke predsjedništva gdje je zastupljena i oporba i pozicija i opozicija da tako kažem, ne ulazim u meritum stvari uopće nit imam pravo polemizirat s vama kao što vi nemate pravo polemizirati sa mnom, ja ću vas opomenuti svaki put kad nemate masku zato što ste rekli da ćete namjerno to napraviti i prvi i drugi put i treći put nećete imati pravo govorit, dok nećemo promijeniti odluku na predsjedništvu.

Poštovani kolega Grmoja. Često se danas u retorici može čut Vlada je dala građanima potporu, a sjetimo se da su ove mjere došle prekasno, da smo mi to upozoravali već prošle godine da će doći do velikog porasta cijena, da smo na početku godine točno izračunali koliko će biti cijena energenata, da su se na temelju cijene energenata, a i ovih nekontroliranih cijena koje trgovci i poduzetnici povisuju bez kontrolnih mehanizama, dakle da se to sve svaljuje na naše građane. Nemojmo zaboravit dakle ta velika zaduženja države koji će opet platiti naši građani i poduzetnici. I nije to nikakav novac koje država odnosno g. Plenković dao našim građanima i poduzetnicima nego je to samo povrat dijela novca koje je i poduzetnicima i našim građanima oduzet, oduzet kroz parafiskalne namete, kroz najveću stopu PDV-a, kroz korupciju koja košta 60 milijardi kuna godišnje.

Svaka država ima poreze i na taj način država kao zajednica funkcionira, ali mi ovdje imamo poreze kojima plaćamo kriminal, mi imamo kriminalne poreze kao što je ova naknada za obnovljive izvore energije gdje zbog korupcije Ćorića i ekipe svaki hrvatski građani kada plaća račun za električnu energiju uplaćuje tim interesnim krugovima i toj korupcijskoj hobotnici. I tome ćemo stati na kraj, znači ja se nadam i evo zahvaljujem svim klubovima koji su podržali naš zahtjev za opoziv, znači klubu Socijaldemokrata koji su tu i ostalim klubovima i nadam se da ćemo maknuti ova tri korumpirana ministra, a onda da ćemo ovu Plenkovićevu korumpiranu strukturu poslati u oporbu kada za to dođe vrijeme. Izvolite.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Prva stvar koju želim reći jest da pozdravljamo činjenicu da je Vlada RH uvažila, a dobar dio prijedloga našeg kluba i naše stranke o nužnosti smanjenja PDV-a na pojedine proizvode i što je napokon poslije pola godine, nakon što upozoravamo na to djelovala malo aktivnije po pitanju kontroliranja rasta cijena goriva. Ali na to ću se vratiti malo kasnije. Sada bih se osvrnula na samom početku na najavu odnosno prijedlog ovog zakona da se PDV na menstrualne higijenske potrepštine smanji s 25% na stopu od 13% Meni je žao što Vlada RH zapravo nije shvatila poantu ovoga poreza i zahtjeva odnosno jednog prijedloga zakona koji je došao od kolegice Mrak Taritaš, a kojega je podržao dobar dio pozicije zašto se tražilo smanjenje na najnižu stopu poreza koja je u ovom trenutku moguća, a to je 5% jer ne možemo ukinuti porez odnosno PDV na higijenske potrepštine zato što nam to ne dozvoljava EU. Ali zašto smo mi tražili smanjenje na najnižu moguću stopu, ne na 13% nego na 5% Zato što je ovaj porez zapravo diskriminatoran, on je diskriminatoran i on direktno diskriminira 52% naših sugrađanki, veliki dio stanovništva zbog toga jer taj porez moraju plaćati samo žene. Samo zbog činjenice što su žene i što su im biološke predispozicije takve da menstruiraju i to je fakt i to je činjenica. A država na temelju tog poreza godišnje ubire samo na ženama 130 milijuna kuna i to je diskriminatoran porez. I ovaj porezni sustav ga je do jučer je tretirao ovu žensku potrebu za povećanim troškovima života kao luksuz jer ga je oporezivao s 25% A sada vi kažete pa dobro nećemo ga oporezivat baš kao puni luksuz, oporezivat ćemo ga kao poluluksuz jer kako drugačije nazvati činjenicu da ga stavljate u sustavu poreza na razinu hotelskog smještaja. A da manje oporezujete kino ulaznice, ulaznice za koncerte i neke stvari koje nisu osnovne životne potrebe. Mislim to je ok ako ćemo imati smanjen PDV na te određene stavke, ali je nelogično ponovno da ne razumijete poantu zašto je prijedlog bio ovakav. I žalosti me činjenica ako niste išli sa potpunim smanjenjem na najnižu stopu PDV-a samo zbog toga što je taj prijedlog došao od strane opozicije i zbog toga kažnjavate sve žene u Hrvatskoj. Tu vam ne valja vam naprosto posao. Pa neke zemlje poput Ugande, Ruande, Kenije, Trinidada Tobaga koje mi percipiramo na jedan način da su manje demokratske, manje razvijene od Hrvatske, čak i patrijarhalne zemlje odavno nemaju nikakav porez na ove potrepštine.

Ako ste već uvidjeli da je nenormalno oporezivati ga najvišom stopom PDV-a onda ste trebali pokazati da shvaćate poantu zašto se traži njegovo smanjenje na minimalnu moguću razinu. Što se tiče samih ovih cijena odnosno intervencije u rast cijene goriva, ja ću ponoviti neke riječi koje je već rekao u samo jutro ispred našeg kluba kolega Hajdaš Dončić. Vi svojim intervencijama ponovno pokazujete da niste u stanju promptno i adekvatno odgovoriti na krizne okolnosti, nažalost to je tako. Naša formula za određivanje cijene goriva dovodi do toga da cijene goriva na pumpama idu snažno gore iako je vrhunac svjetske cijene nafte daleko iza nas i to se zapravo događa kada se odluke ne donose u skladu s okolnostima nego se donose zakašnjelo. I ono što je naš prijedlog vama je da mijenjate uredbu, da razmislite ozbiljno o uvođenju plivajućih odnosno plutajućih trošarina odnosno da smanjenje tereta se događa kad cijene sirovina rastu i obrnuto, ali da isto tako razmislite o smanjenju PDV-a kao što ste učinili i sa električnom energijom i sa plinom i na ovaj dio trošarina jer nije slučajno da Mađarska, da Slovenija da oni plaćaju manju cijenu goriva jer njihov udio vlade proračun koji uzima sigurno nije skoro 50% kao što je tu u Hrvatskoj i tu prostora za intervenciju, nužnu intervenciju države još ima i žao mi je što niste išli do kraja nego ponovno dajete mrvice.

Kada govorimo o smanjenju porezna na ženske higijenske potrepštine nedavno dok smo ovdje imali kroz oporbeni prijedlog raspravu o istom zakonu odnosno ali većem smanjenju PDV-a mogli smo čuti različite argumente od HDZ-ovki o tome kako je to smanjenje bespotrebno, a može biti i kontraproduktivno od toga da žene ne menstruiraju od kada je Andrej Plenković na čelu vlade nego i ranije do toga da postoje higijenski ulošci za muškarce, a i da bi žene mogle tražiti onda i uloške s lavandom i ružom i tko zna dokle bi sve narasle njihove potrebe. Dakle, ono što je ključno u svim tim argumentima koji su u nekim dimenzijama poprimali i začudne sfere je da su se one izrijekom potvrdile i da su se one izrijekom protivile smanjenju PDV-a na ženske menstrualne potrepštine. I kako sada njima objasniti i kakva mislite da će biti njihova reakcija kada Vlada nije njihova vlada pa čak u muški ministar nije evo uvažio te njihove argumente tada, ipak je sada odlučio ići na ovo smanjenje. Da, to je ironije sudbine i to je ono eklatantni primjer kako se pokazuje da nije bitno što se govori i što se predlaže nego je bitno tko predlaže i tko govori. I ono bilo koji najsavršeniji zakonski prijedlog da dolazi iz strane opozicije on je unaprijed osuđen na propast, međutim to nije osveta opoziciji, to je osveta svima onima koji kroz te zakonske prijedloge želimo pomoći. Ja se sjećam te rasprave, žao mi je vi niste bili tu, bio je kolega Grmoja govorio u ime kluba, ali sjećam se te apsurdne rasprave. jedini koji je zapravo pokazao razumijevanje, ali ne i u prihvaćanju prijedloga zakona je bio ne ovaj, ali drugi državni tajnik koji je rekao da on to mora odbit, ali da ga je strah doći kući što će mu reći žena i kćer na to. Međutim, mene ovo ne čudi jer kada Andrej Plenković kaže vojska kreni, vojska krene, vojska stani, vojska stane. Međutim, ono što apsurdno je da će se vrlo brzo dogoditi da će EU odnosno direktiva narediti Hrvatskoj ne da mora smanjiti na 5% nego da preporuka bude ta da se taj porez zapravo [[Upadica Radin: Hvala.]] potpuno skine i onda će oni bit prvi koji će to zagovarati.

A ako vi isto, kolega Lenart prijateljski, ako vi isto imate mišljenje kao i kolega Grmoja recite ga, pa onda ćemo shodno tome. Izvolite kolega Jakšić. Respekt za vašu raspravu i borbu vezano uz menstrualno siromaštvo i mogu reći da mi je žao da nije usvojen potpuni prijedlog opozicije iako mi je bar malo drago što je vladajuća većina evoluirala u svojim stavovima.

Hvala vama kao gradonačelniku i brojnim drugim gradonačelnicima i županima i školama koje su podmetnule leđa, shvatile važnost ove teme o kojoj sam i sada govorila u raspravi i koji su krenuli s onim drugim dijelom obračuna s menstrualnim siromaštvom, a to je da osiguravaju besplatne higijenske potrepštine u javnim ustanovama, pri tom posebno mislim na obrazovne ustanove odnosno škole kad to već država ne kani i nije u stanju. Međutim, ovo što se tiče indeksacije mirovina, pa ja mislim da će Vlada doći i do toga, naprosto da će shvatiti da jednokratna pomoć umirovljenicima neće riješiti problem i činjenicu da se zapravo ova inflacija najviše pogađa socijalno najugroženije dijelove stanovništva što su zastigurno umirovljenici i da postojeća indeksacija zapravo gdje inflacija nije realna odnosno u omjeru realnog povećanja cijena osnovnih namirnica koje su njima najveći dio potrošačke košarice naprosto neodrživo.

Poštovani državni tajniče. Mislim da je današnja rasprava bila dobra, da su se i vladajući i oporba složili da je ovo dobar zakon, da doprinosi građanima. Da je oporba shvatila da i oporba ima odgovornost i da prihvaćajući ovakav zakon i ovaj prijedlog i oni snose dio odgovornosti za to što će nam događati u budućnosti. Kad bi bilo više toga i da imamo jedno zajedništvo koje zaista nije opterećeno nekakvim jalom ili nervozom ili frustracijama sigurno da bi naši zakoni, a vjerojatno i ono što radimo u sabornici možda bolje izgledalo. I u redu, mislim da vidimo danas pohvale na svaku ovu mjeru, na svaki ovaj postotak i ono što je kao temeljni nedostatak da je kasno, možemo prihvatiti kao jedan moment kad nemaš što pa ajde neka bude kasno. Ali mislim da smo jasno najavljivali već duže vrijeme da ćemo od 1.4. donijeti i do 1.4. mnoge mjere koje će ići za time da se zaštiti standard građana. Standard, da se zaštiti … [[Govornik se ne razumije.]] mi smo rekli da ćemo uspjeti amortizirati apsolutno sve pa i moguća poskupljenja na način da će nam sve biti isto bez obzira što se događalo na tržištu, recimo globalnom tržištu sa energentima, sa poljoprivrednim proizvodima, sa svim mogućim sirovinama pa ćemo mi stalno imat isto. To sigurno nismo očekivali i nismo se na taj način postavili. Ali nakon prvog prijedloga kojeg smo išli sa 12 milijardi za očuvanje radnih mjesta prema 120.000 poduzeća i obrta za 700.000 radnih mjesta u 2 godine jasno smo pokazali da smo išli prema jednoj skupini da sačuvamo taj moment koji nam je važan u razvoju, da imamo gospodarstvo koje opstaje u težim uvjetima i da taj moment sada pokazuje da možemo pomoći sada drugi puta sada sa 5 milijardi kuna prema svima. I prema građanima, kućanstvima, poduzetnicima, ribarima, poljoprivrednicima itd. jer osjećamo našu odgovornost da moramo tu nešto učiniti da smanjimo taj udar koji će se dogoditi jer jednostavno tako sugeriraju određene aktivnosti na globalnom tržištu. I mislim da je vlada zaista krenula i prema umirovljenicima sa jednokratnim potporama i prema svim kućanstvima i prema socijali. Mislim da jasno navodeći izvore iz kojih će to pokriti, jasno navodeći visinu. I danas kad govorimo o ovom zakonu, izmjenama Zakona o PDV-u govorimo o 2,1 milijarde direktne pomoći. Hoćemo li natjerati sve trgovce da to naprave, hoće li se obistiniti ovo o čemu se danas vodi najviše rasprave, da ti proizvodi ne budu skuplji. Ja mislim da će tu biti podosta problema, ali država je učinila svoje. Ja to tako doživljavam i ne može na sebe imati apsolutno sve. Već duže vrijeme ja govorim da postoji i odgovornost i lokalnih samouprava. U njima žive također hrvatski građani kao i u ovoj državi u cjelini. I vidimo da kod njih nema apsolutno bez obzira na financijski kapacitet nikakvih pomaka.

I s time da vi niste u stanju izdvojiti 1% znači 150 miliona kuna i reći poduzetnicima koji imaju problem sa plinom i računima koje im vi šaljete, nas to ne interesira, mi ćemo vam poslati račun, vi to platite i reći ćemo kriva je vlada, oni nisu napravili sve ili je kriva neka bivša vlast koju smo smijenili, nas nema nigdje. Ja to ne prihvaćam jer mislim da itekako imaju mogućnosti, ali ne žele. Poslat ćemo vam račun, možete ga platiti u 5-6 rata, ali ćete ga platiti. I to je to. Mi smo u inerciji, samo nam plaćajte, podignut ćemo vam cijene komunalnih usluga. Evo, odvoz otpada od 1.7., može, dok država radi da smanji i da uvjet taj nekakav ajmo reći mogućnost da se dogodi nekakav veći trošak oni kažu sve nam naplatite, sve i ne želimo ništa pomoći, nek se država brine. Mi sve znamo jer smo ovdje oporba, ali tamo gdje smo vlast tamo ne znamo ništa. Nemamo programa mjera vrijednosti 100 miliona kuna u jednom gradu koji ima 800.000 stanovnika, a i ne znam koliko desetaka tisuća poduzetnika. Ne znamo ništa za vas. Neka se država brine. A mi ćemo biti vlast. E s time se ne slažem. Mislim da ima kapaciteta i u svakom većem gradu [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] da to mogu učiniti. Gospođa Selak Raspudić, prva replika. Uvaženi kolega Boriću možda ipak uvodno da pripazimo na retoriku kada se obraćamo građanima da je država ili pogotovo određena vlast njima nešto dala ili poklonila ili se brine za njih. Država koliko je meni poznato, a možda me vi demantirate jer nas svakodnevno demantirate s onime što HDZ čini, pripada odnosno trebala bi pripadati građanima, a ne nečijim privatnim interesima. Tako da nije država ništa dala njima što im već nije ranije pripadalo. Kada govorimo o smanjenju PVD-a i svega ostaloga kod nas bi hrana trebala koštati daleko manje. Ja se slažem s vama oko kritika na račun politika Grada Zagreba pogotovo prema poduzetnicima na koje je pao najveći teret tokom ove krize i grad se nije pobrinuo da im olakša njihovu situaciju, pa vjerujem da ćete onda vi na tragu tog konstruktivnog duha, a ovdje vas to i pitamo, možda predložiti izmjene Zakona o trošarinama da se ukinu trošarine na naftne derivate ili da se kompenzira plin svim socijalno osjetljivim ustanovama kao što su učinile neke druge europske zemlje.

I nemojte sumnjati da nećemo to učiniti. Pokazuje vam iskustvo prvog paketa od 12 milijardi kuna. Kada su neki ovdje koji nam sada govore da trebali smo još nešto učiniti kao gospodin Hajdaš Dončić, predviđali da ćemo imati 400.000 nezaposlenih. Da. 400.000 nezaposlenih, imamo ih 117 nakon cijene te priče, a pandemija još nije završila. Znači postoje ljudi koji nešto znaju i mogu učiniti bez obzira na sva osporavanja, bez obzira na pokušaj da ih se i sruši kao i ovog ministra, nedavno su ga htjeli smijeniti, ali on pokazuje da zna i može voditi javne financije i da itekako pronalazi prostor da možemo pomoći građanima. To je razlika. Grad Zagreb ima svoju vlast, nisu našli ni jednu mjeru da pomognu onima koji su ih trebali, nisu. Samo su zatvorili oči i rekli nas to ne interesira. Uvaženi kolega Borić, pošto rasprava već dugo traje na trenutak sam zatvorio oči i samo sam slušao, netom prije vas je govorio jedan čovjek i mislio sam kakav je to pravednik među nama da skroz ima nešto za nas, a njega se ne dotiče apsolutno ništa i za sve u ovoj državi je kriva Vlada RH, pa čak i ovakve mjere, a onda sam otvorio oči i vidio čovjeka koji je također u stranci koja ima niz afera od grizli afere, od afere kumovi i shvatio da u biti cijela ova rasprava koju danas vodimo je usmjerena ka tome da bi se umanjio doprinos hrvatske vlade za ono što čini ne samo u ove zadnje 2.g. nego evo za vrijeme cijelog svog mandata. Kolega Ivanović, i ja bi mogao ovdje reći kao što je on rekao u svom prvom trenutku ili prvoj minuti, kaže građani kad platite tih 50 ili 60 lipa za obnovljive izvore energije kuna vam ide u HDZ, kuna ide u Most, dvije kune idu u Možemo! ili u SDP mislim koja je to razina rasprave, što oni to sugeriraju i onda kažu izvadite ruke iz nekakvih džepova građana itd. i stalno koriste istu priču. Onda imaju modele zapošljavanja, kažu to je od tog ministra model, pa ja se sjećam modela g. Grmoje gdje vi za čovjeka koji je morao uć u upravu Hrvatskih voda koji se bira na javnom natječaju mijenjate temeljni akt, statut da bi mu prilagodili kvalifikacije koje on ima, a nije ih imao da ih može po takvim odredbama, zaposle ga, znate kakva je bila kazna, g. Petrov javite se malo gđi. Daliji, par tisuća kuna, malo ste bili u sukobu interesa i doviđenja, svi drugi sasvim drukčiji postupci.

Čl. 238. omalovažavanje saborskih zastupnika. Kolega Borić doista kada krene o zapošljavanju preko veze u ovoj trenutnoj situaciji gdje vam visi nad ministrom optužba za zapošljavanja, a moguće i uskoro bivšim ministrom s obzirom na ono što je govorio upravo premijer Plenković o tome koliko ćemo se često susretati na opozivima ministra u ovoj sabornici, mislim da bi bilo bolje da je samo preskočite nego da pokušavate uvjeriti hrvatsku javnost da smo svi mi u politici isti kako bi opravdali vlastiti promašaj i ruke u džepovima koje uporno ne vadite van. Gospodin Kliman ima repliku. Kolega Borić, evo danas smo u više navrata čuli zabrinutost kod saborskih zastupnika da li će se ovo smanjenje PDV-a preliti na cijene u, dakle u trgovinama? Ja sam danas slušao na radiju dolazeći u sabor, jedan veliki trgovački lanac na dnevnoj razini već je sada smanjio cijene odnosno najavljujući da će poštivati apsolutno ove odluke koje ćemo mi donijeti u saboru, da već sada iz svojih marži dnevno na neki način odvaja 300 odnosno odvojio se od 300 tisuća kuna dakle na, na razini, na razini dana.

Zato sam rekao da je danas dobro da su i oni za ovaj zakon jer priznaju da je dobro i da imaju određenu razinu razmišljanja koja je slična našima i da možemo svi zajedno nešto učiniti. Ja vjerujem da će onda i ti trgovci to učiniti ako se svi oko toga složimo. Hoće li baš u potpunosti onako kako mi želimo ako je nešto palo za 12 postotnih poena kad govorimo o stopi PDV-a, hoće li baš za toliko ovaj pojeftiniti ne znam kilogram nečega ili nekakav proizvod ja to ne mogu reći sada da li će se to dogodit. Država je dala mogućnost i rekla to nas košta 2,1 milijardu kuna, hoćemo li mi taj novac uspjeti uštedjeti i ostavit ih u džepovima građana, ja bih volio da to sve tako bude jer će se to vjerojatno možda i tako događati, ali sve staviti na leđa i reći sve vi morate, a mi koji smo u Gradu Zagrebu ne moramo ništa jer ti ljudi koji također idu u dućan i ti ljudi koji također plaćaju plin mi ne moramo ništa neka sve vlada riješi, a mi smo dobra vlast, e s time se ne slažemo. Kolega Boriću, evo ga, do 2000. se suočavamo sa krizama i svjetskima i našim katastrofama, ali mogu reći da se na neki način uspješno nosimo i donašamo i zakone i odredbe da se na neki način i našim građanima olakšava prebroditi sve te krize. Evo samo bi vas pitala čuli smo tu da naš HEP što je uradio i što je on doprinosio u ovoj krizi, evo ga danas smo imali na Odboru za gospodarstvo jedno jako ovoga tematsku sjednicu i dobili smo jako dobre materijale koje bi stvarno trebalo podijeliti svim zastupnicama da vide ovoga na neki način, a ja sam si izdvojila evo jedan dio da električna energija za kućanstva je 9,6% porasla umjesto za 23 i da HEP u tome sudjeluje skoro sa 460 milijuna kuna sukladno odluci vlade, pa vas molim za vaše mišljenje. Mislim da smo kažem pronašli najprije izvore da možemo provesti sve što želimo kao mjere. Nismo išli evo sad ćemo donijet nekakav zakon i nekakve podzakonske akte, pa ćemo vidjet kako ćemo mi to skupljat. Točno znamo izvore zbog čega ili od kojeg dijela će se nešto sufinancirati i država je rekla mi to možemo. Fond za zaštitu okoliša nosi milijardu i 200 milijuna kuna. To nisu mala sredstva ili beznačajna za taj isti fond, ali smo rekli s obzirom na ono što će nam se dogoditi možemo to tako riješiti, isto tako i HEP sa tolikim novcem, iako bi neki rekli, pa možemo i više, možemo i više jer HEP ima dobit, ali HEP ima i obveza, HEP ima i obveza i obveznica koja dolaze na naplatu, znači da je ipak činjeno ono što se može u ovom trenutku. Što će pokazati vrijeme, što se događati u turističkoj sezoni, ja to ne znam i ne mogu gatati kao što neki znaju i kažu mi smo vam u 10. mj. rekli što će biti. Nisu ništa rekli, nigdje vam to ne piše, pogledajte, čiste fore za nikoga. Drago mi je da ste i vi naveli da je evidentno ustvari visoka razina suglasja vezano uz paket vladinih mjera i uz konkretno Zakon o PDV-u i snižavanju stopa PDV-a. Ono što smo čuli kao najčešći kontra argument jest da je kasno, međutim točno je da je pravovremeno, da je adekvatno i da je točno pogođeno. Također, ono što želim naglasiti da se cijena plina u RH utvrđuje do 1.4. i da imamo zagarantiranu cijenu do 1.4. Danas je 17. 3., mjere su komunicirane od strane premijera Andreja Plenkovića prije točno mjesec dana, na protekloj sjednici Vlade donijete su mnoge odluke vezano uz operacionalizaciju svih ovih Vladinih mjera, danas je 17.3. i danas govorimo o Zakonu o PDV-u a 1.4 [[Upadica Radin: Vrijeme.]] je za 15 dana, pitanje je je li kasno kolega Boriću? Izvolite, odgovor. Hvala lijepo. Nije kasno i mislim da smo postupili odgovorno već u 10. mj. kad smo najavili da sezona grijanja počinje i da će do 1.4. i cijena električne energije i plina ostati na razinama koje su bile do tada za kućanstvo. Greške onih koji vode ovaj grad, koštali su ovu priču poduzetnika koja se u medijima pokušala svaliti na leđa ali kažem, postoje dvostruki kriteriji i mjerila i mislim da sve ovo što ćemo učinit, pokazali smo već na iskustvu, znači na tome da možemo provesti mjere, da ćemo provesti i ovo. Točno se zna tko šta treba raditi i tko se gdje treba javiti da bi ostvario određena prava. A ovi koji nas pomalo kažem, kritiziraju, da nešto ne znamo, mene fascinira činjenica da Grad Zagreb 8 mj. nakon izbora nema nijednog pročelnika, nijednog ministra nema. I drže nam lekciju što treba Vlada raditi. E to je problem kojima ćemo upućivati da građani to znaju jer oni to ne znaju. Gospodin Mišel Jakšić. Kolega Borić, moram reći da se čak i s nekim dijelovima vaših rasprava poglavito kad ste govorili o konstruktivnosti i zajedništvu pozicije i opozicije u teškim situacijama, slažem. Ne pada mi na pamet biti odvjetnik Gradske uprave Grada Zagreba no moram reći da bi mi bilo puno draže da ste kao HDZ imali toliki interes za Grad Zagreb kad vam je Bandić držao većinu i kad se isto tako moglo jako puno toga moglo napraviti bolje i više i u rješavanju prometa, problematike u Gradu Zagrebu i komunalne problematike u Gradu Zagrebu, one što znamo o cijevima i vodovodnoj kanalizaciji, pa one ne puknu zato jer je netko 3 mj. gradonačelnik i sijaset drugih tema. Sad ću vam reći kao gradonačelnik grada koji nema prirez, koji ima najnižu cijenu vode u RH sa pročišćavanjem, jednu od najnižih cijena otpada i ne prima iz Fonda za izravnanje niti kunu. Molim vas odgovor kad će Vlada izaći s paketom reformi gdje ćemo imati pravo decentralizaciju a ne da bude u rangu Grčke i da se porez na dobit i PDV dijele tamo gdje nastaju, znači u općinama, gradovima, županijama sa državom? Totalna decentralizacija i teritorijalni preustroj, ako se sjećate vi koji ste možda malo duže u politici. Što ste prepoznali da SDP uz ove druge u Zagrebu nosi odgovornost, bez vas, nemate vlasti, nema odluka i ako vama odgovara da gradonačelnik nema nijednog ministra tj. nijednog pročelnika, sve su neki zamjenici ili pomoćnici, 8 mj. nakon izbora, postavlja se pitanje kad ćete provest projekt veličine 500 milijuna kuna ili nešto što je važno, gdje su svi oni projekti iz prethodne kampanje koji su se ticali nekakvih pruga, nekakvih prometnih rješenja, gdje su te stvari? To je pitanje a vas će se pitati, ne njih jer je SDP dao ruku, onu najvažniju ruku stavio svog predsjednika skupštine i donosi zajedničke odluke i to će vas sigurno netko pitati a godina će proći, prošlo je i ovih mjeseci i nikoga više nije briga tko je bio prije na vlasti nego pokažite što znate. Gospođa Ahmetović je sad na redu.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

Evo da ispunim i ja onaj uvjet da spomenem PDV, pa nema veze o čemu dalje pričam, dakle PDV, sve će ući pod tu temu i nitko mi neće dati opomenu. Nažalost, danas govorimo o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u ali smo premalo o tim izmjenama i dopunama zakona čuli, više smo čuli o gospodarskom paketu mjera, o tome što je Vlada sve učinila, o tome je li kasno, nije kasno itd., itd. Sve je hitno u što se kasno krene. Mislim da ćemo se svi po tome složiti, dakle ne može stajati tvrdnja da mjere ne dolaze prekasno jer da ne dolaze prekasno, ne bi se ovaj zakon donosio po hitnom postupku i naravno da malo ublažim ovu svoju tvrdnju, ovu svoju kritiku, nikad nije kasno ako ide u korist građana, dobro je da je i sada kad već nije moglo ranije iako ja vas uvjeravam, moglo je ranije i unatoč tome, pozdravljam činjenicu da je ipak prijedlog došao na raspravu. Šteta da dolazi tek sada s obzirom da inflacijski pritisak nije od danas niti će on pričekati 1. travnja da se svi pripremimo pa da krene zapravo taj pritisak i da njegovi efekti budu dijelom amortizirani ovim mjerama. 15. rujna postavili sam na aktualcu pitanje Tomislavu Čoriću što Vlada kani učiniti po pitanju inflacije i tada se smijao, dapače valjao se od smijeha. Najžalosnije je to što uopće nije smiješno. Mi iz kluba SDP-a mjesecima smo nudili svoje prijedloge od smanjenja trošarina i PDV-a na gorivo, na plin, na namirnice široke potrošnje koje su najzastupljenije u potrošačkim košaricama onih sa najnižim dohotkom do dodataka za umirovljenike, transfera za socijalne skupine, siromašne građane, oslobađanje parafiskalnih nameta i naknada poglavito HEP-a od čega ne vidimo niti jedno slovo, usklađenja mirovina sa inflacijom, ali i provedbe reformi koje bi dugoročno postavile pravila tako da ne moraju žrtve porasta cijena uvijek biti oni najslabiji. Drago mi je da je Vlada uvažila većinu prijedloga SDP-a, a evo sada raspravljamo i o smanjenju stope PDV-a na određene proizvode. Međutim, ovim zakonom nije obuhvaćeno smanjenje PDV-a na gorivo ili izuzimanje trošarina iz osnovice za obračun PDV-a na gorivo. Možemo se složiti da smanjenje PDV-a na gorivo bez kontrole ili ograničenja marži trgovaca ne bi imalo nekakvog efekta, međutim evo i marža se fiksirala jer se može kad se hoće. A kad smo to tražili onda smo išli na ono kratkoročno zamrzavanje cijena goriva, dakle najvulgarniju intervencionističku mjeru pored svih daleko boljih, kvalitetnijih mjera. Dakle može se. Ne zaboravimo da bi i Državni inspektorat mogao početi kontrolirati i velike i energetske birače. Što radi Državni inspektorat? Pa i to je valjda jedna poluga vlasti. Smanjenje trošarina za 20 lipa za benzin i 40 lipa za dizel nije dovoljno, neće imati dovoljno značajan utjecaj na cijene goriva. Dakle, prostora još ima. Tražili smo i tražimo da se trošarine smanje za 50 lipa na dizel i kunu i deset lipa na benzin i to se može da se ne ugroze ni cestovni, niti željeznički sektor. I to su iznosi smanjenja koje prihvaća, odnosno koji su prihvatljivi, koji dovode tu razinu trošarina na prihvatljivu minimalnu. Pa zašto ne bi bila minimalna? A zašto ne bi bila minimalna? Zbog čega točno ne bi bila minimalna? Kombiniranjem mjera ove koje ste djelomično prihvatili, a koja se tiče smanjenja trošarina i fiksiranja marže i ovih koje dodatno predlažemo, dakle smanjenje stopa PDV-a na gorivo i izuzimanje trošarina iz osnovica za obračun PDV-a ušteda građanima bila bi još i veća. Taj ušteđeni novac građani bi ponovno trošili na namirnice koje zaista trebaju i ponovno bi kroz plaćanje PDV-a na te namirnice punili proračunsku kasu. S obzirom da ste u proračunu za 2022. godinu planirali značajan rast prihoda od PDV-a ovakvim intervencijama vratit ćete te prihode u one realnije okvire. Tada sam vas još u raspravi o Prijedlogu proračuna za 2022. godinu upozoravala da su prihodi napuhani, da su rashodi zdravstva poglavito napuhani odnosno previše smanjeni nerealni, a ni tad u te veličine niste vjerovali, vjerujem da ne vjerujete niti sada. Uvažena kolegice Ahmetović, kada se prigovori da je kasno onda se nama stavlja na teret zašto raspravljamo o nekakvom vremenskom pitanju a ovdje nitko ne raspravlja rano ili kasno u vremenskim kategorijama nego su cijene bile drugačije ne samo prije mjesec ili dva, nego prije tjedan ili dva. I ove korekcije PDV-a sada utječu na bitno drugačije cijene koje su bile prethodno kada je počeo govor o inflaciji, kad su ih već trgovci digli čak i znajući da će vjerojatno ići o čemu se govori već barem mjesec dana smanjenje PDV-a na određene proizvode. Dakle, prije dva tjedna dignu i mi ovime ne možemo postići u praksi ništa. Dakle, ja bih kao prvo potpuno odbacila da je izlišno o tome govoriti je li kasno jer je to jako važno pitanje pogotovo s obzirom na pravovremenu reakciju koju moramo imati u budućnosti jer idemo iz krize u krizu. A podsjetila bih i na sjednicu Europskog vijeća kada se raspravljalo o kriznim mjerama u listopadu da je naš premijer Plenković rekao da njega to ne zanima. Zanimaju ga samo održivi izvori energije. Eto to je bio stav ove Vlade o tome kako suzbiti ovu krizu. Potpuno se slažem sa vama, dakle naravno da u ovakvim inflatornim pritiscima svaki dan znači jako puno.

I svaki mjesec svjedočimo dodatnom rastu cijena, odnosno dodatnom inflacijskom pritisku. Da li je smiješno da Hrvatska elektroprivreda samo zbog petnaest sana razlike postigne cijenu za nabavku plina u razlici od 9 eura po mega vat satu. Dakle, najprije objavi natječaj i dobije cijenu od 30 eura po mega vat satu, poništi ga i za 15 dana ponovi natječaj i prihvati cijenu od 39 eura po mega vat satu.

Poštovana zastupnice, ne znam da li ste zaboravili ili niste stigli spomenuti neke stvari koje su isto tako bitne, a to je zašto smo mi u problemu sa plinom.

I kako sad možemo korigirati cijenu kad moramo kupovati plin na tržištu? Umjesto da imamo svoj plin, da imamo 50% svog plina kao što smo ga imali 2017. godine ili 54% imali bismo samo 50% plina za koji moramo urgirati na drugačiji način. Prema tome, tu su problemi. Problemi su nastali puno prije,

Prije 10 godina naša proizvodnja plina je iznosila oko 70% naših potreba. 30% smo uvozili. Danas je taj omjer upravo obrnut. Ono što se plasira u javnost jeste evo i danas, ministar Čorić kaže da je INA pokrenula proizvodnju od 150 000 m3 plina dnevno, što će uz kapacitet zakupljen na LNG terminalu omogućiti da mi ne brinemo uopće o našim potrebama za plinom. Kapacitet na terminalu koji mi imamo je 20% naših potreba, uz ovu proizvodnju koja iznosi 2,2% naših potreba, a to su osiguranih 22,2% hrvatskih potreba i sad ko koga radi budalom u RH? Mislim da je svima jasno ali neće ići. Gospodin Jakšić. Kolegice Ahmetović, s obzirom da mi kolega Borić nažalost na drugi dio mog pitanja nije odgovorio jer je podosta vremena potrošio na Možemo! i gradsku upravu grada Zagreba, valjda da spere 10 g. koalicije u Zagrebu Bandića i HDZ-a i 4 g. držanja vladajuće većine od strane Bandića i njegovih žetonerije u Saboru, imam pitanje za vas. Što se tiče decetralizacije, javni fakti govore da je Hrvatska u tom stupnju al pari s Grčkom, drugi smo poslije Grčke. Dakle i dalje imamo visok stupanj centraliziranosti, država skuplja sve poreze i onda ih na temelju svojih procjena političkih preferencija i svega ostaloga, dijeli. Zato imamo rasprave da moramo biti sretni jer se država odriče poreza za građane a zaboravljamo da te poreze plaćaju građani. Kada mislite da će doći stanje svijesti i hrabrosti da krenemo s politikom, da PDV, porez na dobit i neki drugi porezi ostaju tamo gdje se stvarju tim građanima? Hvala lijepa. Kolega Jakšić, PDV je nažalost porez kojim se najviše tuče po najslabijima i danas govorimo o PDV-u i mijenjamo ga i rekla je kolegica Grozdana Perić da je to porez koji se vrlo često mijenja, čini mi se svake godine a to sve zbog toga što se mijenja ono na čemu ima prostora za mijenjat se. Mijenja se ono od čega najviše ubiremo a ponavljamo, ubiremo ga na najslabijima. Tu najgore prolaze najslabiji jer plaćaju jednak porez kao i oni najbogatiji. Nažalost, iz PDV-a se financira i zdravstvo i mirovine i socijalna davanja. Nažalost, ni zdravstvo, ni socijala ni mirovinsko se ne formira. Tako da ni od one najavljivane forme zdravstva kojom smo trebali kao uštediti 6 milijardi [[Upadica Radin: Vrijeme.]] kuna godišnje, ne vidimo ni R do danas.

I sigurno vam je dala jedan lajt motiv da možete raspravljat na ovaj način i da kažete ovo u HEP-u ne valja, ovo ne valja itd., a što valja kod vas s obzirom na trenutak u kojem živimo? Mogli smo razmišljati strateški. Ja sam tada pokupio svakakve nazive, da radim protiv vlastite svijesti, da je nemam, da sam izdajnik svoga kraja itd., ali došlo je to vrijeme i to nešto vrijedi. Sad vi kažete pa ništa, ono, ništa, ja sam se zalagao za nešto drugo, ali sam htjela to, ali to nam pomaže. I da li vi smatrate da ćete s time moći dalje funkcionirati normalno s obzirom da nemate rješenje, nemate iako ga je ova država imala kažem prije nekoliko godina kad ste vi rekli da to ne valja? Nemate pojma. Znate li kolike su hrvatske potrebe za plinom? Nemate pojma. Znate li koliko su HEP i INA zakupili kapaciteta? Nemate pojma. Dakle, meni je fascinantna vaša hrabrost raspravljati o temi o kojoj naprosto nemate pojma. Dakle, ono što biste trebali imati pojma a s obzirom da dolazite iz toga kraja, jeste ono što su potvrdili čak i vaši kolege zastupnici Primorsko-goranske skupštine kada su rekli da je kopneni terminal zakonit projekt i da se zalažu za kopneni terminal koji bi upravo u ovoj situaciji osigurao Hrvatskoj da može osigurati dostatno kapaciteta za plin. Danas to ne može. Znate zašto? Jer ste između ostalog kupili i manji brod nego što ste trebali kupiti kako bi valjda netko dobio nešto u džep i pri kupnju tog broda. I uspjeli ste u tome. Puno informacija, treba kupit veći brod. Hvala [[Upadica sa strane]] Gospodin Anton Kliman ima svoju raspravu sada.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, kolega državni tajniče. Evo, 1. travnja stupit će na snagu Zakon o smanjenju PDV-a koji evo očito svi dugo iščekujemo. Kako čujemo od kolega iz oporbe, već duže vrijeme i da je on kasan, mi mislimo da je na vrijeme i da sadrži sve ono što treba sadržavati da se pomogne našim građanima i gospodarstvu. Ono o čemu se danas najviše razgovaralo, to je cijena stope PDV-a na energente, u svakom slučaju na plin koji se od 1. travnja spušta na 5% dakle za prirodni plin spušta se na 5% njegova stopa i mislim da će to zaista ublažiti kao što smo čuli velikim djelom i naše, ublažiti udar na naše građane i na naše gospodarstvo. Uz to sa 25 na 13% ide, idu dolje jako veliki broj naših živežnih namirnica koji su nam svakodnevno potrebne tako da u cjelokupnoj košarici ovoga što ćemo osjetiti od 1. travnja je veličina iznosa od 2 milijarde i 100 milijuna kuna, što mislimo da je zaista velik, velik iznos i mislim da će, da će biti dobar amortizer u ovim inflatornim vremenima koji su pred nama. Zašto smo morali intervenirati na taj način? Dakle, imamo ono što se kaže savršenu oluju, dakle izašli smo upravo iz neke veće covid ili recimo to skoro pa postcovid ere koja sigurno nije dobro utjecala na gospodarske tijekove i evo svjedoci smo ovoga, ovoga zaista žalosnoga rata što se događa u Ukrajini i jedna od posljedica osim samog stradanja cijele jedne države i pogibije velikog broja ljudi i velikih ljudskih patnji je ono što nas u Europi najviše muči, a to je nestašica plina i onih energenata koji inače Rusija isporučuje europskom kontinentu. Cijeli taj, cijela ta oluja se reflektira na inflaciji i to je jednostavno na ono što moramo reagirati i mislim da je vlada dobro reagirala i da je pogodila baš ono što treba, a to je dakle energent kao plin na 5% i ove ostale živežne namirnice sa 25 na 13 i sa 13 na 5% U svakom slučaju mislim da je primjedba oporbe da je nepravodobna intervencija ne stoji, mislim da je ona pravovremena i mislim da će imati dobre efekte. Moramo računati da imamo konsolidirani proračun, kao što zbog uvjeta za ulazak u Eurozonu, ali isto tako i na spremnost proračuna za moguću intervenciju u slučaju tipa subvencija koje smo imali nedavno, dakle to zatvaramo oči pred time, međutim mi smo u situaciji da je i to moguće. Mi ne znamo koliko će trajati i kakva će biti priroda ovoga rata u, u Rusiji odnosno u Ukrajini, kolko će to trajati, da li će izazvati još veće inflatorne šokove, mi to ne znamo. Mi moramo imati u kondiciji naš proračun da možemo imati za eventualne intervencije. Ako ga sada spustimo na razine da nećemo imat nikakve rezerve, da nećemo imat konsolidirani ovaj proračun, kako ćemo reagirati ako bude potrebno, ja vas to pitam.

Ja mislim da je ovo pametno da se ne ide do kraja nego da se ide postepeno i da moramo biti spremni očekivati ono što, što ovaj, što nas, što ne bi uopće trebali očekivati da nije ovog rata. Mislim da je intervencija vlade pravovremena, dobra i da je u dobroj mjeri. Poštovani kolega, slažemo se da je znači svako porezno rasterećenje i više nego dobro došlo i potrebno pogotovo za naše građane. Dobro ste rekli i svima nam je jasno da je najveći dio potrošačke košarice zapravo prehrana, čini prehrana i, i zapravo energenti. Međutim, smatrate li da se možda ipak još malo moglo ići u dodatno smanjenje određenih poreza, dakle dobro je da se smanjilo na 5% za svježu, svježe meso, svježu ribu, jaja itd., međutim ostalo je još uvijek 25% na mesne prerađevine, suhomesnate proizvode, smrznuto meso itd. Da se radila nekakva malo detaljnija cost-benefit analiza možda bi se ipak došlo do toga da se smanjenjem navedenih ovaj poreza neće biti oštećen državni proračun jer će zbog znatno većih … [[Govornik se ne razumije]] cijena kojima smo svjedočili na svinjetini itd. osnovica za obračun biti puno veća, a time i ukupna suma PDV-a, znači s jedne strane tu rastu cijene i smanjuje se potražnja, idete preko u druge zemlje ovaj kupovati jel špeceraj, a tu kod nas je manja potrošnja.

Ako idemo gledati pojedinačno uvijek se može nešto još više spustiti, to je sigurno tako, a naše sugrađane u preko u špeceraj nećemo sigurno ovaj dakle zaustaviti. Znate i sami da svaka država u EU i naši susjedi imaju drugačiji porezni sustav i drugačije potrebe i rekao bih nešto iz njihovih proizvodnih zaliha i razvijenosti u proizvodnim procesima im daje sigurno na mogućnosti da neke, neke proizvode više snize, snize na PDV. Mi u ovom slučaju mislim da smo napravili optimum i da su ova rješenja sasvim, sasvim dobra. Poštovani kolega Kliman, dugo ste u sustavu, pa i kao ministar turizma, govorili ste više puta o tome koliko PDV je značajan i on se dogodio, snizio se i na smještaj i na posluživanje hrane, dakle a isto tako se omogućilo i plaćanje PDV-a po, po naplaćenim realizacijama itd., dakle sve to su neki prethodni efekti koji se evo i sada na koncu i u ovome reflektiraju, pa će se povećati i ponuda, a isto tako vjerojatno ćemo biti i konkurentno i sa cijenom upravo zbog ulaznih parametara koji su sada puno niži.

Ako sam dobro shvatio apostrofirali ste dakle moju kratku ulogu ministra turizma. A moramo vidjeti što će se događati sa turizmom uopće. Ako nastavi ovaj rat bijesniti u Ukrajini psihološki će biti veoma zahtjevno, dakle dobiti turiste ne samo u Hrvatsku nego ni u jednu turističku destinaciju. A znamo i sami da je u ovoj prošloj godini kada smo imali jako dobru turističku sezonu upravo turistička sezona i dolazak turista između ostalog i iz Poljske, Češke, Slovačke, Mađarske dakle doprinio jednoj dobroj sezoni i dobrom rastu BDP-a izlazak iz krize. Ako tako nastavi tamo pitanje je što će se dogoditi, jer je pitanje odluke za godišnji odmor zadnje pitanje koje se donosi, odnosno odgovor koji se donosi. Hvala vam. Zanima me uvaženi zastupniče nakon što ste ovdje imali ping pong vaši zastupnici u neargumentiranom pljuvanju zagrebačke gradske vlasti, da li ste recimo stigli pogledati vi ili je to zadatak nekog drugog, sutrašnji izvještaj prema kojem grad Zagreb ima 30 puta više subvencija od svih drugih jedinica lokalne samouprave zajedno. Također me zanima da mi navedete primjer jedinice lokalne samouprave pod HDZ-ovom vlašću koja je sada uvodila migracijske mjere i koje su to mjere u kojim količinama? I još me zanima da li ste svjesni da nakon što ste deset godina vladali Zagrebom i supa sa kompićem Bandićem doveli ga preko ruba zaduženosti, da ste vi također odgovorni za odredbu, dakle vi kao vladajući ne vi osobno, za odredbu prema kojoj se država može zaduživati koliko god hoće, a jedinice lokalne samouprave do 20% prihoda. I da ste time jedinicama lokalne samouprave zavezali ruke, pa je zaista cinično i užasno licemjerno prozivati ih onda sa ovoga mjesta i hvaliti se da vi pomažete građanima njihovim uplatama poreza. Dakle, kada upravljate državnim proračunom onda ste za njega odgovorni to je normalno kao što su vaši kolege odgovorni za proračun grada Zagreba, dakle svaki na svojoj razini. I mislim da mi ono što sam i rekao dakle ne povlačim se apsolutno niti jednog milimetra. Mislim da dobro menađiramo sa ovom krizom. Ne pratim baš previše moram priznati gradski proračun Grada Zagreba, pa vam ne mogu odgovoriti na ta pitanja. Ja sam povremeno u Zagrebu, tako da ono što mogu reći da znam da sigurno Vlada dobro radi svoj posao i da dobro menađira sa svojim proračunom. I ja se nadam da ćete i vi u budućnosti ono složiti priču i da ćete i vi na zadovoljstvo građana grada Zagreba odraditi dobar posao. Ja mislim da je to u interesu svima. A u svakom slučaju propusta koliko čitam iz tiska ima. Hvala.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Svako smanjenje PDV-a je dobro došlo da možda barem malo vuk osjeti da je nešto manje platio nego što je trebao. Ali zna se da se tehnikom trgovaca opet se sve izjednači kao da se ništa dogodilo nije. Svaka ozbiljna država dugoročno planira i svoj razvoj, svoje potrebe za energijom, svoje potrebe za hranom i sve one bitne parametre koji su bitni za razvoj države. No međutim, mi smo svjesni da se ovdje stvari rješavaju vatrogasnim mjerama i to već kada je požar opustošio poprilično toga i kada vatrogasne mjere imaju vrlo slab efekat na ono što djeluje. Između ostaloga ovdje se nabrajaju većinom proizvodi na koje se skida PDV na 5% koji su uvozni proizvodi. Opet potičemo uvoz, ne potičemo domaću proizvodnju. Neki će reći da, ali evo skinuli smo porez na sadnice, sjemenje gnojiva i pesticide. Pa dragi prijatelji, kolege onaj tko 1.4. nabavlja sjeme i gnojivo taj je zakasnio debelo u svojoj proizvodnji. Svi poljoprivrednici ozbiljni, iole su već nabavili repromaterijal za svoju sjetvu. A s druge strane glavnina sjemena kukuruza Pionir, Dekal, Kavez opet uvoz. Poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a pa njima je svejedno maltene koliko ste vi njima snizili PDV. Na 100 000 kuna da li će platiti 113 ili će platiti 105 i dobit povrat PDV-a kroz neko vrijeme njima je to tako i tako svejedno. Znači, niste vi njima nešto pomogli da ćemo mi imati bolju, kvalitetniju i rodniju sjetvu, tj. rodniju berbu onoga što radim. Niste im pomogli. Oni uglavnom nisu u sustavu PDV-a. E njima trebate ukinuti PDV, njih trebate osloboditi PDV-a ali ne samo na sjeme, na repromaterijal već i na strojeve i opremu. Danas takav OPG mora imati traktor od 150 konja. Traktor iz 2000. godine, znači star 20 godina, da je iole u dobrom stanju dođe 25000 eura. Ti ljudi to ne mogu podnijeti. To je skrivena potpora koju koriste države zapada, koji svojim poljoprivrednicima na primjer u Austriji jednostavno vrate taj PDV koji su uplatili i to je njihova potpora. Vi ste im dali direktno potporu, ali ste oprostili im ono što vam još nisu dali. To je dugoročno planiranje, a to su sada najosjetljivije skupine koje će u ovoj teškoj situaciji, a ne dao Bog suše i ako već suša se već sada nazire, da će bit loš urod, da će biti loša godina. Vjerujte mi da će ti ljudi propasti. Naravno to će trpjeti i daleko veći od njih i oni će vjerojatno teško živjeti.

E pa onda možete samo sa potporom živjeti, ali sa 70 000 kuna potpore ne možete živjeti. Ja već nekoliko puta pričam ovdje o tome da bi trebalo to ukinuti, pokušao sam i sa ministrom Marićem ovdje na hodniku. Pokušao sam i sa ministricom poljoprivrede. Nadam se da će netko ozbiljno shvatiti da ovo nije gubitak za državu porezni već je to dobitak za državu kroz dugoročno planiranje, kroz dugoročni period na opstanku ovih poljoprivrednih gospodarstava.

Poštovani zastupniče samo da podsjetim da su članovi našeg kluba ovdje u sabornici govorili o nadolazećoj inflaciji i krizi koja je pred nama još prošle godine prije donošenja proračuna. To se može jako dobro utvrditi na snimkama. I kada netko kaže sada da ove mjere nisu prekasne to je stvarno smiješno. Da se o tome vodilo računa prije donošenja proračuna, da se neke stvari nisu stavile u proračun kao nekakve investicije, kao nekakvi troškovi koji su sad stavljeni u proračun bilo bi nam danas puno lakše smanjivati PDV na pojedine proizvode. Danas bojim se da nemamo puno prostora, jer ukoliko ćemo smanjiti PDV na veliki broj proizvoda imat ćemo kasnije problem sa punjenjem PDV-a što će uzrokovati što? Uzimanje kredita. I onda ćemo uzeti onaj model, aha uzet ćemo kredit sa grace periodom pet godina, pa nek' te troškove onda nakon toga vraća neka druga Vlada. Ovo ste dobro primijetili. Što se tiče inflacije onda je pogotovo u poljoprivrednoj proizvodnji jako izražena. Znači reći ću vam na svom primjeru. Umjetno gnojivo koje sam platio prošle godine 45000 kuna sa PDV-om, ove godine ću ga platiti preko 160 000 kuna znači za istu sjetvu, možda za 10% manje gnojidbe jer moramo negdje pokušati štediti, a jedino na gnojivu možemo. Ovaj traktor koji sam spomenuo od 25000 plus PDV bez obzira gdje ga kupite on je prije tri godine koštao 17, 18000 eura. Rezervni dijelovi, željezo, šarafi, alati sve je otišlo drastično gore, a poljoprivreda nije samo sjeme, gnojivo, zemlja, voda već sve ovo što sam nabrojio a to je danas vrlo, vro teško izdržati. Kolega mislim da se slažemo u osnovnoj ocjeni, a to je da su ova u svakom slučaju dobro došla smanjenja PDV-a samo određena vatrogasna mjera kojom se neće postići značajniji učinci na standard građana. I uostalom sve ove mjere dolaze sa velikim zakašnjenjem. Problem Hrvatske države je što ne postoji sustavno strateško planiranje u pojedinim proizvodnim sektorima.

Vezano uz Petrokemiju s obzirom da sam ja Kutinjčan i emotivno vezan maltene za Petrokemiju jer sam se rodio '68. kada je ona napravljena. Svakodnevno prolazim više puta uz Petrokemiju, Petrokemija je u očajnom stanju kako fizički. Možete vidjeti jedan pogon kana druge faze koji je podbočen sa metalnim gredama da se ne sruši i ne radi već godinama. Proizvodnja uree, znači glavnog izvora dušika u poljoprivredi, a znamo da je dušik motor biljke, bez dušika nema intenzivne proizvodnje stoji već neko vrijeme i zaustavljeno je naglo. Doduše stoje te proizvodnje i u Europi. I ja nisam zabrinut za ovu godinu, jer ove godine gnojiva za proizvodnju još uvijek ima, ali sam zabrinut za godinu iza jer tada smatram da dušika neće biti, a tada će proizvodnja zaroniti jako, jako puno.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane kolegice i kolege i poštovani narode koji nas pratite putem ekrana. Što se tiče same mjere smanjenje PDV-a, dakle vrlo jasno i glasno ću ovdje reći, dakle da je MOST stranka koja zagovara smanjenje poreza u bilo kojim okolnostima, pod bilo kojom izlikom iz bilo kojeg razloga i kad god je to moguće i uvijek kada će dolazit do smanjenja poreza, Most će to podržat, međutim ova mjera dolazi prekasno jer na ovo smo upozoravali još u 9. mj. prošle godine kada smo uvidjeli u kojem smjeru ide inflacija i porast cijena. Nadalje, ono šta je definitivno činjenica da ovo smanjenje PDV-a i ove potpore i ove mjere i ova politika koja je danas prezentirana, nikako nije poklon Vlade građanima, poduzetnicima, obrtnicima. Nije to dar. To je krivo izražavanje, dakle to je povrat djela novca koji je prisilno oduzet kroz gotovo najvišu stopu PDV-a u Europi, kroz politiku zatvaranja ekonomije tijekom pandemije po kriterijima koji nikome nisu bili jasni jer su određeni lanci radili, teretane nisu radile, kroz najveći broj možda parafiskalnih nameta u EU-u, kroz nekontroliranu inflaciju i printanje novca koje je u zadnjih 10 godina višestruko viša od stope rasta BDP-a u Hrvatskoj. Dakle, ponavljam stopa printanja novca u Hrvatskoj je višestruko viša bila nekoliko puta od tope rasta BDP-a u Hrvatskoj. I onda se taj višak novca prelije ili u nekretnine ili u financijske instrumente, nešto više u Hrvatskoj nekretnine što automatski povećava dakle cijenu nekretnina jer čim je jeftiniji novac, povećava se potražnja za tim novcem koji će se onda kupit nekretnina, nekretnina raste potražnja i automatski dakle raste cijena stanova. Nadalje, ovaj novac također nije poklanjan iz razloga što državu jako puno košta korupcija, mi smo rekli već, 60 milijardi kuna, to je 15 Peljeških mostova. Nije to ništa ljudima dano, nije to nikakav poklon. Zamislite sada da nemamo korupcije i da imamo sada na dispoziciji 60 milijardi kuna, mi ne bismo morali donositi ovakve instant mjere i gasit požare. Ne bi se morali zaustavljati određeni poslovi izgradnje kuća, izgradnje dodatnih katova, bili bismo sigurniji, ulagali bismo onda još više u energetiku, poljoprivredu, IT itd. I također, ovo ništa nije dano našim građanima iz razloga što nešto je dotaknuto već ovdje, mi imamo prekomjerno zaduživanje tako da nešto što je danas isprezentirano kao stopa smanjenja PDV-a će doć na naplatu jer se Marić već zadužio na međunarodnom financijskom tržištu. Sve to košta. Dakle, sve to košta. E sad, ono šta fali u ovoj cijeloj priči je nešto što se zovu dugoročne mjere. A dugoročna mjera je nešto šta smo danas dotaknuli na Odboru za gospodarstvo, primjerice, šta je sa geotermalnim izvorima? Dakle, Hrvatska doslovno pliva na geotermalnim izvorima, međutim mi ne koristimo to. Koncesije dobivaju Turci, Švicarci a mogli bismo imat dakle i energiju i toplinu i električnu energiju dobivat iz geotermalnih izvora na sličan način kao što to dobiva Island ili recimo jedna Mađarska. Šta je sa iskopinama primjerice plina u zoni Zalata-Dravica? I danas sam postavio to pitanje, dakle to nalazište plina koje je ogromno, doduše se nalazi između Mađarske i Hrvatske, dakle 2008. je pronađeno to polje plina, 2019. dobilo je dozvolu za eksploataciju, mi dan-danas još nismo krenuli sa eksploatacijom tog plina. Itekako bi nam danas taj plin dobrodošao u ovoj krizi. Kolega Troskot, mislim da je svima jasno da rast cijena na tržištu općenito proizlazi iz rasta cijena energenata uzrokovanih krizom i ratom u Ukrajini. Danas je doista bila zanimljiva sjednica Odbora za gospodarstvo na kojoj se konačno otvorilo ili barem pokušalo otvoriti to ključno pitanje a to je energetska strategija RH i korištenje naših nacionalnih energetskih potencijala, kako u eksploataciji, vi ste rekli termalnih izvora, ali tu su i plin i nafta, gdje smo koncesije dali tvrtkama u vlasništvu drugih država a način na koji koristimo te resurse sasvim sigurno šteti našim strateškim nacionalnim interesima, pa vas pitam imate li vi u pogledu ovih energenata, dakle plin, nafte i termalnih izvora, nekakav konkretan prijedlog? Hvala. Pa prije nego što krenem odgovarat s konkretnom strategijom, odgovorio bi samo na prvi dio pitanja. Inflacija koja je izazvana u Hrvatskoj, nije samo produkt energetske krize nego dolazi do povećanja, dakle cijena trgovaca i poduzetnika određenih koji sada koriste ovu situaciju gdje ne postoje kontrolni mehanizmi i ova konverzija, dakle iz kune u euro, dakle mnogi koriste kako bi sad povisili cijenu da kad dođu zapravo u razinu eura da već počnu zarađivati. Vezano za ovo što ste postavili, nekoliko je točaka koje bismo mi mogli dotaknuti u toj strategiji. Primjerice, kupovina koncesija u Egiptu i u sjevernoj Africi. Dakle, mi ulažemo dodatno u neke eksploatacije ali nedovoljno za naše potrebe. Vermilion, kanadska kompanija je otkrila određena plinska polja na području Slavonije, mi dandanas to ne iskapamo. Što se tiče recimo solarnih elektrana, HEP koči recimo nekim lokalnim samoupravama na Krku i Cresu da se naprave određene energetske simbioze i da se [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] na takav način koristi i iskorištava električna energija. Ma od vas sam stvarno više puta čula i ponavljate tu tezu da su kod nas svi porezi visoki i ja se mogu složiti s vama da je PDV kao regresivan porez, što je važno naglasiti izuzetno visok. Ali porezi na kapital su prilično niski i prilično dobro idu na ruku vlasnicima, a pritom treba reći da su zemlje koje imaju najniže poreze na kapital ujedno i najsiromašnije zemlje u Europi. Dok one koje su bogate imaju itekako bogate poreze na kapital. Ne bismo smjeli tako olako ponavljati ovo što ste vi rekli na početku, MOST će uvijek biti za snižavanje poreza. U Makedoniji 50% stanovništva nema za grijanje. Tamo je jedna od najviših nezaposlenosti u Europi. Samo malo upozorenje evo. Ja ću vam dati drugu jednu zemlju koja je 1991. izašla iz komunizma i njihov premijer jedino što je je imao tada jest u ruke je dobio knjigu … [[Govornik se ne razumije.]] od Miltona Friedmana, to je Estonija koja je tada krenula sa reformama. I ono što su oni uspjeli napraviti vezano za porezni sustav meni se to čini nekako i najpravednije. Međutim, ono što su uspjeli napraviti jest reformirati apsolutno sve, ne samo porezni sustav nego prije svega digitalizirati ekonomiju, otvoriti ekonomiju, maknuti birokratske određene procese, smanjiti državu unutar procesa. Dakle, da država ne bude ta jedna velika mašinerija koja se financira iz parafiskalnih i fiskalnih nameta i to se onda transferira dakle onako kako želi političar. Tako da uz Makedoniju postoje i druge zemlje koje su smanjile poreze i postale najuspješnijih zemalja čak i na svijetu.

Ali poanta je u tome da su se sami doveli u tu situaciju, ne samo sebe, nego i sve nas. Nisu reagirali kada su trebali. Spomenuo sam već ranije. Proizvodnja našeg vlastitog plina u Hrvatskoj pala je od 2017. sa 54% na manje od 21. To je prestrašno. Nadalje, pogledate što se danas dešava sa poljoprivrednom proizvodnjom? Došli smo u situaciju da seljak, poljoprivrednik nema novaca da kupi repromaterijal za sjetvu. Ako se sjećate otprilike 20 dana ovdje sam postavljao pitanje premijeru vezano za plin i vezano za poljoprivredu. Nije bilo odgovora, to kao nije bilo važno. Prije 7 dana premijer je bio u Versaju, imali su temu energetika. Poštovani kolega Pavić dalekovidnosti nema ni danas bez obzira na posjet Versaju iz razloga što ja ne vidim načina, dakle kako ćemo se mi riješiti mađarizacije, odnosno mađarskog utjecaja u našoj energetici. Vi kad pogledate mapu PLINACRO-a u Hrvatskoj vi vidite da se broj ulaza plina, dakle iz Mađarske svaki put i svake godine povećava, svake godine se povećava. I s obzirom da Mađari znaju da nemamo nikakvu strategiju i s obzirom da znaju da imaju određene Mađarone od recimo guvernera Narodne banke koji dobiva određenu darovnicu od strane mađarske vlade. Zašto? Zbog promocije možda financijskih interesa nekih financijskih institucija koje su u Hrvatskoj. Dakle, vide da to ne razvijamo strategiju i onda naravno, dakle na tim ulazima to je isto ključ zašto je energetika jako skupa kod nas. Oni koriste dakle te ulaze koje mi kupujemo, dakle povisuju cijene i te naknade onda se svaljuju na račune naših građana. Prva je u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovane Grozdane Perić. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Evo na kraju dana i zaključno, dakle klub HDZ-a će podržati u svakom slučaju prijedlog o snižavanju izmjene i dopune Zakona o PDV-u. Naime, treba napomenuti da je programom Vlade za mandata 2020. do 2024. su između ostalog bili postavljeni i ciljevi koji su se odnosili na porezno rasterećenje građana i gospodarstva uključujući i sniženje stope PDV-a na hranu, te za poduzimanje mjere gospodarskog oporavka i poticaja razvoja industrije. Dakle, u samom programu je to bilo navedeno, a sve to se provodilo i provodi rekla sam već i na početku ovog dana od 2016., odnosno 2017. kada se počelo događati i mijenjati stopa PDV-a na različite proizvode. Ono što se sada događa, a to je da upravo u skladu sa ovim paketom mjera za ublažavanje rasta cijene energenata koje se odnosi i na kućanstva i na poduzeća i poljoprivrednika i na ribare predlaže se upravo ovaj zakon kojim će se stvoriti određeni preduvjeti da upravo ovaj udar na standard građana bude što manji. Pri tome Vlada niti itko od nas ne kaže da se nekome nešto daje, niti to Vlada daje, nego mora napraviti procjenu utjecaja samog poreza, odnosno izmjene Zakona o PDV-u na ukupno prihode koje će ostvariti u ili neće ostvariti u nekom budućem razdoblju. Prema tome, kad se radi ta procjena onda je ovdje ta procjena 2,1 milijardu kuna kojom se rasterećuje kako građanstvo, tako i poduzetništvo i na taj način se djelovalo na snižavanje stopa i to kao opća porezna stopa i dalje je ostala 25, međutim puno širi spektar je upravo za primjenu sniženih stopa, a to je 13 i 5%, prvenstveno ovih 5% koja se odnosi na hranu i to upravo na najveći dio hrane koji je zaista bitan i koji sudjeluje puno dakle skoro 30% u košarici naših potreba i to je ovdje izrijekom i navedeno. Osim toga ono što je već kazano tu se odnosi na smanjenje i na sadnice, sjemenje, pesticide, gnojiva itd., te na različite sportska i kulturna događanja. Jako je važno i da se proširenje primjene snižene stope od 13% na prirodni plin odnosi i na ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku, te menstrualne potrepštine. Ono što je važno za reći da je u ovom periodu od početka travnja do kraja ožujka 2023.

Dakle, sa ovim smanjenjem išlo se u daljnje rasterećenje građana i gospodarstva i na taj način se itekako vodi briga o standardu građana i pogotovo ono što sam rekla utjecaju povišenih i povećanih cijena energenata. Kada pogledate evo i ono što smo danas i na Odboru za gospodarstvo, kada pogledate cijene energenata npr. nafte i plina u 2015. odnosno '16. su bili gotovo kao ove koje su sada, negdje oko 108 dolara je bio, bila cijena barela nafte. Dakle, uvijek su postojale upravo te oscilacije koje se evo s ovim mjerama itekako ublažavaju.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Mogu zaključiti da je Hrvatska solidno potentna zemlja kada govorimo o njezinim prirodnim resursima, nažalost imamo problem u vlasti koja s tim resursima loše gospodari. Što se tiče ovog zakona svakako ga treba podržati, treba podržati svako smanjenje poreza, a o smanjenju PDV-a se već jako jako dugo priča, međutim problem je kontekst u kojem se donosi ovaj paket mjera, donosi se kao reakcija na nekakvo akutno stanje i poremećaje na svjetskom tržištu, a nije dio nekog sustavnog plana. Iz cijele današnje rasprave jasno je da će učinak svih ovih mjera biti vrlo površan i neće se postići konačni cilj. Manje-više je to opis problema koji postoje gotovo kod svakog zakona o kojem se u posljednje vrijeme raspravlja u HS. Evo jučer smo govorili o Zakonu o komasaciji u poljoprivredi, pa je i tu bilo vidljivo da se nije promišljalo o dugoročnim strategijama, da ponovno imamo situaciju da se neke stvari nisu provodile, pa čak i punih 30.g. i cijela država je zapravo dovedena u stanje jedne krajnje, krajnje zapuštenosti. Slično će biti i sa rezultatima vezanim za smanjenje PDV-a. Slažem se sa zastupnicima koji su istaknuli da divljanje cijena na tržištu nije samo posljedica nestabilnosti u opskrbi i rastu cijena energenata već nekakvih strukturnih problema. No činjenica je i da ti naši strukturni problemi opet proizlaze iz načina na koji gospodarimo našim privatnim resursima i zapravo smo sve ono što je bilo nacionalno bitno davnih dana pod sumnjivim okolnostima predali u upravljanje drugim državama i stranim tvrtkama. Drugim riječima, da ovom zakonu, ali, ali uz sve one strateške strukturne reforme o kojima govorimo od početka saziva ovog, 90. saziva HS, a to su teritorijalni ustroj, a to je reforma javne uprave, a to je uspostava funkcionalnog pravosuđa da bi u konačnici naši građani od manje stope PDV-a ostvarili nekakav učinak potrebno je doista povesti računa da je RH ako ne samodostatna onda barem samodostatnija i samostalnija u upotrebi i u raspolaganju svojim resursima, a to onda znači da smo dužni i povesti malo više računa o tvrtkama koje će omogućiti i eksploataciju i preradu naših sirovina ovdje u RH kako bi se time našem gospodarstvu omogućilo ne samo sigurnost u opskrbi potrebnim energentima nego kako bi im se i zajamčila niža i prihvatljivija, a time i gospodarski bolja, bolja cijena.

U ovoj završnoj riječi bismo samo htjeli zapravo dodatno afirmirati naš stav vezano za ovaj zakon, ali općenito sve neke stvari koje zapravo daju kontekst ovom zakonu koje po našem mišljenju nisu zapravo dobre. Dakle rekli smo dakle Most je stvarno stranka koja će uvijek zagovarati smanjenje poreza u bilo kojim okolnostima, pod bilo kojom izlikom, kad god i iz bilo kojeg razloga. Međutim ove mjere danas koje gledamo kroz ovaj zakon stvarno dolaze prekasno, dakle već završava sezona grijanja itd. i mislim da je, baš se nekako i tempirao možda ovaj sada period, a naši građani zapravo ono šta žele znati jest šta je ono šta nas čeka za 3 mjeseca, za 5 mjeseci, šta je ono šta nas čeka za godinu, dvije, tri dana bez obzira sada na Ukrajinu. Znači bez obzira šta se tamo stvari događaju, dakle mi moramo promišljat o našim strateškim interesima kao država. Zbog čega ne bismo sami mogli proizvodit električnu energiju i dakle grijat se na geotermalnim izvorima, zbog čega? Zbog čega recimo jedan HEP kao veliki mastodont ne dozvoljava razvitak solarnih elektrana u lokalnim samoupravama na Krku i Cresu koji imaju odličan model, odličan model energetskih simbioza primjerice između vrtića i škola gdje bi se na temelju solarnih panela dakle za vrijeme ljeta kada su škole zatvorene koristili solarni paneli i električna energija iz škola za hotele i obrnuto zapravo za škole preko hotela za vrijeme zima. Dakle, onemogućavaju se razvoji dakle tih projekta jer jednostavno HEP želi apsolutno svugdje sudjelovat i koče se lokalne samouprave da razvijaju svoju vlastitu suverenu i lokalnu zapravo energetsku strategiju. Ono što također nam nije jasno zbog čega nismo primjerice iskoristili naša iscrpljena plinska polja, znači već smo mi iskoristili određena plinska polja koja smo odavno već mogli upotrijebiti i iskoristiti za plinska skladišta, pa smo ih mogli punit za vrijeme ljetnih mjeseci i kasnije ih onda prodavat ili trošit za vrijeme zimskih mjeseca. Zbog čega ne možemo recimo iskoristit naš plin koji imamo, dakle nitko me ne može uvjerit da mi ne možemo iskoristit naš plin koji se nalazi u našoj zemlji unutar naših granica već zadnjih 14.g., riječ je o plinskom nalazištu Zalata-Dravica.

Također dakle presušili smo sve naše naftne rezervoare koje imamo u Angoli, pa se nije razmišljalo o kupovini dodatnih koncesija u Egiptu i u zemljama Magreba koje su bogate sa naftom. Također evo strateško promišljanje, nisam dobio danas odgovor na to na Odboru za gospodarstvo. Zbog čega primjerice ne bi iskoristili stratešku poziciju Hrvatske, pa onda recimo zajedno sa Italijom stvarali strategiju i da smo recimo jedan južni, južni zapravo dotok plina u Europu iz razloga što kako je zatvoreno Crno more sada zatvoreno je i Baltičko more, pa onda Norveška više ne može isporučivat plin prema Europi, pa zbog čega onda Hrvatska i Italija ne bi bili dobavni pravci primjerice LNG-a koji dolazi iz Katra, iz Alžira, iz SAD-a? Evo ga, mislim da bi i Španjolska bila itekako zainteresirana za tu strategiju, a s druge strane bismo tako postali i konkurentniji dakle sjevernom dijelu Europe, pa nismo bez veze radili taj LNG terminal, a i nešto stalno Mađari bacaju taj, to oko na, na taj naš LNG terminal i na koji način ćemo se stvarno oduprijet tom, tom mađarskom utjecaju koji itekako koriste ovu situaciju, ovu našu energetsku nesuverenost i na temelju naknada koje nam naplaćuju zapravo zarađuju na našoj za sada energetskoj nesposobnosti.

Poštovane kolegice i kolege, sve je hitno što se kasno pokrene. Zato u hitni postupak ide i ovaj zakon, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u. Podsjećam, inflacija je u srpnju iznosila 2,8%, kolovoz 3,1%, rujan 3,3%, listopad 3,8%, studeni 4,8%, prosinac 5,5%, siječanj '22. 5,7%, veljača '22. 6,3%, do kad ta inflacija treba rasti kako bi vladajućima postalo jasno da se radi o porastu cijena potrošačkih dobara i energenata i da je potrebno odmah reagirati. Nama u Klubu SDP-a bilo je sasvim jasno još u rujnu 2021.g. da inflacija odnosno cijene rastu i da je potrebno odmah reagirati i zbog toga smo i predložili svoj paket mjera koji bi ublažio udar na građane. Taj paket mjera je djelom i prihvaćen od vladajućih, međutim ne u potpunosti i ne pravovremeno, nije da vas nismo upozoravali. Zašto govorimo o zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u? PDV je najizdašniji izvor prihoda, ali pogađa one naj, naj zapravo slabije, one koji imaju najniži dohodak i najnepravedniji je način oporezivanja. Bez reformi, bez dugoročne vizije, bez suverene i samostalne politike, zaštite hrvatskih nacionalnih interesa nema druge nego pribjeći upravo punjenju proračuna preko leđa građana odnosno putem ubiranja PDV-a. U ovo inflatorno doba naravno da su i prihodi od PDV-a veliki, a veliki su jer su velike cijene. I preko leđa građana, preko njihove muke koju plaćaju iz mjeseca u mjesec sve skuplje, čuli ste u kojem postotku skuplje, Vlada RH puni proračun koji je ionako od početka od njegovog plana pun rupa. Ministar Marić naravno trljao je ruke i bio zadovoljan rastom inflacije jer je znao da će koliko toliko napuniti proračun koji ionako ne može izdržati sve one rashode koji ga čekaju unatoč tome što je i te rashode prikrio kada je zapravo vrlo nerealno prikazao primjerice rashode u zdravstvu manje za oko 6 milijardi kuna nego što je to normalno. Što se tiče uzroka ove inflacije naravno sa energetskim sektorom počinje, počinju svi problemi i u sferi gospodarstva i u sferi kućanstva odnosno građanstva. Pa kad govorimo o tome treba govoriti o dugoročnim, a ne o kratkoročnim mjerama. Kad kažem dugoročnim onda mislim na reforme koje je potrebno pokrenuti. Izlazak iz kolonijalne pozicije po pitanju energetike. Prestanak krađe javnog novca putem velikih energetskih projekata u privatnom aranžmanu. Ulaganje javnog novca u građansku energiju, a ne u subvencije velikima. Ukidanje nameta od strane HRP-a poput naknade za obnovljive izvore energije koje se ponovno uzimaju od onih najslabijih, a daju onda onim najvećima od kojih se zatim naplaćuju usluge. Proširenje energetskih vaučera na energetski siromašne građane, a ne samo na one u okviru socijalne skrbi. Izuzimanje trošarina iz osnovice za obračun PDV-a na goriva jer radi se o porezu de facto na porez. Smanjenje iznosa trošarina za 50 lipa na dizel i kunu i 10 lipa za benzin jer to je ona razina minimalnih trošarina koje smo obvezni imati. Ne znam zašto se toliko bježi pogotovo u ovo krizno vrijeme od minimalnih trošarina koje ne bi ugrozile niti cestovni niti željeznički sektor. Oporezivanje rudarenja odnosno podizanje rudarske rente koja je najniža na svijetu, čini mi se da tek nekoliko zemalja u svijetu imaju višu rudarsku rentu od nas odnosno nižu rudarsku rentu od nas. Zabrana izvoza hrvatske nafte za potrebe mađarskih rafinerija uz istovremeno ubijanje hrvatskih rafinerija. Dakle, to je ono što Hrvatskoj treba, a iznad svega Hrvatskoj treba poštivanje zakona RH pa se tako ne bi dogodilo da najveći energetski projekt danas stoji pod zastavnom Maršalskih otoka, a valjda zbog utaje poreza vlastitoj državi. Hvala lijepa. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, poštovanog zastupnika Zvane Brumnića. Kolegice i kolege, ja ću pokušati u ovoj završnoj riječi na neki način odgovorit na neke stvari koje su kolege iz HDZ-a objašnjavali ovdje šta se moglo, kad se moglo i koliko je nešto pravovremeno. Da je nešto bilo pravovremeno onda bi to bilo napravljeno onda kada je HNB u svojem prošlogodišnjem izvješću prvi puta upozorio što će se događati na svjetskom tržištu. I o tome smo ovdje razgovarali dosada barem 2 puta vezano uz HNB. Bilo je jasno da će se desiti rast cijena jedino što je ova vlada računala da će u tom rastu cijena ona malo bolje zaraditi od PDV-a. Istini za volju nije očekivala ovo što se dogodilo. A zašto nije očekivala ovo što se dogodilo? Zato što realno nije upravljala onim stvarima kojima treba upravljati, a to su resursi. Točku poslije ove imamo točku statistike. Ta točka služi tome da bi netko mogao odnosno ta statistika odnosno praćenje podataka služi tome da biste mogli donositi kvalitetne odluke. Ako ne čitate izvješća, ako ne pratite podatke onda ono što ja kažem donosite odluke na temelju PR stručnjaka. Prijedloge koje odnosno amandmane koje smo dali kao klub na tekst ovog zakona nam se svi praktički nalaze u prilogu 3. Direktive o PDV-u EU. Nema niti jednog koji tamo nije. A znate zašto se tamo nalazi? Zato jer Europa nije glupa. Europa zna što hoće. I Europa je kad je donosila Direktivu o PDV-u jasno propisala koji su to dijelovi sustava odnosno proizvoda koje na neki način treba štiti, čuvati i omogućiti da budu konkurentniji. Moje jednostavno pitanje kolegama s desne strane. U čemu je problem da ne želite da naše gospodarstvo bude konkurentno europskom, da naši poljoprivrednici imaju iste uvjete kao i europski? To je ključ uspjeha ove zemlje. Konkurentnost. A ta konkurentnost se ne postiže time da danas do sutra odlučujemo kako popraviti nešto što smo trebali sustavno upravljati zadnjih 10, 20 godina. Svi ovi problemi s kojima se danas susrećemo su problemi koji su proizišli iz proteklih 10, 20, 30 godina upravljanja ovom zemljom. Ja sam za jednim svojim govorom rekao, ova zemlja je uspjela u mandatu ove vlade izvesti 70 milijardi eura ljudskog potencijala. Izvezla je više ljudskog potencijala u EU nego što nam bilo kakve energije treba. Razmislite što radite krivo. Ja vas pozivam da na neki način, prvo vas pozivam da usvojite ovaj amandman jer mislim da popravlja ovaj zakon, ali da strateški odlučite koje su to stvari koje u ovoj zemlji trebamo braniti. Priča o liberalnoj ekonomiji funkcionira za one velike dok ide njima u korist, kad ne ide njima u korist onda kažu to više nije liberalno to je strateški, pa onemoguće drugima to. Mi smo imali primjer u ovom covidu kada su doslovce neke zemlje nudile više ne bi li dobile više cjepiva i prije. Nemojmo se dovesti u tu situaciju imamo i resursa i mislim da možemo.

Umjesto da smo natjerali HEP da ulaže u obnovljive izvore energije, mi smo subvencionirali privatnike i to tako da smo novce dali iz HBOR-a.

Kao što je jutros odlučeno prelazimo na objedinjenu raspravu o točkama 2, 3, 4 dnevnog reda predviđenog za danas, to su: - Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2020.g. - Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2021.g. i - Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2022.g. Podnositelj akta je Vlada RH na temelju čl. 34. i 37. Zakona o službenoj statistici. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Poštovani državni tajnik Stipe Župan. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane zastupnice i zastupnici. S obzirom da su sve tri točke objedinjene krenut ću sa Izvješćem o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2020.g. ovo izvješće je treće izvješće koje se odnosi na razdoblje obuhvaćeno višegodišnjim programskim dokumentom program statističkih aktivnosti RH od 2018.-2020.g. Od ukupno 274 planirane statističke aktivnosti u 2020.g. DZS planirao je provesti ukupno 225 statističkih aktivnosti, a drugi nositelji službene statistike ukupno 49 aktivnosti. Analizirajući s gledišta cjelokupnog statističkog sustava RH broj planiranih aktivnosti je bio 274 od čega su ukupno provedene sve aktivnosti. Vezano za Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti RH za 2021.g., ovaj se plan donosi za svaku godinu na koju se odnosi program statističkih aktivnosti RH tako se ovaj plan za 2021.g. odnosi na prvu godinu provedbe programa statističkih aktivnosti za razdoblje od 2021.-2027.g. Godišnjim provedbenim planom planirana je provedba ukupno 293 statističke aktivnosti od toga 160 na temelju neposrednog prikupljanja podataka 87 statističkih istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 46 razvojnih aktivnosti. Sve aktivnosti su također provedene sukladno planu. Vezano za Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti RH za 2022.g. njima je planirana provedba ukupno 278 statističkih aktivnosti od toga 156 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 88 na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 44 razvojne aktivnosti.

Financijski okvir za provedbu predmetnog godišnjeg provedbenog plana sadržan je u državnom proračunu odnosno proračunima nositelja služene statistike te drugim izvorima sredstava, a posebno Eurostatovim darovnicama te strukturnim fondovima EU. Ukupni iznos sredstava koji se planira u državnom proračunu za izvršenje planiranih statističkih aktivnosti iznosi 129 milijuna 911 tisuća i 293 kune. Da, po ovom uvodu bi rekli da je statistika jedna beskrajno dosadna i nepotrebna stvar, ali znamo da nije i da ne bi trebala bit. Mene zanima jedno pitanje, znači imamo objedinjenu raspravu za tri točke, druga je Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2021. Danas je 17.3.2022.g. pa vas pitam koji je smisao u tome da danas mi razgovaramo o planu za godinu koja je prošla? Da, nažalost u pravu ste nema nekog smisla, međutim činjenica je da je program na temelju kojeg je donesen navedeni plan usvojen u HS-u prije nekoliko tjedana te je zapravo ne bi bilo ni ispravno da se Godišnji provedbeni plan za 2021.g. usvaja prije programa na temelju kojeg se isti donosi. Sljedeća replika Katarina Peović. Da, mislim zapravo ono što i mene muči je uistinu neko kašnjenje sa svim ovim dokumentima. Znači, prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2021. je predan 9. rujna 2021. godine, znači bilo je dovoljno vremena da se o tome ipak raspravi barem u aktualnoj godini.

Opet ono što je kolega Lalovac primijetio na prošloj raspravi mi smo zapravo prije par tjedana razgovarali o programu statističkih aktivnosti od 2021. do 2027. i strategiji statistike, pa je kolega dobro primijetio da bi možda bilo dobro da predlagateljice imaju mogućnost izlaganja. Jer više puta postavljamo pitanje na koje zapravo državni tajnici nemaju odgovore, znači tu bi meni bila ravnateljica Državnog zavoda za statistiku korisnija za moja pitanja. A recimo jedno od pitanja je opet vezano uz ono što je bilo i u prethodnoj raspravi registar stanovništva, zašto opet nije registar stanovništva uopće uključen u ovaj Prijedlog godišnjeg provedbenog plana da li se planira to u idućoj godini? Da, o istome smo isto nekoliko tjedana također raspravljali ovdje vezano za uspostavu registra stanovništva, dakle ona je više nego nužna za Republiku Hrvatsku, to smo se složili zapravo i prošli put kada smo ovdje o tome raspravljali. No to nije isključivo aktivnost iz djelokruga Državnog zavoda za statistiku budući da zavod može ustrojavati samo statističke registre čiji se podaci koriste isključivo za statističke svrhe i nisu javno dostupni registri. Ono što je činjenica je da Državni zavod za statistiku podupire, zapravo već surađuje sa drugim tijelima državne uprave što je javno objavljeno protekle godine u uspostavi administrativnih registara gdje bi se podaci iz navedenih registara zapravo predstavljali input, ključni input za statističku proizvodnju, te uspostavu tih statističkih registara i za provedbu istraživanja naravno bez dodatnog opterećenja izvještajnih jedinica. Poštovani državni tajniče iz predmetnog izvješća za 2020. godinu vidljivo je da su planirani 274 statističke aktivnosti svih nositelja službene statistike, sve su uspješno realizirane od čega je Državni zavod za statistiku imao 225 statističkih aktivnosti. Također te 2020. godine provođene su i pripremne aktivnosti oko popisa poljoprivrede, ali i sam popis koji je bio iduće godine, ali i pripremne aktivnosti za popis stanovništva, kućanstava i stanova. Nositelj aktivnosti, najvećeg broja aktivnosti je Državni zavod za statistiku koji je na dan 1. siječnja 2021. godine imao 502 zaposlena radnika, a okvirni broj izvršitelja bi trebao biti 669 što je nekih 25% manje.

Na žalost tu je činjenica te fluktuacije zaposlenih. Ono što mi je također poznato da se radi na tome da se u suradnji sa nadležnim tijelima državne uprave omogući kako bih rekao atraktivnija radna mjesta za određene ključne pozicije u Državnom zavodu za statistiku poglavito u onom dijelu koji se tiče nacionalnih računa i obveza Republike Hrvatske prilikom pristupanja euro zoni. Poštovani državni tajniče općenito iz statističkih podataka često možemo iščitati jako puno podataka ili bolje da kažemo možemo iščitati gotovo sve probleme u zemlji.

I evo bili ste u dvorani pred sam kraj posljednje rasprave, čuli ste koliko zapravo imamo izvoz tog ljudskog potencijala i koliko on zapravo utječe na samu Republiku Hrvatsku. I što mislite evo zašto Vlada nije uvažila vaše podatke na vrijeme? Dakle, podaci iz popisa stanovništva nisu nešto što je došlo odjednom i što je došlo u jednoj godini. Na žalost ti trendovi su već više od jednog desetljeća primjetni. Podatke koje objavljuje, o kojima govorite objavljuje Državni zavod za statistiku i Vlada ih u svakom slučaju uzima u obzir pri provođenju i pri planiranju svojih mjera ekonomske politike.

Ono što me zanima da li su ti rezultati službene statistike bili dostupni korisnicima i u 2020. i u 2021., a i sada u 2022. godinu ili su oni zaključani i čekaju na nas da mi usvojimo ova izvješća i provedbene planove, pa i krajnji korisnici kojima mogu biti od koristi ne mogu dobiti. Da u pravu ste poštovani zastupniče. Iz sva tri zapravo izvješća vidimo ogroman broj statističkih aktivnosti koji se planiraju i koji se provode u cijelosti. Dakle, u sva tri navedena izvješća, dva koja su već izvršena i u ovom zapravo kojega očekujemo vidimo izuzetno veliki broj statističkih aktivnosti i velik trud zaposlenika Državnog zavoda za statistiku. Ovdje valja istaknuti da im nije bilo lako i jednostavno izvršavati sve te statističke obveze na početku lockdowna odnosno pandemije covida, još k tome i potresa koji je zadesio Zagreb, a poglavito zapravo zgradu Državnog zavoda za statistiku. Ništa od ovih navedenih podataka nije kasnilo i svi su oni redovito objavljivani na web stranicama Državnog zavoda za statistiku. Poštovani državni tajniče, ovdje smo mi valjda prvi put u problemu dakle ne da nije ništa kasnilo nego je išlo unaprijed jer ste vi radili unaprijed odnosno državni zavod je radio unaprijed bez plana jel, dakle plan se donosi nakon što je nešto isporučeno, dakle ovo je, ja ne znam jel ovo treba pohvalit kao ono službu koja je ili ovaj ustanovu i instituciju koja je vrlo efikasna, dakle radi unaprijed nešto znajući kako će plan izgledat. Dakle, malo smo zbunjeni jer po Zakonu o službenoj statistici čl. 34. kaže da se godišnji provedbeni plan donosi HS najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu. Dakle ne znam kako onda ovaj se zapravo provode uopće te aktivnosti, na temelju čega ili su ovi provedbeni planovi zapravo samo jedna formalnost, pa se ponavljaju iz godine u godinu, pa onda ljudi znaju šta će biti, pa onda rade ono automatski svoj posao. Eto, čisto me to zanima. Ne mogu reći da niste u pravu i da, da godišnji provedbeni plan nije usvojen na vrijeme. Nažalost činjenica je takva, međutim godišnji provedbeni plan je usvojen od strane Statističkog savjeta RH prije toga i usvojen je od strane Vlade RH.

Meni vas je pomalo i žao, dođe mi da odustanem od ove replike. Dakle kažete statistički savjet fulao rok, vlada fulala rok, al nema veze sad ćemo vrtjet palčevima, pa ćemo mi tu u saboru raspravljat i nešto usvojit što je u debelom, debelom zakašnjenju. Ali evo da nastavim u ovom tragikomičnom satiričnom zapravo tonu, nastavit ću se na, nadovezat ću se na pitanje koje vam je postavio kolega iz redova HDZ-a, postavio je pitanje koliko su podaci koje obradi Hrvatski zavod za statistiku dostupni korisnicima? Pa ko je korisnik, nije li korisnik koja ih naručuje, koja bi trebala znati što dalje s tim podacima odnosno samo da pojasnim, ne bi li i vlada između ostalog trebala znati kako koristiti statističke podatke u planiranju zakonodavnih intervencija i provođenju određenih politika.

Vrlo kratko, vjerujte vlade, vlade su istinom podloga za provođenje njezinih politika statistički podaci Državnog zavoda za statistiku, vlada nije isključivo korisnik tih podataka nego zapravo svi građani RH, privatni, poslovni sektor, međunarodne institucije itd. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, na koji način je Državni zavod za statistiku provodio populizaciju službene statistike tijekom 2020. i kakav je plan za '21. i '22.g. Hvala. Pa Državni zavod za statistiku je obavljao niz, niz aktivnosti vezanih za popularizaciju kao što vi kažete službene statistike. To sam čini mi se nedavno odgovarao uvaženoj zastupnici Puljak također za vrijeme rasprave o strategiji, dakle i preko svojih Facebook stranica i preko radionica kontinuirano i interaktivno surađuje, surađuje s onim dobnim skupinama i skupinama kod kojih bi trebalo popularizirati rezultate statističkih aktivnosti. Osim toga važno je napomenuti da će uskoro, a to je 4. travanja ove godine Državni zavod za statistiku napokon objaviti podatke na novim internetskim stranicama. O tome smo isto razgovarali prošli put i taj, i ti podaci će također biti prilagođeni potrebama šire populacije. Zahvaljujem državni tajniče. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Onda otvaram raspravu, prvi za raspravu prijavio je Klub zastupnika Socijaldemokrata i u njihovo ime poštovani zastupnik Zvane Brumnić.

Suradnice predlagatelja. Kolegice i kolege, nema se ovdje što puno reći. Ovdje se treba postaviti u stvari jedno pitanje i to pitanje ne treba postaviti statistici, to pitanje treba postaviti vladi. Ovdje je predlagatelj u ime vlade rekao koristimo statističke podatke. Pa ako koristite statističke podatke onda vidite trendove koji se dešavaju u ovom društvu i onda rasprava koju smo imali za prethodnom točkama i za mnogim drugima koja govori o zakašljelim reakcijama u stvari je pitanje zašto je takva. Mi danas ovdje razgovaramo o nečemu što je suprotno zakonu došlo pred ovaj sabor jer je zakasnilo. To znači da je predsjednik sabora trebao na to reagirati.

Ja sam apsolutno siguran više-manje da uprava odrađuje zadane zadatke, ja sam to i s ove govornice rekao. Uprava odradi ono što joj politika zada. Pitanje je što je politika zadala? Zašto je politika nešto zadala? I kako je to politika u konačnici iskoristila? Ovdje je statistika odradila određeni posao, meni se postavlja pitanje osim što je napravljeno 272 istraživanja cetera, cetera, tko je i kako iskoristio ta istraživanja, što je na temelju tih istraživanja zaključeno i koje politike su se primijenile ili promijenile u RH na dobrobit građana iz tih statističkih podataka? Jedanput ovdje kad sam govorio o katastru onda praktički RH je jedna od najstarijih korisnica katastra u Europi. Ali zašto je nastao taj katastar? Zato što su oni koji su vladali dijelom ovih prostora osim Dubrovačke Republike koja je upravljala svojim prostorom željeli znati čime upravljaju da mogu time kvalitetno upravljati. Tako isto iz ovih statističkih podataka onaj koji upravlja društvom bi trebao iščitavati trendove i što treba mijenjati ne bi li sutra bilo bolje. Imali smo popis stanovništva, imali smo istraživanja vezana uz zdravstvo. Moje pitanje, što se na temelju toga poduzelo? To je ono ključno pitanje na koje vlada treba odgovoriti. Imamo program, zašto donosimo taj program, što s njime želimo postići, što želimo iščitati iz društva da bi nakon toga povukli neke poteze. I to je ovo što vas je kolegica pitala. Vi godinama gledate statistička izvješća što se dešava u RH i ne reagirate. Poanta je da vi reagirate na temelju toga što ste im vi ili mi kako god kažemo, realno u ovom trenutku vi jer su oni odradili nešto što nije ni došlo do nas. Politika je zatražila nekakva istraživanja da bi na temelju njih napravila što? Ja bi stvarno volio da, da li u uvodnom dijelu izvješća ili u završnom vlada kada usvaja to kaže što je od toga iskoristila odnosno zašto traži nekakva izvješća jer praktički ovaj program je zahtjev politike prema, da, da, a nego kog? Mi usvajamo ovaj program, mi zbog politika.

Znači želi znati što se u društvu dešava. Politika je donijela program. Ne usvaja ovaj program sabor zato da bi eto mi danas se ovdje našli. Usvaja ga zato jer želi znati što ćete vi istraživati da bi na temelju tih istraživanja sutra donosio kvalitetnije odluke. Vi prikupljate podatke što se u društvu dešava i u skladu s tim što se dešava mi donosimo odluku odnosno vlada, vlada ili, ali politika donosi odluku. I na to uporno ne odgovara vlada. Tako da kažem evo, ja mislim da svako ovo izvješće bi trebalo za rezultat imati osim izvršenih aktivnosti što u pravilu uprava izvršava i koji su rezultati toga bili, čovjek bi rekao ono u konačnici za građane, ali što smo mi zaključili iz toga što je bilo to napravljeno.

Poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege zastupnici, dobar dan, dobro večer svima, zahvaljujem na uvodnom izlaganju i na podacima koje smo dobili od predstavnika ministarstva. Isto tako čestitam i na blagoj samokritici da se ipak s nekim stvarima kasni i da je vrijeme bolo izprezentirati neke podatke i neke namjere malo ranije, ali isto tako moram reći da sve to zajedno za ovu zemlju ipak na kraju dana nije dovoljno. Ne trebaju nama do kraja podaci koliko je tih statističkih analiza odrađeno da mi sad velimo napravljeno je stotine tisuća i imamo hrpu tih brojaka, nama bi puno više značilo da osim što se prilagođavamo i propisima EU kad pričamo o statističkom vođenju i da možemo baciti na oko kako stvari idu u RH da jednom na ovoj temi koja bi trebala biti prevažna možemo čuti, pročitati, saznati što vlada ili vlade, ministarstva rade na temelju tih podataka i tih analiza koje možemo dobiti iz statističkih izvještaja. Dakle, da postoji jasan hodogram kako nastupamo prema kojem broju i što želimo iz kojega broja na kraju dana izvući jer kad sve zbrojim i oduzmemo osim korektno odrađenog posla na kraju dana nam ne ostaje apsolutno ništa za što bi se ulovili i za što bi mogli reći da to ćemo sad raditi da bi neke stvari bile bolje. Jedan od najboljih primjera u tome svemu je demografija jer se provlači u službenim podacima Državnog zavoda za statistiku iz godine u godinu što nam se događa sa brojem stanovnika, ali ništa se očito nije pomaknulo u 10 godina nego smo sad napravili popis, utvrdili koji krajevi Hrvatske se iseljavaju, a iseljava se nažalost cijela Hrvatska, konstatirali da je to stanje tu negdje i sada ćemo mi kao spremati neke promjene i neke nove planove bez obzira što se o tome trubilo 10 godina. Isto tako, kad pričamo o našem gospodarstvu fale mi podosta međusektorskih analiza da vidimo kako su se koji sektori ponašali u kojim godinama i u kojim situacijama, ostvarivali, pa i u konačnici da iz toga možemo iščitati prema kojim gospodarskim granama bi trebalo više baciti težište, a u kojima nas očito čeka zaokret. Mislim, ružno je za reći ali ispada da više međusektorskih analiza iz kojih se moglo iščitati u kojem smjeru plovi naš brod smo imali u doba Jugoslavije i u doba planske privrede, dakle to definitivno nije dobar put za naše gospodarstvo. Naravno da kad pričamo o gospodarstvu tu se možemo komotno prebaciti i na poljoprivredni segment jer svima su nam uvijek puna usta samodostatnosti u hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji, a ono što možemo vidjeti iz statističkih izvještaja iz godine u godinu je da apsolutno osim konstatiranja brojaka i s vremena na vrijeme neke strategije ništa nismo napravili da okrenemo momentum i u obrađivanju poljoprivrednih površina i u prinosu na tim poljoprivrednim površinama pa i u tome da ponešto napravimo sa svojim stočnim fondom i kulturama po kojima je Hrvatska bila prepoznata desetljećima na kojima je u konačnici u nekim vremenima i bazirala svoj intenzivni industrijski razvoj. Naravno da bi sad tu mogli spomenuti i obrazovni segment gdje vrlo često na terenu dobivamo primjedbe da ono što naše obrazovanje, poglavito kad pričamo o strukovnom obrazovanju nudi na tržištu rada nije nešto što zadovoljava to isto tržište rada, da ne kažem da u masi kurikuluma i programa smo ostali još u bivšoj Jugoslaviji, a navodno su prošle 32 godine i puno drugih tema koje čine cijeli jedan segment i paketa što to jedno društvo i jedna država bi trebali biti. Dakle, ok, dobro je da dobivamo statističke pokazatelje, dobro je da možemo iščitati što se događa i u kojim fazama, ali ono što definitivno je za kritiku Vlade je da se ne radi dovoljno kako obraditi te podatke, kako na temelju tih programa slagati operativne programe i kako nakon toga dolaziti pred saborske zastupnike, a naravno onda i pred cijelu zainteresiranu hrvatsku javnosti, eto imali smo brojke te i te, napravili smo to i to i mislimo ili smo ostvarili iskorak na poljima. Zato nam tako ide u demografiji, zato nam tako ide u gospodarstvu, zato nam tako ide u poljoprivredi, zato nam tako ide u strukturiranju našeg obrazovnog sustava, zato nam tako u konačnici ide i u ekološkim temama, poglavito kad pričamo o gospodarenju otpadom gdje i dan danas ova zemlja ne zna u kojem smjeru i kako bi krenula, zato i dalje se bavimo istim pričama o gubicima u vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži i da sad ne nabrajam sve one teme koje bi nam trebale svima zajedno biti vrlo važne, ne samo kao statistički pokazatelj nego kao i neko upozorenje, pokazatelj i nakon toga plan za budućnost.

Poštovani predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovani gosti. Ostali smo impresionirani stotinama stranica i tisućama izvješća na kojima naša Vlada vrijedno radi i misli dalje raditi tokom 2020.g. Možemo samo zamisliti koliko stotina milijuna kuna se troši na IT resurse da proizvedu ovoliku količinu informacija, koliko raznih Kojundžića i IT cvjećarki je angažirano na ovim procesima. Za mentalno zdravlje poreznih obveznika možda je bolje da pravu istinu o resursima koji stoji iz ovih izvješća nikada ne saznaju. Naša Vlada ne kuži mnogo toga, ali nešto su ipak naučili, a to je bombardiranje nas sa tisućama izvješća kako bi se pogubili u tom moru informacija kako ne bi obratili pozornost na ključne brojke koje jasno govore u kojem smjeru Vlada vodi ovu državu. A kontinuirano po istraživanjima 70% i više građana RH smatra kako Vlada vodi državu u krivom smjeru što govori kako Vlada samo djelomično uspijeva u svom naumu stvaranjem raznih izvješća da nam zamuti vodu o stvarnom stanju i smjeru kretanja RH. Mi iz Domovinskog pokreta ustrajnog dolaska u sabor uporno komuniciramo i upozoravamo na ključne brojke koje razotkrivaju nesposobnost i korumpiranost ove Vlade. Pa ću se osvrnuti sad na par činjenica koje vi nemate tu u vašim statistikama. Recimo od 15-ak milijardi raznih subvencija koje Vlada podijeli tokom godine skoro polovica ide na poljoprivredu, a svi znamo da nam poljoprivredna proizvodnja pada u zadnjih 10 godina oko 20% i da sve više ovisimo o uvozu. Mogu li nam ti vrlo analitičari ikako pojasniti ovaj fenomen? Ili imamo recimo da Vlada što se tiče cjelokupne državne imovine kroz dividende državnih poduzeća, najmove, koncesije i ostale prihode uprihodi samo oko 2,3 do 2,4 milijarde kuna godišnje. Usporedbe radi godišnji iznos kazni koje građani RH plate za prometne prekršaje jednak je polovici ovoga iznosa. Znači naša policija u državni proračun unese 50% od ukupnog prihoda državne imovine koja vrijedi barem 50 milijardi eura. Imaju li analitičari pojašnjenje za ove brojke? Možemo još malo o konkretnim brojkama da HDZ-ovim analitičarima olakšamo obradu relevantnih podataka. Recimo o podršci opstanku Hrvata u BiH kao strateškom prioritetu prije par tjedana Ured za Hrvate izvan RH izdao je natječaj ukupne vrijednosti od mizernih pet milijuna kuha. Hrvatske institucije i udruge iz BiH moraju prikupiti hrpu dokumentacije da bi eventualno dobili maksimalno 10.000 eura. Što je sa eu sredstvima kojima stoje s tim sredstvima da budemo realni ne može se napraviti ništa, ništa relevantno. Ali istovremeno HDZ svom koalicijskom partneru kao pomoć SNV-u Srpskom narodnom vijeću daje 10 puta više sredstava oko 50 milijuna kuna godišnje.

Ima tu još brojki o kojima možemo govoriti. Pa recimo mogu navesti da je Vlada budžetirala 900 milijuna kuna za povećanje mirovina što je dovoljno za povećanje nešto veće od 2%

Imamo recimo mog ministra omiljenoga Beroša, nisam zaboravio njegovu kaznenu prijavu. Deficit kojeg producira zdravstveni sustav povećava se svake godine i na čelu sa ministrom Berošem ove godine će dosegnut razinu da bi se svakom maloljetnom djetetu u Hrvatskoj mogao isplatiti doplatak u iznosu od 800 kuna. I dalje IT ulaže sulude iznose, pa će tako samo u dorade u CEZIH sustav uložiti 105 milijuna kuna. Čestitam ministru Berošu! U Vladinom dokumentu jako puno se spominju demografska izvješća. Da imaju obraza barem ih ne bi spominjali, jer u zadnjih desetak godina iz zemlje je protjerano preko 10% stanovništva. Ono što je još gore od toga to je da imamo negativan trend i taj glavni demografski udarac nam tek slijedi, a mi vezano za to ne radimo apsolutno ništa.

Mogu li nam vrli statističari ili analitičari iz HDZ-a ili ne znam već odakle kojih radnji pojasniti kako ćemo se jednoga dana kad ta dotacija nestane uspjeti izvući iz ove ovisnosti. Mi smo postali ovisni kao narkomani, mi smo tako ovisni kako su oni o drogama, tako smo mi o novcima iz EU. Još bih ja satima mogao govoriti o statistikama koje govore o rezultatima Vlada u zadnjih 20 godina koje su Hrvatsku dovele do samog dna EU. Upravo zato jer su svjesni kako im je statistika veliki neprijatelj namjerno se radi po 300 stranica specifikacija, nekakvih izvješća kako bi se zamutila voda i pozornost skinula sa suštinskih stvari. Pokušavaju se sa statističkim manipulacijama dodatno izludit narod koji više ovo ništa ne razumije slično kao u vicu vjeruješ li meni ili vlastitim očima.

Dobro. Kolega Spajić ja mislim da nije baš tako hajmo reći, ne morate baš ja mislim palit to kao brikete. Meni se čini da ovdje ima jako puno zanimljivih stvari, ali ono što ste vi govorili je više simptom ili uzrok problema. Ali mislim da biste se i vi vjerojatno složili sa mnom. Ma da i ono što smo mi zapravo i prigovorili o ovom izvješću i kašnjenju izvješća mislim da je više kritika koja bi trebala ići na Vladu, nego na samu instituciju, odnosno te nositelje statističkih aktivnosti. Tu je i Državni zavod za statistiku ali i druge institucije koje su zapravo zadužene za proizvodnju tih informacija i tih važnih podataka. Ne samo da ne bih palila, to koristila to kao brikete, nego stvarno smatra da je to najvažniji alat koji imamo u privrednom razvoju prije svega, a onda i u svakom drugom razvoju. Ali to da naša Vlada ne proizvodi neke podatke, a ovdje su već neki bili spomenuti kao što su te među sektorske analize koje bi nam bile izuzetno korisne, a koje smo uistinu imali, dakle pa i prije 30 godina a više ih nemamo pokazuju samo da naša Vlada nema potrebu za tim analizama, a drugim riječima nema potrebu za razvojem. Koliko je važna statistika, a to je stvarno podatak koji znači objektivno mjerenje okružja u kojem živimo. No te međusektorske analize učinaka pojedinih privrednih sektora, znači na domaću zaposlenost, na dohodak, na proizvodnju dodane vrijednosti takve analize su uistinu ključne da bismo mi razvijali pojedine prirodne sektore. Zašto smo uništili brodogradnju? Pa između ostalog zato što uopće nismo imali niti viziju razvoja, niti podatke koji bi nam dali uistinu sliku toga koji su to multiplicirajući učinci jedne takve prirodne grane, koliko se tih privrednih subjekata može nadovezati na jedan tako veliki privredni sektor kao što je brodogradnja.

Znači da biste imali male i srednje morate imati velike privredne subjekte. Ono što je meni bilo izuzetno važno je samo da naglasim da Državni zavod za statistiku, ali i drugi statistički znači subjekti u Hrvatskoj proizvode one podatke koje dobiju zadatak proizvoditi. I većim dijelom mi smo se vezali uz EUROSTAT i europsku statistiku, a to po mojem mišljenju nije dobro. Mi bismo trebali imati vlastite statistike, mi bismo trebali proizvoditi vlastiti statistički materijal koji bi nama omogućio da se mimo onih podataka koji su, koji su važni za EU pomaknemo u smjeru koji je nama bitan, između ostalog su to i te međusektorske analize. Koliko su važni statistički podaci, evo mi smo danas valjda ne znam koliko zastupnika spominjali jedan podatak, a to je podatak o inflaciji koji je jučer objavio Državni zavod za statistiku. Znači mi se ovdje vodimo isključivo podacima koji stižu iz te radionice. Ovakav mislim auditorij mislim da je sramotan zapravo za ovakvu raspravu jer smo ovdje na samom ušću podataka koji nama daju informaciju o tome kuda mi idemo i gdje bismo mi zapravo trebali popravljati stvari, ali tako je bilo i prošli puta, pa ništa novo u tom smislu jel. Al evo znači podatak da smo mi prešli inflaciju od 6,3% godišnje inflacije što je premašivanje stope inflacije, prvi puta premašivanje stope inflacije Eurozone znači od 5,8% itekako ima utjecaja recimo i na Zakon o euru o kojem smo govorili prije neki dan i o mogućnosti autonomnim monitarnih politika o kojima su mnogi tu raspravljali, a sada ih nema. Ono što je nama bilo bitno i zašto smo mi uputili zaključak i molbu znači prema vladi da se kvartalno donosi izračun minimalnih troškova života u RH je isto tako jedan od važnih stvari i rasprava koju mi ovdje vodimo neprestano. Zašto je važno znači osim ankete o potrošnji, što je nama vlada odgovorila da se izrađuje jel da to Državni zavod za statistiku izrađuje, nama je potrebno da se kvartalno izračunavaju troškovi života da bismo taj podatak znači tu minimalnu potrošačku košaricu, ne volim taj izraz potrošačka košarica jer se ovdje radi stvarno o temeljnim potrebama, vezali uz minimalnu plaću, vezali uz indeksiranje mirovina, znači minimalna plaća ne može sutra bit 10.400 kuna koje je izračunao novi sindikat da bi trebala bit minimalna plaća da bi imali dostojanstvenu minimalnu plaću, ali možemo znat u kojem smo raskoraku između prave dostojanstvene minimalne plaće i one minimalne plaće koju sada imamo i napravit onda plan na koji način ćemo doć do toga da se minimalna plaća prilagodi sa dostojanstvenom plaćom, a ne da imamo ono što sad imamo, a to, pa čak i neki na ljevici padaju da tako kažem na taj štos kažu ovo je 60% prosječne plaće i to je cilj. I sindikati u Europi stvarno zagovaraju 60% prosječne plaće da bude minimalna plaća, ali problem je da je naša prosječna plaća na razini slovenske minimalne plaće. Tako je taj podatak zapravo za nas potpuno irelevantan odnosno ne možemo se držat tog podatka, nama bi trebalo znači taj izračun koji smo tražili i nama je vlada odbila znači da će to urgentno napraviti, ali nam je obećala da će se taj prijedlog uvrstiti znači u srednjoročne planove Državnog zavoda za statistiku, pa sad opet apeliram ono što sam i prošli puta da se to uvrsti. Vidjela sam da je i vlada predložila jedan amandman bez obzira što kasnimo, ali zato sam i ja predložila amandman, a taj amandman je znači upravo da se taj podatak uvrsti u izračun između ostalog znači i nadam se da će biti i uvršten. Ono što je isto tako važno reći da je još jedna stvar koju ćemo tražiti, ali ovaj put ne od Državnog zavoda za statistiku nego od HNB-a koji je također nositelj službene statistike, da nam da znači da se obveže da svake godine rade istraživanja o koncentraciji štednje po pojedinačnim računima kao što su jednokratno napravili 2014.g. za poreznu. Zato što svi znamo ono kad se pojavi u novinama onaj podatak prosječni Hrvat na računu ima 130, 134.000 kuna i onda se naravno svi smiju, pa ko je taj prosječan Hrvat, nikad ga nismo vidjeli. E pa to je taj podatak koji je stvarno manipulirajući i zato nam treba podatak koji je nažalost HNB napravio samo 2014.g., znači o koncentraciji štednje po pojedinačnim računima i taj podatak naravno postoji i on se može, može doći do njega, a zašto je on važan, kad bismo imali taj podatak, a imamo podatak iz 2014.g. samo 1,7% drži u svojim rukama 40% štednje. Znači ogromna koncentracija štednje odnosno znači uloga u bankama je u rukama jedne male šačice ljudi i onda naravno da većina ljudi ima toliko štednje da ju je zapravo inflacija pojela, znači od par sto kuna na računu i u tom smislu znači kad dobijemo te podatke onda nam bude jasniji i taj Džinijev koeficijent koji kaže da mi živimo u društvu ekstremne nejednakost, znači naš Džinijev koeficijent je 0,89, nula je znači apsolutna jednakost, jedan je apsolutna nejednakost, naš je Džinijev indeks 0,89, znači mi živimo u društvu apsolutne ekstremne nejednakosti. Ono što bi na kraju rekla da bi Državni zavod za statistiku i druge institucije znači koje izračunavaju znači statističke podatke bile dobre svakako Državni zavod za statistiku mora popraviti svoj problem nedostatka stručnog kadra, a to ne može učiniti, ponovit ću kao i prošli put u raspravi, tako da ima neke od najnižih plaća u državnom sektoru. Znači svaka čast znači na strategiji, razvoja statistike u Hrvatskoj gdje ste rekli da ćete raditi na edukacijama, ali plaće su nažalost ono što ljude zadrži u instituciji i to su materijalni uvjeti života. Također rekla bih da je jako važno da imamo znači najniže plaće u cijeloj državnoj upravi, gori je samo Državni meteorološki zavod.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege. 2020.g. bila je godina u kojoj se je RH kao i cijeli svijet suočila sa do sad neviđenom pandemijom koja je nažalost odnijela samo u RH oko 15.000 ljudskih života.

Pregledom i prikupljanjem statističkih podataka možemo imati uvid u sve sfere koje su bitne za razvoj Hrvatske, a također imamo i uvid u potrebe i standard naših građana kao i probleme s kojima se oni svakodnevno suočavaju. U skladu se europskim zahtjevima i nacionalnim potrebama hrvatski statistički sustav kontinuirano razvija i provodi nove statističke aktivnosti. DZS kao glavni nositelj i koordinator hrvatskog statističkog sustava polazeći od načela financijske racionalnosti primjenom suvremenih statističkih metoda pri planiranju i provedbi programa statističkih aktivnosti i godišnjih provedbenih planova uzima u obzir ograničenja vezana za raspoloživost financijskih izvora osiguranih u državnom proračunu RH.

U skladu sa europskim zahtjevima i nacionalnim potrebama hrvatski statistički sustav kontinuirano razvija i provodi nove statističke aktivnosti. U 2020.g. provedene su sve planirane statističke aktivnosti. Provedba plana statističkih aktivnosti iz nadležnosti DZS-a izvršila se pravodobno i namjenski unutar financijskog plana za 2020.g. Programa statističke usluge aktivnosti te tekućih i kapitalnih projekata s razrađenim proračunskim rashodima u skladu s propisima, programskom i ekonomskom klasifikacijom te izvorima financiranja.

To se izrazito vidi na temelju njihovih aktivnosti na društvenim mrežama na kojim su na svim službenim kanalima zabilježili veliki broj novih pratitelja. Također provedeno je nekoliko promocijskih kampanja, a na mrežnim stranicama uvedena je rubrika covid-19 unutar koje se mogu pronaći relevantne informacije o utjecaju koronavirusa na određena statistička područja. Iz izvješća je vidljivo kako su se najviše odnosila na područje statistike stanovništva, a zatim na području statistike tržišta rada te područja robne razmjene s inozemstvom.

Iz Godišnjeg plana statističkih aktivnosti za 2021.g. može se vidjeti kako su planirane aktivnosti iz demografske i društvene statistike, ekonomske statistike, sektorske statistike, statistike okoliša i statistike za više područja.

Radi pribavljanja podataka koji proizlaze iz potreba tijela državne uprave, znanstvene zajednice, šire zainteresirane javnosti i drugih korisnika iz RH u programu se osim europskim navode i nacionalni

Temeljem ovog dokumenta možemo vidjeti kako se sustavno radi na razvoju novih i na unapređenju postojećih komunikacijskih kanala i medija objavljivanja s ciljem učinkovitije promocije rezultata službene statistike.

Klub zastupnika HDZ-a podržat će Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za 2020.g. te Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti RH za 2021. i '22.g. Hvala na pažnji.

Zahvaljujem. Samo da podsjetim o čemu mi danas ovdje koje smo ove tri točke ujedinili pod jednu točku, to je dakle Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2020. onda prijedlog Godišnjeg provedenog plana statističke aktivnosti RH za 2021. i prijedlog Godišnjeg provedenog plana statističkih aktivnosti RH za 2022., a danas je čini mi se 17. ožujka 2022. godine. Dakle, već smo radimo, analiziramo izvješće o izvršenju aktivnosti u 2020., znači 2 godine ranije, a sa ova 2 plana smo već promašili zakonske rokove. I sad je pitanje, dakle Hrvatski sabor bi ih trebao usvojiti najkasnije do 15. prosinca tekuće godine za iduću godinu. Znači 15. prosinca 2020. smo trebali usvojiti ovaj plan za '21., a do '21., 15. prosinca '21. smo trebali ovaj plan za '22. Znači mi ovdje u saboru ćemo sad donijeti neku nezakonitu, ne znam glasat ćemo o planovima koji su ovdje zapravo promašili zakonske rokove. Sad je pitanje uopće je li ima smisla o njima glasati? Je li smijemo podržavati neko nezakonito djelovanje? Znam kad sam bila, evo 2 mandata sam bila u gradskom vijeću, kad su nam dolazile neke odluke koje nisu bile u skladu sa zakonima mi smo jednostavno izašli bi sa sjednice, ne bi htjeli sudjelovati u sjednici o tome jer raspravljamo o nečemu što nije u skladu sa zakonima. Kažem zato sam pitala kako su se predvodile nekakve aktivnosti kad plana nije, jesu li onda ovi planovi za sve godine zapravo vrlo slični i uvijek se rade jedne te iste aktivnosti i onda zapravo državni zavod zna što treba raditi je li pa onda ovi planovi ono donijeli se ne donijeli se oni imaju posla jel. Ja ću ovdje sad evo samo ponoviti par stvari iz rasprave o strategiji koju smo imali je li prije par tjedana. Opet naglasiti je li ona bi trebala biti osnova na temelju koje se donose neke javne politike. Pa statistika evo kaže u Hrvatskoj da je u 2020. godini kad već pričamo o toj godini umrlo čak 10% više ljudi nego godinu ranije, 10,1% Statistika kaže da promatrani pokazatelji o siromaštvu za Hrvatsku od 2015. do '20. kontinuirano bilježe rast na godišnjoj razini. Prema podacima Eurostata Hrvatska je potvrdila poziciju druge najsiromašnije zemlje u Europi, od nas je gora samo Bugarska. Isto tako, iz statističkih podataka možete vidjeti da je standard u Hrvatskoj 56% slabiji nego u Njemačkoj. U jednom tjednu u siječnju statistika je kazala da je Hrvatska izbila na prvo mjesto u svijetu po umiranju od Covida tjedno u odnosu na broj stanovnika. Dakle, sve to možete vidjeti iz statistike. Tako je, isto tako statistika kaže da nakon ovog popisa stanovništva u Hrvatskoj živi točno 396.360 stanovnika manje ili 9,25% u odnosu na 2011. godinu. Dakle, puno podataka nam može dati ta statistika. One su zapravo je li činjenice ili informacije dobivene iz skupa numeričkih podataka koje su važne za planiranje na svim razinama kako za pojedinca, tako za poslovne subjekte, a rekla bi i za gospodarski i društveni razvoj zemlje u cjelini. Posebno je statistika danas važna u vrijeme evo globalne krize izazvane evo ne samo pandemijom nego sad i ovim ratom. Dakle, svakodnevno pratimo brojke, prije u pandemiji brojevi umrlih, zaraženih, umrlih na milion stanovnika itd., danas smo evo i sa vijestima svakodnevno pratimo vijesti o ovom ratu. Dakle, statistika je ona koja treba i može odgovoriti na mnoga pitanja poput toga kreće li se društvo u željenom pravcu, je li nezaposlenost povećana, smanjena, jesu li emisije CO2 veće nego prije 10 godina, kakva je uspješnost nacionalnog gospodarstva u usporedbi s drugim članicama recimo EU i na temelju toga bi se onda kao što sam rekla trebale donositi nekakve politike, nekakvi zakoni, nekakvi pravci, smjerovi djelovanja. Međutim, svjedoci smo da nekad politika često iz svih tih podataka zapravo izabere je li šta joj i šta, što želi tumačiti je li na neki svoj način i onda kreira politike na osnovu samo odabranih podataka. Iako je neovisnost je li statistike odnosno službene statistike važna za njenu kvalitetnu, ugrađena je u sve ove zakonske okvire da bi se na neki način spriječili neki politički utjecaji, međutim evo kažem na kraju politika je vlast, izvršna vlast koja definira nekakve smjerove u ovoj zemlji i na kraju opet iz te statistike bira ono što joj odgovara. Dvije stvari koje ću isto ponovit ovdje iz, da su važne, iz ove rasprave o strategiji. Statistička pismenost, dakle kako je važno promovirati je li da svi skupa mi i kao građani, a i sve druge institucije ove države su statistički pismene je li pogotovo u današnjem modernom okruženju. I važno je raditi na podizanju statističke pismenosti kako kroz obrazovanje i kroz programe u školi, i u školi i na fakultetima tako i kroz same aktivnosti Državnog zavoda za statistiku je li dakle on bi trebao na neki način i sudjelovati i surađivati sa obrazovnih institucijama, a i evo i sa Hrvatskim statističkim društvom i raditi na povećanju te statističke pismenosti. Kažem evo pohvaljujem, vidim da su aktivni dosta na društvenim mrežama i to je za pohvalu, a i nešto je kolegica evo i Peović isticala ljudski potencijali Državnog zavoda za statistiku. Dakle, vidjeli smo evo u dosadašnjim ovim i u samoj strategiji da se na neki način misli podizati razinu tih ljudi, ljudskih potencijala na način da im se na neki način obeća i osigura nekakva bolja edukacija.

Prvo je Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH 2020.g. dakle, ja ću prije svega dovesti u pitanje smisao i relevantnost rasprave o izvješću starom dvije godine. Redovito nažalost u saboru raspravljamo o bitnim dokumentima sa doista godinama kašnjenja, bilo da je riječ o izvještajima Nadzornog odbora HRT-a, HNB-a, izvještaja o radu policije ili evo sada o ovom Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti naše države. Svjesni smo da ovo nešto da je to nešto na što mi, ali i mnoge druge kolegice i kolege često upozoravamo pa vama iz parlamentarne većine izvršne vlasti to na jedno uho uđe na drugo brzo izađe, ali ipak vas pozivam da zastanete i promislite da nad time što to zapravo znači da to zapravo jest problem. U posljednje tri godine doživjeli smo velike potrese ekonomske krize, globalnu pandemiju, a evo sad i nažalost rat koji će dugotrajno utjecati na naše sugrađanke i sugrađane kao i na budućnost Hrvatske i da smo imali prilike razgovarati o ovom dokumentu kada je za to bilo vrijeme, dakle prošle godine po mogućnosti negdje na njenom početku možda bismo imali mogućnosti usmjeriti buduća prikupljanja podataka u smjeru koje zaista najpotrebnije, ali ovako s dvije godine kašnjenja i bez javne rasprave o svemu tome doista je upitno koliko to sve zajedno ima smisla.

Prvi dokument barem govori o tome što jest učinjeno, ali drugi govori o tome što predlaže se učiniti, ali za prošlu godinu. Umjesto da danas na stolu ovdje imamo izvješća o učinjenome prošle godine šalje nam se prijedlog plana za prošlu godinu koja je evo ustanovili smo prošla. Jasno je da je u pitanju obaveza da se ti dokumenti šalju u sabor i da se o njima raspravlja, ali vidim da i vi sami vidite koliko je to montipajtonovski apsurdno da raspravljamo i glasamo o planu aktivnosti za godinu koja je iza nas. Recimo zamislimo se na trenutak da nekim čudom na glasovanju većina odbije ovaj plan, da glasa protiv, šta bi se onda dogodilo? Da li bi nam se onda poslao neki novi plan za prošlu godinu? Dakle, da to je zaista potpuno besmisleno. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka inzistira moram sada reći da izvješće o izvršenju plana za 2021.g. čim prije uputite u proceduru jer naime ta točka uopće nije niti uvrštena u dnevni red sabora. Kada govorimo o tome kako je štetno što sva ova izvješća i prijedlozi planova kasne, evo npr. za vrijeme pandemije statistički podaci nisu ni prikupljani ni obrađivani ni korišteni na način koji bi pomogao u brzom odlučivanju u toj krizi.

Dakle, nema statističke obrade, nema inferencije, nema povezivanja s drugim relevantnim pokazateljima i upotrebe statistike za pomoć u odlučivanju tokom krize.

Usporedimo to primjerice s Velikom Britanijom, njihov Office for National Statistic je u korona krizi napravio zajednički projekt s britanskim zavodom za javno zdravstvo, sveučilištima u Oxfordu i Manchesteru i Fondacijom Wellco. U sklopu projekta oni svakodnevno objavljuju masovne setove podataka i to obrađenih razumljivih sa grafičkim prikazima koji mogu biti korisni kako onima koji su bez ikakvog statističkog znanja tako naravno i onima koji donose odluke u krizi. Objašnjeni su svi pojmovi, opet svakodnevnim jezikom i na razumljiv način sa posebnim rječnikom na vrlo modernom i za korisnike prijateljskom sučelju. Napisani su i zaključci nakon obrade podataka, a dostupni su i sami setovi podataka i metodologija njihove obrade.

Mi smo barem za sada evo na žalost osuđeni na web stranice iz 2006. na dugoročno planiranje i modeliranje koje nam je u ovoj krizi potpuno neprimjereno na neiskorištavanje potencijala i na eto raspravu o izvješću starom dvije godine. Dakle zaključno iz ovog plana nije baš jasno na koji način ćemo imati koristi od podataka koji se prikupljaju, na koji način ti podaci će pomoći da odgovorimo na izazove sa kojima se suočavamo, silni novci su potrošeni u pripremi za popis stanovništva, to vidimo iz izvješća starog dvije godine i plana za prošlu godinu. Ali rezultati tog popisa su nekako kažu dubiozni jer kontrolni popis nije proveden. Dakle, nije dovoljno objavljivati setove podataka na prastarim web stranicama, potrebno je podatke obrađivati. I posao nije gotov onog trenutka kad se baze podataka objave, jer građanke i građani Republike Hrvatske nisu isključivo vrsni matematičari i statističari koji iz tih podataka mogu sami izvlačiti zaključke. To je bili smo čvrsto uvjereni posao zavoda, a sve naše ljude zanima kako će na primjer euro utjecati na cijene u trgovinama, kako će Schengen utjecati na migracije, kako će rat u Ukrajini na jesen utjecati na cijene plina ili pekarskih proizvoda i to bi se sve moralo preko statističkih podataka približiti građanima i građankama Hrvatske. Slijede pojedinačne rasprave. Prva je poštovana zastupnica Vesna Vučemilović.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, ravnateljice i suradnice dakle kada bi bilo malo više pažnje onda bi se vidjelo, onda bi kolegice pogledale kada su dokumenti došli u Sabor. Dakle, izvješće je došlo u 6 mjesecu 2021., obrađeno 12.7.2021. na saborskom odboru. Provedbeni plan statističkih aktivnosti 2021. je bio u zakašnjenju jer je bio tek deveti mjesec i obrađen na odboru 24.9.

Dakle, to što je sa pomakom i odmakom se dogodilo da dolazi ovdje u raspravu je upravo razlog i covid i niz drugih dokumenata, zakona koji su se u međuvremenu događali, koji su bili preći u odnosu na ove aktivnosti. Kada govorimo o samim aktivnostima koje radi Državni zavod za statistiku, onda kada ovdje kolegica kaže da bi zavod trebao predviđati itd. onda zaboravljate osnovnu funkciju Zavoda za statistiku, Državnog zavoda za statistiku koji zapravo ima i evidentira povijesne podatke, ne predviđanja. Mislim, to je nešto što je elementarno u poznavanju statistike. Osim toga uz Ministarstvo financija, poljoprivrede, gospodarstva i održivog razvoja Zavoda za javno zdravstvo i naravno Državnog zavoda za statistiku to su institucije koje čine nacionalni sustav službene statistike. Prema tome, mnogi podaci se mogu iščitati i dobiti i iz ovih institucija, a isto tako kada se pogledaju svi oni relevantni podaci koji su objavljeni na stranici Državnog zavoda onda se vidi da se tu kontinuirano, znači skoro 300 aktivnosti radi što samostalno, što iz ostalih prikupljanja, od ostalih administrativnih izvora. Dakle, to je nešto što je ogromna masa podataka koja se dobiva. Između ostalog i kada se planira proračun onda se prate svi i na mjesečnoj i na tromjesečnoj bazi i bruto domaći proizvod i bruto plaće i indeksi potrošačkih cijena i stupanja zaposlenosti, nezaposlenosti, rast cijena inflacija itd. Mogla bih nabrojati niz podataka prometa u trgovini na veliko, na malo, izvoz itd. Dakle, to su sve podaci koji itekako se dobijaju vrlo promptno i vrlo kvalitetno iz podataka kažem svih relevantnih institucija, a posebno Državnog zavoda koji to sublimira i koji onda daje kvalitetne podatke. I Isto tako zaboravlja se da je upravo evo i u ovom covidu kada je organizacija bila itekako vrlo složena upravo za zavod s obzirom na to koje uvjete su imali onda tu ste mogli i možete pratiti što je dato u odnosu na učinke pandemije dakle istraživanje što je covid-19 i kako djelovao na društveno ekonomske pokazatelje. Isto tako u 2020. je bila provedena popis poljoprivrede za 2020. gdje je vrlo detaljno prikazano i pokazano koliko imamo OPG-ova, koliko poslovnih subjekata, koliko imamo stoke po broju, koliko hektara poljoprivrednih površina ovog ili onog tipa, dakle puno podataka ima samo ih treba čitati.

Pa evo poštovana kolegice, meni je zapravo žao što mi sad moramo sa tim datumima i zapravo smo ovdje ustanovili da zaista sa ovim svim usvajanjem planova kasnimo evo godinu dana ovi kako ste naveli.

Zapravo kažem iz ovoga možda ne bi trebalo sad zaključivat jel se loše radi nego se mi zapravo samo pitamo, a šta ćemo sad usvajat planove za '21.g.

Isto tako ovaj provedbeni plan 2022. je u nekom roku, 2021. ne znam iz kojeg razloga je, ne znam iz kojeg razloga je došlo kasnije i slažem se da bi to trebalo poštivati zakonske rokove, ali kažem sigurno da se neki i sam plan aktivnosti koji se događa, neke su očito zadane koje se ponavljaju, koje su zakonom određene, koje su dogovorene i, i u obvezi zavoda s obzirom na Eurostat itd., dakle to je nešto što se baš ne mijenja svaki dan. Službena statistika važna je i u nacionalnim i međunarodnim okvirima jer ona uspoređuje i omogućuje usporedbu s drugim zemljama i djelatnostima, te pokazuje gdje smo, gdje imamo prostora za napredak, gdje zaostajemo, gdje smo dobri i otvara mogućnosti planiranja aktivnosti za sve one kojima je to potrebno. Upravo zato statistički podaci moraju biti pouzdani, jasni, pravovremeni, dostupni, ali i jasni korisnicima. Upravo zato Državni zavod za statistiku i provodi aktivnosti usmjerene na popularizaciju službene statistike, prisutni su na društvenim mrežama, ulažu napor u razvoj mrežnih stranica, pa čak imaju i statistička natjecanja za srednjoškolce i još niz promotivnih aktivnosti.

Ono što je meni npr. kada sam gledala upravo ove učinke pandemije i bolesti covid-19, pa jedno od pokazatelja je i broj stanovnika starijih od 65.g. i više i strukturu spolnu jel gdje se kaže da je svaki peti stanovnik npr. u RH stariji od 65.g., to je nešto što nas jako brine, a osim toga u tom omjeru žena ima 508.558, a muškaraca 354.105, dakle to je nešto što nas svih mora brinut. Poštovana kolegice Perić, ja bih se nadovezala na repliku kolegice Puljak i na njezinu raspravu. Dakle, zaista je pitanje po Zakonu o službenoj statistici ovaj plan aktivnosti je trebao biti do 15. prosinca 2020., znači plan aktivnosti za '21. je trebao biti usvojen do 15. prosinca '20., znači da se s time kasni godinu i 3 mjeseca. Da li je to uopće zakonito, zaista vas to pitam, jer ako zakon to predviđa i nema u zakonu druge mogućnosti nego je tamo i vrlo je precizno napisano do 15. prosinca za iduću godinu. Evo, pa da li vi znate da li je to zakonito i da li se uopće o tome može glasat s obzirom na zakonski čl. 34. Hvala. Ja bi voljela da je to u okvirima onako kako je zakon propisao, osobno bi to itekako voljela da je to na taj način i doneseno i da ne kasnimo, ali isto tako jako puno drugih izvješća imamo koja dolaze kasno iz ovih ili onih razloga, dakle osobno bi voljela da je ovo u zakonskim rokovima onako kako je to predviđeno, da li ima nekih sankcija i da li to nešto bitno mijenja mislim da u samoj statistici ne mijenja u odnosu na druge eventualno zakone, ali evo nažalost u ovoj situaciji je, su se neki rokovi evo pomakli i ja se nadam to nećemo inače prakticirati.

Poštovani državni tajniče, pomoćnice, u svojoj raspravi osvrnut ću se na one bez kojih ne bi bilo niti statističkih planova, ni izvješća, a to su ljudski potencijali kao i neki drugi stvaratelji statističkih podataka. Nositelji službene statistike u RH postupaju u skladu sa Zakonom o službenoj statistici koji Državni zavod za statistiku definira kao središnje tijelo za provođenje statističkih aktivnosti i upravo on stvara najveći broj statističkih izvještaja. Sredstva za provedbu statističkih aktivnosti osiguravaju se u Državnom proračunu RH, ograničena su i Državni zavod za statistiku mora koristiti troškovno isplativije i učinkovitije metode i koristiti se suvremenim informacijsko komunikacijskim rješenjima što podrazumijeva i osiguravanje ljudskih kapaciteta koji mogu odgovoriti na izazove suvremenih tehnologija i metoda. Svjesni smo brzo rastućih promjena u područjima ekonomije, poljoprivrede, zaštite okoliša, klime, prometa, turizma i mnogih drugih područja koja se statistički prate i da tijela nadležna za statistiku moraju imati sposobnost odgovora službene statistike na praćenja svih promjena. Tražitelji informacija žele točne, pouzdane, kvalitetne, detaljne i pravodobne informacije što, što je za stvaratelje u društvu brzih promjena veliki izazov. Upravo zbog toga sustav službene statistike mora se prilagođavati novim trendovima, koristiti se novim alatima, razvijati vještine djelatnika, ali isto tako i poboljšati statističku pismenost korisnika, stvaratelja podataka, te unaprjeđivati i pojednostavljivati metode diseminacije kako bi podaci bili dostupniji i jednostavniji za preuzimanje i tumačenje zainteresiranoj javnosti. Na dan 1.1.2021. godine Državni zavod za statistiku ima je 502 zaposlene osobe kojima je prosjek starosti bio 48 godina, a najviši broj 45% zaposlenih je u kategoriji iznad 50 godina starosti što nam govori da je u, da su u slijedećih nekoliko godina neminovni odlasci iz sustava u mirovinu, a da bi se zadržao kontinuitet poslova svakako je potrebno jačanje ljudskih potencijala. U odnosu na predviđeni broj djelatnika zaposleno je 25% manje državnih službenika i namještenika nego je predviđeno sistematizacijom s tim da broj zaposlenih kontinuirano opada u zadnjih 10 godina. Važnost ljudskih potencijala naglašena je i u prijedlogu Strategije razvitka službene statistike za period od 2021. do 2030., razina stručnosti i raspoloživo, raspoloživost ljudskih potencijala ključan je element koji utječe na kvalitetu službene statistike. Stoga je u budućem razdoblju potrebno ulagati napore i u kontinuirano povećanje broja i kvalitete stručnjaka budući da se ovdje radi o doista specifičnim znanjima i vještinama i svakako su potrebne i interne radionice i obuka, sudjelovanje u europskim tečajevima i svim dostupnim vrstama izobrazbe koje će zadržati i dalje unaprijediti kvalitetu ljudskih potencijala. Također ću se osvrnuti i na druge dionike i stvaratelje statističkih podataka čije podatke koriste i nositelji službene statistike, ali i oni za svoje izvještaje koriste podatke Državnog zavoda za statistiku kao što je npr. HZZ.

Sve ovo, ovo je samo jedan od primjera tijela koja nisu obuhvaća kao dio službene statistike, a sudjeluju u stvaranju statističkih podataka, stoga smatram da i ta tijela trebaju ulagati u kadrove, osposobljavati ih i omogućiti im suvremena informacijsko komunikacijska rješenja.

Uvažena kolegice drago mi je što ste naglasili i važnost ljudskih potencijala i u ovom području. Prijedlog Strategije za period od 2021. do 2030. o kojem smo nedavno raspravljali stavlja naglasak na potrebu ulaganja u ljudske potencijale koji moraju brzo usvajati nova znanja i vještine, potrebe za stvaranje kvalitetnih, pouzdanih i s ostalim zemljama usklađenih statističkih izvješća. Hvala kolega Čičak. Da, dobro ste spomenuli važnost ljudskih potencijala naglašena je prijedlogu razvitka službene strategije RH o kojoj smo nedavno razgovarali i analizom stanja, prizor iz te strategije uočen je rizik od nedostatka odgovarajućih kvalitetnih stručnjaka koji mogu odgovoriti na globalne izazove koji su još dodatno naglašeni i pristupanjem EU i potrebom za usporedivošću s ostalim članicama po pitanju statističkih izvještaja.

Svakako bi bilo dobro da smo ovu temu raspravili u zakonski zadanim rokovima, međutim svjesni smo da protekle dvije godine baš i nisu bile uobičajene, da se događalo puno nepredviđenih stvari koje su mogu slobodno reći imale prioritet nad ovim izvješćima o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti za 2020. Isto tako kao planiranje za 2021. i 2022. godinu.

I to je odgovorna Vlada stavila na dnevni red Hrvatskog sabora, a mi kao odgovorni političari smo i prihvatili da je to ipak i malo veći prioritet nego što je Izvješće Državnog zavoda za statistiku. Isto tako, protekle dvije godine imali smo nekoliko takvih kriznih momenata od seta Zakona za obnovu potresom pogođenih područja, pa isto tako i raznih protuepidemijskih mjera koje smo donosili ovdje u ovome Visokome domu i stoga nije ni čudno što se zakasnilo možda sa ovom raspravom, a s druge strane čuli smo i od državnog tajnika da je i Izvješće o izvršenju kao i godišnje provedbene planove usvojila i Vlada i Statističko vijeće na vrijeme a od kolegice Grozdane Perić smo čuli da je njih obradilo njihov matični Odbor za financije i državni proračun također u zakonskim rokovima. I tako smo isto čuli što je najbitnije, da sve rezultate službene statistike su bili trajno cijelo vrijeme dostupni svim korisnicima bez obzira da li su se usvojili na vrijeme ovdje ili ne. Stoga je inače svrha službene statistike proizvodnja i diseminacija statističkih podataka u skladu sa temeljnim načelima službene statistike, a službena statistika pruža na nepristranoj osnovi državi, gospodarstvu i javnosti pouzdane statističke podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom, zdravstvenom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjenje međunarodnih obaveza Republike Hrvatske koje se odnose na proizvodnju i diseminaciju službene statistike. Službena statistika temelji se na načelima relevantnosti, nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, pravodobnosti, stručne neovisnosti, racionalnosti, dosljednosti javnosti, statističke povjerljivosti, korištenja individualnih podataka u isključivo statističke svrhe javne odgovornosti. Druga ovlaštena tijela službene statistike određuju se programom, a za razdoblje od 2021. do 2027. godine utvrđeni su sljedeći nositelji službene statistike. To je Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prva su statistička istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka, druga su statistička istraživanja čiji se podaci dobivaju iz administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja i treća su razvojne aktivnosti, popisi i druga opsežnija, statistička istraživanja. Kao što smo čuli u samim izvješćima, u Državni zavod za statistiku planira u 2020. provesti ukupno 225 statističkih aktivnosti i sve su uspješno provedene. Također, Godišnjim provedbenim planom za 2021. planirana je provedba ukupno 293 statističke aktivnosti, a planom 2022. planirana je provedba ukupno 288 statističkih aktivnosti. U skladu sa europskim zahtjevima i nacionalnim potrebama hrvatski statistički sustav kontinuirano razvija i provodi nove statističke aktivnosti. Državni zavod za statistiku kao glavni nositelj i koordinator hrvatskog statističkog sustava polazeći od načela financijske racionalnosti i primjenom suvremenih statističkih metoda pri planiranju i provedbi Programa statističke aktivnosti i godišnjih provedbenih planova uzima u obzir i ograničenja vezana za raspoloživost financijskih izvora osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske. Tako vidimo da su izvršene u 2020. godini unutar okvira planiranog proračunom, a tako je planirano u 2021. sa nešto većim iznosom zbog popisa stanovništva i 2022. u planu je planirano kao na nivou 2020. godine. Poštovani kolega Brkan, na početku kad su bila izlaganja ispred klubova čuli smo od jednog kolege da su izvješća, statistička izvješća gotovo pa i nepotrebna, da je to bacanje novaca, da to nitko ne koristi. I ja se kao netko tko je godinama radio u statistici ne mogu s tim složiti, jer svjesna sam važnosti statističkih podataka i analiza. Statistički podaci služe da bi ih za svoje potrebe upotrijebili različiti korisnici od Vlade Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave, županije, istraživačke ustanove, gospodarstvo i šira javnost. Brojni naši gradovi i općine i ustanove za prijavu na primjer projekata koriste statističke podatke iz raznih izvora bez kojih bi svaki napisani projekt bio nepotpun i neusporediv sa drugim kategorijama i sa drugim korisnicima. Kakva su vaša iskustva s obzirom na iskustvo rada u lokalnoj samoupravi vezano uz korištenje statističkih podataka? Zahvaljujem se poštovana zastupnice. Svaka ozbiljna država vodi statistiku, pa sjetite se samo od Rimskog carstva i popisa stanovništva otkada se vodi, to je jedan primjer, a ozbiljne države vode značajne i kvalitetne statistike kao što i RH ih radi. Reći da su takve statistike nepotrebne to je ludost, a s druge strane isto možemo, moramo biti svjesni da ozbiljne i kvalitetne statistike nešto i koštaju, kao i sve ostale i ako se dobro planiraju i ako se troši sukladno planu i ako na osnovu toga dobijemo dobre službene statističke podatke oni će koristiti svima, JLS dakako da su bitni, dakako da je bitno u raznim segmentima da ne nabrajam sve koje sve statističke podatke koristimo, ali reći da je to nepotrebno i da je to preskupo to je isto kao reć da je i država nepotrebna i preskupa.

Hvala potpredsjedniče. Danas smo govorili o Izvješću o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH u 2020.g., prijedlogu godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti RH za 2021.g. i za 2022.g. Radi se o službenoj statistici RH koja je važna i u nacionalnim i u međunarodnim okvirima jer omogućuje usporedbu pojedinih aspekata društvenog i ekonomskog stanja s drugim zemljama. S obzirom na članstvo u EU bitno je osigurati usporedivost statističkih podataka s podacima ostalih zemalja.